Ja ću vam je dat ali moram znati razlog. Predsjedavajući, u trenutku kada se javim za riječ onda biste trebali pitati što tražim pa ću reći da tražim stanku. Kolega Sinčić ima repliku. Dobro. Kolega Grbin izvolite. Klub zastupnika SDP-a nema repliku, ali također traži stanku iz razloga koje su kolege navele prije nas. Hvala. Vi ste dobar poznavatelj Poslovnika pa od vas sam i očekivao da ćete sve napraviti kako treba. Ima li još zahtjeva za stanku?

Izvolite. Dragi građani, slušam već više od mjesec dana o potrebi za famoznom stabilnosti. Slušam mantru, slušam laži, slušam izgovore da bi se skrio kriminal. Slušam izgovore da bi se mogla nastaviti politika kakvu su apostoli Hrvatske provodili zadnjih 20 godina. I upravo ti su prije godinu i pol dana po prvi put izgubili kontrolu. Hrvatska javnost je zbog toga mogla zadnjih mjesec i pol dana svjedočiti dnu dna morala, neetičnosti, nebrige za opće dobro. Sve je je to izašlo na vidjelo ali ne zato što su oni to htjeli nego zato što smo ih istjerali na čistac, na vidjelo. Tada ste hrvatski građani mogli vidjeti kako je funkcionirala politika iza zastora zadnjih 20 godina. I svaki izgovor je smiješan, dragi saborski zastupnici, svaki izgovor vrijeđa zdrav razum. Nećete se ni jedni ni drugi moći oprati ni da se stotinama godinama po vama izlijevaju vodopadi bistre Jane. Danas je HDZ-u normalno ići u koaliciju sa HNS-om, istim i … [[Govornik se ne razumije.]] ljudima koji su inicirali opoziv ministara koje je ovdje HDZ-ov Andrej Plenković branio. Danas im je normalno sjediti u istoj prostoriji, zajedno raditi s istim onima koji su ih htjeli rušiti, zajedno. Oni koji su današnje nove partnere proglašavali „Titanik Vladom“ i ovi koji su ove nazivali nesposobnima i da su zavili u crno gospodarstvo Hrvatske. Ja ću se samo jednu stvar upitati gdje su vam nestale vrijednosti koje vam pišu u statutu dragi HDZ-ovci. Odakle je nestala potreba da i dalje vodite Ministarstvo obrazovanja? Ili ste se možda dogovorili sa HNS-ovcima da će po vašim vrijednosnim načelima oni upravljati tim ministarstvima. Najlakše su otpale vrijednosti u koje se kunete. Kada bi Hrvatska mogla pričati, vrisnula bi da joj više ne pomažete. Dragi građani, možda je bolno otvoriti oči nakon toliko vremena, možda je mučno ali svijet neće biti bolji ako se pretvarate da se ovo događa u nekoj paralelnoj stvarnosti. Namjerna autističnost kako biste ublažili svoju bol neće vašu okolinu učiniti boljom, pravednijom, ovo je država svih vas. Vaš neću pitati jel' vas sram. Ta riječ po meni ne postoji u vašem rječniku, niti vi možete prepoznati taj osjećaj, kada osjetite neku muku koju ne znate definirati, zato i prebacite krivnju na nekog drugog. Meni razumljivo jer ste nakon svega što ste morali progutati da biste sjedili u tim foteljama, nešto je moralo otpasti, obraz. Zato neću pitati vas je li vas sram, pitati ću građane, je li ih stid. Dragi građani je li se osjećate izdano? Politika je onakva kakvu mi činimo, kakvu mi biramo. Ako biramo prostitutke na izborima onda će politika biti prostitutka. Ako biramo poštene onda će politika biti poštena. Biti će onakva kakvu mi biramo. Ali što govori naš odabir? Tko smo mi ako biramo političke prostitutke? I to je ono što se građani Hrvatske danas trebaju svi upitati. I danas konačno trebaju podvući crtu. Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke. Druga rasprava u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, uvaženi kolega Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, kolegice i kolege, građani koji slušate ovu današnju raspravu, danas će vjerojatno biti veoma dugi dan, ali prije svega hoću reći da je ovo crni dan, crni dan za hrvatsku politiku, za Hrvatski sabor, za hrvatsku Vladu. Dan kada je pobijedio klijentalizam, kada je pobijedila politička korupcija, dan kada je pogažen opći interes, dan kada će vjerojatno biti izglasana Vlada koja nije dobila birača dovoljno na izborima. Svjedočimo ovdje jednom konvertitstvu, bježanju iz tabora u tabor. Pa neka se zapitaju oni koji su tako olako promijenili tabor za par ministarstava. Neka se zapitaju svi oni birači koje su ih tolike godine uvjeravali da glasaju za njih, da su oni baš pravi izbor, pa će oni u Saboru reći HDZ-u šta treba, da će oni zastupati interese svojih birača, da će govoriti, da će zastupati. Vjerojatno neće više nikada. Vjerojatno neće više nikada. I neka im je tvrda Hrvatska zemlja za primjer ostalima. Takvi ne zaslužuju da se ponovno izaberu.

Zato ih i glasa 50, ako i toliko posto. Znači zastupati nešto, nekoga, ovdje u Parlamentu. Zato svatko od nas nosi, netko 200, netko 1000, netko 10000, netko i više duša iza sebe, vučete ljude, poslani ovdje da govori u njihovo ime kako sam rekao na početku, da govori plavo. I što onda? Onda kaže crveno. Nisu nas za to sve poslali i neka se zapita onaj koga su birači poslali za što su ga poslali, gdje su ga poslali za ono što će danas dići ruku. Ne smatram toliko spornim nekakvu ideološku, ideološki sukob liberala i tzv. demokršćana u ovoj novoj Vladi koja nam se sprema, to je puno manje sporan dio. Sporan dio je to što su mandati koji su prešli došli na leđima oporbe, sami nikada ne bi prešli. Dakle građani su glasali za jednu stvar, dobit će skroz drugu stvar i to na dugi rok, navodno još 3 godine. Totalna prevara, totalna prevara. I što sad? Uzalud se mi trudimo iz Živog zida vratiti povjerenje u izborni sustav, vratiti povjerenje u demokraciju. Ako sam rekao da neću onda nisam, ako sam rekao da ću ići ne znam, na deložacije, jesam. Što vam naprave? Sve vam sruše. Reći će svi su isti, ma ništa se tu ne može, opet će biti po starome, eto. Crni dan za Hrvatski sabor, crni dan za hrvatski narod.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 21. sjednici održanoj 7. lipnja 2017. godine pisani zahtjev zastupnika Darka Milinovića od 25. svibnja 2017. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti župana Ličko-senjske županije koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Marijana Kustića kao zamjenika zastupnika Darka Milinovića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Darka Milinovića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Marijana Kustića. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo je temeljem članka 9., 11. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 9. stavka 2. i članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno s 5 glasova za Hrvatskom saboru predložilo donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika dana 25. svibnja 2017. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Darka Milinovića. Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora počinje obnašati zamjenik zastupnika Marijan Kustić na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva i otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje navedeni prijedlog.

Molim vas drugu odluku. Zahvaljujem. Mandatno-imunitetno povjerens9vo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 22. sjednici održanoj 7. lipnja 2017. godine pisani zahtjev zastupnika Ivana Anušića od 9. lipnja 2017. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti župana Osiječko-baranjske županije koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Ivana Anušića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Domagoja Mikulića. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo je temeljem članka 9., 11. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno s 5 glasova za predlaže donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika dana 9. lipnja 2017. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Anušića. Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora počinje obnašati zamjenik zastupnika Domagoj Mikulić na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Zahvaljujem se predsjedniku Mandatno-imunitetnom povjerenstva, opravljam raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Utvrđujem da je jednoglasno donesena odluka, kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo, sa 100 glasova. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora, razmotrilo je na 22 sjednici, održanoj 9. lipnja 2017. godine pisane zahtjev zastupnika Ivana Vrdoljaka, kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora, da temeljem članka 14. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, stavlja zastupnički mandat u mirovanje, sa danom 9. lipnja 2017. godine. Ivan Vrdoljak, izabran je za zastupnika u 9 saziv Hrvatskog sabora, kao kandidat na listi Socijalno demokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU, u četvrtoj izbornoj jedinici, te je Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati HNS, sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, odredila Stjepana Čuraja kao zamjenika zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo, da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Vrdoljaka, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika, zastupnika Stjepana Čuraja. Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo, temeljem članka 14., 11., i 42., Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora, jednoglasno sa 5 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika, dana 9. lipnja 2017. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Ivanu Vrdoljaku. Stjepan Čuraj zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Zahvaljujem se i otvaram raspravu. Imamo prijavljenih nekoliko zastupnika i jedan Klub. Prvo, dakle, u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista kolega Nikola Grmoja. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Znaš da radiš nešto dobro, kad Grmoja, već drugi put u tri dana mora lagati o dogovoru HDZ-a i HNS-a.

Ovo je status Ivana Vrdoljaka, koji danas, evo odlazi iz Hrvatskog sabora, govorio je kroz cijelo vrijeme da ja lažem o koaliciji HDZ-a i HNS-a i kao što je netko danas dobro primijetio, ona svađa ovdje u Hrvatskom saboru između premjera Andreja Plenkovića i Ivana Vrdoljaka je bila izrežirana, od drugog mjeseca traju pregovori HDZ-a i HNS-a ispod stola. Ja sam na to upozoravao cijelo vrijeme, prije ovih događanja, znao sam da pritiskom na zastupnika Sauchu i onom nekakvom tankom većinom za novog predsjednika Sabora se kupuje vrijeme do iza izbora, kako bi se onda sklopila ova neprincipala koalicija. Govorio sam u vezi Milijana Brkića i Ivana Vrdoljaka, Josipa Jurčevića i ekipe koja je gurala termoelektranu na Ugljenu, Pločama, protiv kojih smo se mi borili, to su interesi koji se štite, to nisu interesi Hrvatske, to nije priča o stabilnosti, to nije priča za dobrobit građana, to je priča o zaštiti interesa. I to je jedina svrha ovakve koalicije, govorio sam o tome znači glasači, odnosno birači HDZ-a su napadali Most, zašto se ne mijenjaju kadrovi HNS-a, u HEP-u, evo dragi birači HDZ-a zašto se nisu mijenjali. Mi smo bili ti, koji su inzistirali da se miču HNS-ovi kadrovi. Al te kadrove je trebalo štiti jer se računalo na HNS. I znate tko je promijenio odluku HNS-a? Znači na predsjedništvu je donesena jedna odluka, onda je promijenjena, pa i ovi ljudi s terena koji su zvali, treba zaštititi te pozicije, a na to je cijelo vrijeme računao premijer Plenković. Računao je na svaku ruku u ovom Saboru, sjetite se zastupnika Salapića, on je tu nelegalno sjedio, ali je trebala njegova ruka. Svaka ruka je bila bitna, da bi se Most izbacio iz igre, jer s nama se ne može krasti, s nama se ne može haračiti po HEP-u, s nama se ne može privatizirati HEP, s nama se ne mogu raditi sve ove kriminalne radnje koje namjeravaju raditi, a jedan dobar dio HNS-a, nažalost, jer je s vremenom to postao, je postao klijentelistička stranka koja ovisi o pozicijama i na to je premijer računao. I rekao je kolega Sinčić jednu dobru stvar ovdje iako on uvijek voli napadati i nas, ja ću biti konstruktivan i pohvalit ću uvijek ono što je dobro. Ovdje se radi i u to sam uvjeren o pritisku DORH-a, prvo na zastupnika Sauchu, a onda i na zastupnika Vrdoljaka. Sjetite se intervjua Ivana Vrdoljaka da mu Božo Petrov radi o glavi, da koristi represivni aparat, nije Božo Petrov koristio represivni aparat, nego je represivni aparat konačno imao slobodne ruke. Više ih neće imati, na čelo MUP-a dolazi bivši predstojnik ureda Stjepana Mesića, sad to neće, Vlaho tebe su zvali, znaš kako su te zvali HDZ-ovci? Da si oficir JNA. Nikad nisi bio oficir JNA, al si bio hrvatski branitelj za razliku od Božinovića, a sad dolazi čovjek iz tih dubokih struktura, iz tih dubokih struktura bivše države, dolaze na čelo Ministarstva unutarnjih poslova i to su te strukture koje smo mi počeli razotkrivati, prvo Zakonom o arhivima i vidjet ćete, doći će ovdje na ovaj Sabor prijedlog novog zakona Ministarstva kulture koji će ići u smjeru da zatvori te arhive.

To je ta ekipa koja se samo prešaltala devedesetih u HDZ da sačuva svoje pozicije, bojali su se scenarija u nekakvim postkomunističkim zemljama koje su se dogodile i ovdje su ostali sačuvani. A mi smo započeli taj proces. Znate koja je najbitnija lustracija? Gospodarska lustracija jer svi ti komunistički direktori u nas su postali veliki gospodarstvenici od Ivice Todorića pa nadalje, od ovog Tedeschia, Miro protiv kojeg si ti digao kaznenu prijavu, protiv takvih smo se mi borili i borit ćemo se i dalje, a vi ćete ih i dalje čuvati. Ali nikad, nikad niste imali ekipu ljudi koja se ne da kupiti ovdje u Hrvatskom saboru i koja će vas žestoko pritiskati i razotkrivati, budite u to sigurni. Hvala.

Izvolite.

Uvažene kolegice i kolege. Mi ovdje danas raspravljamo o navodnom stavljanju mandata u mirovanje, a ustvari raspravljamo o jednom klasičnom bijegu, kukavičkom bijegu pred svojom vlastitom savješću. Mi imamo slučaj zastupnika koji je do prije tri, četiri dana, tjedan dana najviše, govorio sve suprotno od onoga za što se danas zalaže. Imamo zastupnika koji je tvrdio u novinama da oni koji napadaju zastupnicu Vesnu Pusić su ustašoidni fašisti, a danas s tim istim navodno ustašoidnim fašistima taj Vrdoljak zastupnik koalira.

Što bi se dogodilo toliko bitnoga da je zastupnik Vrdoljak stavio svoj mandat u mirovanje u ponedjeljak? Ne bi se dogodilo ništa. Al njega, kolegu Batinića strašno peče savjest, peče ga savjest jer prevario je svoje birače, 131 tisuća građana samo grada Zagreba dala je glas za gospođu Anku Mrak Taritaš koja je vodila jednu herojsku borbu za bolju Hrvatsku, a taj isti predsjednik njezine stranke je joj rušio kampanju i srušio je i sada će je još izbaciti iz stranke. Pa nije li to nezapamćena sramota?

Za to nakon svega ovoga što je učinio doista treba imati jako, jako debeli obraz. A ovo što je spomenuo moj kolega Sinčić i potvrdio zastupnik Grmoja, javna je tajna da je u ovom sastavljanju saborske većine ponovno sudjelovao DORH. Ja osobno koji nemam veze s tom koalicijom dobio sam na desetke poruka koji su sve elementi bili korišteni protiv gospodina Vrdoljaka, s čime mu se sve prijetilo, čime ga s ucjenjivalo, što mu je sve bilo obećano. Ne znam, od posjeta Katara, ja ni ne znam što je bilo u tom Kataru, a od nekakvih događanja u Tuheljskim toplicama, šta ja znam šta je tamo bilo, nisam htio to toliko proučavati, ali cijeli niz tih indicija ukazuje na to kako kaže narod, tamo gdje ima dima, ima i vatre. Što je prava istina, vjerojatno ćemo saznati u mjesecima koji slijede. Kaže se da je gospodinu Vrdoljaku obećana funkcija u nekoj od javnih tvrtki, navodno će biti ravnatelj JANAF-a ili ne znam, njegova tvrtka će poslovati sa državnim institucijama. Kakvi god bili razlozi na kraju što god na kraju otkrili jasno je samo jedno, da ova koalicija na koju je gospodin Vrdoljak pristao nije pristala njegovom slobodnom voljom nego je nastala pod pritiskom. I ova koalicija je u biti jedna izdaja birača, ali prije svega birača HNS-a i prije svega birača HDZ-a. Mi bi mogli naravno sada likovati oporba i reći uredu je, sreća u nesreći je bar ta da je HNS potpisao svoju političku smrt i da ih više nikada nećemo gledati u ovom Saboru. Mogli bismo likovati i reći da je premijer Plenković uspio izgubiti sljedeće izbore jel će se jedan dobar dio glasača HDZ-a sada prikloniti nekim drugim tzv. desnim opcijama.

Pročitajte gospodine Batiniću, imate bilo koji portal u RH, komentare čitatelja, vaših članova. Od 100 komentara 99 je protiv vas. Nađite dva dobra komentara pa mi ih poslije pokažite, molim vas, da vidim koji su ti. Ja ih nisam vidio. Birači HNS-a ne žele koalirati sa HDZ-om. Ako birači HDZ-a ne podnose koju stranku u Hrvatskom saboru onda ne podnose HNS. I kakvu poruku nam vi šaljete? Vi nam šaljete ovakvu poruku. Nije bitno kakvi su programi, nije bitno kakva su predizborna obećanja, nije bitno što žele birači, članovi, glasaći, nije bitno kakve su vrijednosti sudovi, bitne su fotelje, bitno je dobiti novac. Gospodična ili gospođa, ne znam kako se zove Marija Puh, prije nepunih 7, 8 mjeseci preljepljivala je plakate Andreja Plenkovića, preljepljivala ih je i zbog toga bila prijavljena i državnom odvjetništvu i etičnom povjerenstvu i Povjerenstvu za sukob interesa. Hoće li sada preljepljivati plakate Vesne Pusić? Je li to povratak povjerenja u institucije u koje se cijelo vrijeme zaklinjete? Hoće li vam hrvatski građani ponovno vjerovati nakon što ste ovo učinili? Znači poruka koju nam vi danas šaljete i ova zamjena i bijeg zastupnika Vrdoljaka poput ptice trkačice u onom crtanom filmu glasi: „Više vrijedi politička trgovina nego sve ljudske vrijednosti. Vlada nastala na političkoj trgovini trajati će duže nego Vlada nastala na sukladnim stranačkim programima“ A to između ostaloga pokazuje s kakvim ljudima je okružen naš premijer. To pokazuje da pošten čovjek s takvom Vladom ne želi imati posla. Zahvaljujem se. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva rasprava je uvaženi kolega Miro Bulj. Postavlja se ključno pitanje o bijegu Ivana Vrdoljaka i činjenice da je ovo, da su maske pale već prije 4, 5 mjeseci, o tome je govorio Nikola Grmoja i sve je jasno. Postavljam pitanje članovima HNS-a, što bi sada kazao moj Sinjanin na koga se oni pozivaju, Ante Mika Tripalo. Čovjek s kojim se možemo slagati ili ne slagati ali je vodio Hrvatsko proljeće, ali je probudio nacionalnu svijest u teškim vremenima. Kazao bi što je kazao i '91. Svi oni koji su ga izdali '71., koji mu se nisu javljali a prije toga grlili, ljubili, pozivali se da im pomogne. Kada bi došao u Sinj, baš ti ljudi mu se nisu javljali. I danas bi iste riječi on kazao. Isti ljudi, iste strukture, potpuno iste strukture, i zaista Andrej Plenković 2011. godine, ovo je poruka i članovima HDZ-a, narod koji … [[Govornik se ne razumije.]] je birao mogao je ući u HNS. Jer djecu Stipe Mesića kao što je Božinović stavlja sada na ključna mjesta. Gospodin Božinović da narod zna je bio savjetnik Stipe Mesića, u vrijeme kada je izrekao veliki ideolog HDZ-a, sada i vođe, Vladimir Šeks, kada se najviše pljačkala Hrvatska država, kada su se hrvatski sinovi proganjali da bi se dodvorilo europskim činovnicima, kada je izgovorio riječi „locirati, uhititi, procesuirati i osuditi“

Ne smijemo dozvoliti da Hrvatska postane PPD. Ni vjetro parkovi u vlasništvu stranaca. Ne smijemo dozvoliti da naše more i plaže, naše bogatstvo i resursi postanu u rukama stranaca i političkih elita u koncesijama kao što je i bio Zlatni Bol. To mora služiti u svrhu naroda koji iseljava i bježi. Plenković je obmanuo narod, birače, pa postavljam ljudima koji su glasali za HDZ, da li su glasali za ovaj Plenkovićev – Vrdoljakov i gospodina Pupovca HDZ? Da li je to bio njihov izbor? Da, ja sam inzistirao da se ukine ured predsjedniku, bivšem predsjedniku Republike Stipi Mesiću ali ga je oživio Andrej Plenković sa istim strukturama, istih ljudi u obliku kao što sam kazao gospodina Božinovića, njegovoga savjetnika koji je dobio sada resor Ministarstva unutrašnjih poslova. A Cvitane, pozivam Cvitana da se bavi sa kaznenom prijavom koju sam dao 21.4. protiv HNB-a gospodina Vujčića, njegovih guvernera, viceguvernera i zamjenika zbog onih 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića koje je ugrozilo financijsku stabilnost RH i izravan udar na monetarnu politiku. O tome se ne oglašava. Pozivam Cvitana da odradi ono što sam prijavio 10 puta, 4 puta do sada, 5 puta, nestanak novaca za obranu Cetinskoga kraja, '91., kada smo goloruki stali u Vrlici branili naš narod a novac je u njihovim džepovima i oni su sada, upravljaju RH. Narode, da dođe Tursko carstvo, da nas okupiraju, uz sultana bi bili likovi koji su dobili 200, 300, 400 glasova, kao što je gospodin Jandroković isto, virio bi iza njih, dobro upamtite. Bio Sanader, bio Karamarko, bila Jadranka Kosor, bio Andrej Plenković ili bio sultan ili bio car ili bio država Tadžistan ili ISIL, uvijek ti isti ljudi bi vas prodavali za Judine škude. Pozivam u mome Sinju, pozivam, kad bi dolazili oni u kampanju onda svečani odbor, ja sam vjernik i ne stidim se toga, ispred crkava, svečani doček tim ljudima. Kao jedini oni imaju pravo pozivati se na vjeru, naciju, jedini su oni koji brane interese. Narode, hrvatski, bilo koji ste glasali za HNS ili bilo za HDZ. Što bi sad kazao dr. Franjo Tuđman da mu Stipe Mesića ljudi upravljaju strankom? Što bi sada kazao Ante Mika Tripalo? Možemo ih više voliti, manje voliti, ali to su bile moralne vertikale političkog diskursa i upravljanja hrvatskom državom. Ključna je poruka da se ovako ne vodi država, da parlament i saborski zastupnici ne mogu biti omalovažavani, a isključivo volja birača, pretrčavanje iz jedne koalicije za koju je narod glasao, Narodne koalicije u drugi tabor i to polovinom kluba, polovica kluba govori o eklatantnom primjeru pritisaka i eklatantnom primjeru očuvanja fotelja. Danas. Tko mu je smetao danas biti u Saboru i raspravljati o ovoj temi? O temi kad je prije izbora govorio, tijekom cijelih izbora da nema šanse da on koalira sa HDZ-om, a već je sve dogovoreno unaprijed. To gospodin Jandroković vrlo dobro zna. Da je sve dogovoreno unaprijed. Da niste dali mijenjati kadrove HNS-a, niste. Jer vrlo lako trgujete, vi, vi koji ste postali predsjednik. Više sam ja dobio glasova u svome selu koje je vrlo malo. Vi ste isključivo trgovac a ovaj Parlament ne smije biti trgovačko društvo što u ovom trenutku je. Prelazimo na iduću raspravu a to je uvaženi kolega Vlaho Orepić. Nisam baš, poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, nisam baš siguran koliko se uopće ima smisla obraćati vama gospodo, tamo s te strane. Ne znam da li znate ali u ovom trenutku ste nekulturni. Ako idete spojiti Vrdoljak, Plenković, sa riječima stabilnost, vjerodostojnost, argumentirano, ali uistinu argumentirano u ovom trenutku to ne ide skupa. Možete spojiti riječi kao što su nestabilnost, nevjerodostojnost, a možda najbliže izdaja. No ipak politička zbilja kojoj svjedočimo ovih dana draga gospodo uistinu se ne može opisat niti jednom dosad poznatom i izgovorenom riječi. Doslovno. Drago mi je vidjeti gospodina Barišića kako se smije. Napokon je svima jasno da je HDZ postao jedna hranidbena struktura, jedan hranidbeni lanac u kojem se dobro jede, ali na tuđi račun. I toga trebate biti svjesni, znam da je to teško. Ignoriranje potrebe i interesa biračkog tijela neke druge stranke političkog protivnika je postala konstanta hrvatskog političkog života pa o tome ne želim puno pričati, ali kad se ignorira, ali kad se izda politička volja, kad se izda politički interes vlastitog biračkog tijela gospodo, onda uistinu u ovom trenutku svi skupa koliko god nas ovdje ima možemo konstatirati da je narod postao nebitan politički čimbenik.

U ovom trenutku hrvatski narod je izgubio državu kao sredstvo vlastite politike. Gospodin Plenković je otvorio oči i onim malobrojnima koji to dosad nisu vidjeli da stanovnici RH više ne dobivaju zaštitu ni od politike ni od gospodarstva. Upravo od njih bivaju osiromašeni i bivaju obespravljeni. Ponovit ću gospodo i zapamtite ovu rečenicu također. Obraćam se i narodu koji nas gleda. Stanovnici RH, doslovno nemaju zaštitu ni od politike niti od gospodarstva, od njih bivaju osiromašeni i obespravljeni. Narod ali doslovno ako se želi spasiti, zaštititi pa u konačnici i obnoviti molim vas budite kulturni bar malo. Nužno treba obnoviti vlast nad vlastitom državom i ovom prigodom vas pozivam, pozivam narod da obnovi vlast nad vlastitom državom. To podrazumijeva razgradnju ovog političkog kartela, kartela političkih stranaka koji je na snazi. Taj politički kartel djeluje izvan interesa naroda, valjda je svima više jasno. Ova razgradnja ipak gospodo počela. To smo svjedoci diljem naše Domovine gdje rezultati neovisnih ljudi su sve veći. Samo tako se može uništiti ovaj kartel političkih stranaka koji upravlja nečijim kapitalom a ne interesom naroda. Toga ste i vi dobro svjesni, jer ne smijete ni pisnuti kad vam veliki vođa kaže nešto.

Vjerujem da je ovo napokon probudilo i akademsku zajednicu ali i crkvu. Demokracija je u okupljanju gospodo, a ne u ovoj i ovakvim prevarama koje se događaju pa i u ovom Visokom domu. Imamo tri replike na izlaganje kolege Orepića. Prvo je uvaženi kolega Sinčić. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam to pokušao argumentirati, artikulirati predstavnicima MOST-a nezavisnih lista u Stonu 2015. godine u kolovozu. Tamo na žalost nisu me slušali i odlučili su sami, pa i vi među njima dvaput nahraniti HDZ. A što je hrana? Hrana je se ono što dolazi sa vlasti, novac, poluge moći, pozicije, ministarstva itd. Bez te hrane oni ne bi mogli funkcionirati. Međutim, uvijek nekako uspiju pustiti svoje pipke u sve živo i neživo. Vidimo sad u HNS. Mnoge ljude ovdje su diskreditirali, uvukli u svoju priču. Ti ljudi će politički nestati. HDZ zbog toga neće. To će još ohrabriti njihovo biračko tijelo.

Pitao sam ga gospodine Glasnović kako to da ste vi zadnji dan, zadnji dan prije predaje lista išli sa svojom listom a niste išli sa HDZ-om? I on je meni nešto ovako rekao, parafraziram Ivane to su ti sve tamo lobiji, ja nisam mogao. Hvala. Izvolite.

Poštovani predsjedniče. Kolega Orepiću, rekli ste da narod treba zaštititi od politike, pa ću ja progovoriti o jednom dijelu naroda, točnije o jednome čovjeku koji je dok ste vi bili ministar se našao van Domovine Hrvatske za koju se borio, a radi se o Mirku Kljaiću iz Orašja, 80 postotnom ratnom vojnom invalidu ranjenom na prvoj crti, čovjeku koji se borio i u Hrvatskoj, čovjeku koji je u Hrvatskoj imao svoju kuću, čovjeku koji ima u Hrvatskoj i jedan mali plac na moru, čovjeku kojemu je dvoje djece završilo školovanje u Hrvatskoj i treće dijete ide u gimnaziju u Županiji.

On je izbrisan u vašoj metodi uklanjanja Hrvata iz Hrvatske. Pozivali ste narod na promptno reagiranje. Šta to znači? Ja sam promptno reagirao devedesete godine 15.12. kada sam došao iz JNA u kojoj ste i vi bili. Šta to znači promptno reagirati? Ja vas to pitam. Ja bih želio da odgovorite Mirku Kljaiću zašto on više nije Hrvat kao i mnogi Hrvati koji su izbrisani iz Hrvatske? Koga ćemo mi upisati na njihova mjesta? Ja vas to pitam. Dobro doški, willcommen, dođite, crveni, žuti, zeleni, narandžasti svi dođite ali Mirko Kljaić i njegova djeca ne mogu biti Hrvati u Hrvatskoj. Imamo jednu povredu Poslovnika prije nego što kolega Orepić odgovori. Poslovnika je povrijeđen i trebali ste izreći opomenu kolegi Culeju koji je govorio apsolutno bez ikakve veze sa tematikom koja je trenutačno na dnevnom redu u Saboru. Smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Vi znadete koje su. On je odgovorio na repliku na način na koji je smatrao da je primjereno. Izvolite kolega Orepiću. Gospodine Culej, ja se za razliku od vas očito zalažem za uređenu državu u kojoj će vladati zakon i zakonitosti i nastavit ću se zalagat za to, a često se pozivate na Domovinski rat. Ja sam prošao više terena nego što ste ga vi vidjeli na televiziji.

Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Evo prisustvujemo zanimljivim raspravama, čuli smo iz redova vaše koalicije, konkretno iz redova Reformista, kako je gospodin Vrdoljak bio dezerter, koji je za vrijeme Domovinskog rata, pobjegao u Brazil, a sada ga ovdje pojedini zastupnici HDZ-a brane kao velikog ratnog heroja. Vas koji ste bili u ratu, s druge strane omalovaženu da se borite protiv Hrvata. Imamo također slučaj, da je zastupnik Vrdoljak, koji je pobjegao glavom bez obzira iz Sabora, nakon potpisane koalicije, tvrdio da oni koji napadaju zastupnicu Pusić su ustašoidni fašisti, a on je sam potpisao koalicijski sporazum sa SDP-om, koji je u članku 5. kaže, da se ni pod koju cijenu, neće koalirati sa HDZ-om. Znate li tko je postupao na takav način, potpisivao ugovore koje je kasnije kršio kad se sjetio? On je 1939. godine, npr. potpisao ugovor o prijateljstvu i nenapadanju sa SSSR-om, da bi ga 1941. bez objave napada mučki i podlo napao. I znate što je rekao? Ugovori vrijede tako dugo dok su u mom interesu. Eto. I sad ne možemo na kraju ništa drugo zaključiti, nego da naši uvaženi zastupnik bjegunac, je ovdje cijelo vrijeme u Saboru samo lupetao, a da u biti cijelo vrijeme iza svega toga, stoje oni … [[Govornik se ne razumije.]] najbanalniji interesi koji i kakvi ste se vi slikovito izrazili, doista nemaju nikakve veze sa Hrvatskom državom, nego sa jednim kartelom, koji dakle, kupuje zastupnike, guta ih, ispljune i baci zaborav. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prije treće diskusije, samo jedna informacija. Dakle vidim da su već počele pristizati informacije o terminima kada će biti odbori. Ja vas molim da se ti termini prilagode završetku ove točke i one koja će doći nakon te, a to je promjene u sastavu odbora, s obzirom da imamo novu parlamentarnu većinu. Dakle nećemo moći početi prije, jer će zastupnici morati biti ovdje i glasovati, tako da vas molim da se prilagode onda vremena završetku izglasavanja novih odbora. Kolega Grbin, izvolite. Prije svega gospodine predsjedniče, zahvaljujem na ovoj informaciji, jer smo se upravo spremali predložili nešto takvo. A također, molili bi tajništvo, da organizira sjednice odbora, tako da se mogu nesmetano odvijati, jer termini koji su dodijeljeni predviđaju da sjednice počinju sa 20 minuta razlike. Primjerice, Odbor za ustav je trebao početi u 11,00 sati, Odbor za pravosuđe, gdje bi kolega Bošnjakvoić, koji je član Odbora za ustav, trebao biti predstavljen kao kandidat za ministre, je trebao početi 20 minuta, a mislim da objektivno u 20 minuta ne možemo provesti postupak rasprave o ministru. Tako da vas molim, za. Razumijem vas sve, u redu zašto smo napravili ovako sa 20 minuta razmaka. Zato da dođe predsjednik Vlade i predstavi ministra i nakon toga da ide na drugi odbor. Ima 7 odbora, dakle, to je dosta vremena, pazit ćemo naravno, da nitko od ljudi koji su u dva odbora, ne bude zakinut prilikom glasovanja. D Dakle molim tu za malo fleksibilnosti, imamo dosta ministara, dosta prijedloga, dosta sjednica odbora, tako da će tražiti to i određenu fleksibilnost, ali hvala vam na razumijevanju, pa molim još jednom predsjednike odbora samo da se prilagodimo dinamici rada Sabora. Hvala gospodin predsjedniče. Evo ja neću dugo, moji prethodnici su dosta toga rekli, govorit ću o budućnosti ove koalicije. Evo ovi politički analitičari zadnjih dana su predviđali ovoj koaliciji brzi raspad. Ja ću reć jednu moju tezu koju smatram da je ispravna, a da će to biti najčvršća koalicija u povijesti Hrvatske države, makar imala 76 ruku, 77 ruku, jer je zasnovana na šuškavim temeljima. U toj koaliciji će biti sukoba, ideoloških, svjetonazorskih, tu će biti divne bombe koji će i jedni i drugi baciti svojim biračima, bit će sukoba oko gender ideologije, oko reforme obrazovanja, oko Istambulske konferencije, međutim, na kraju će opet svi glasati onako kako veliki vođa bude rekao i ta vlast, odnosno koalicija će ići dalje.

Uvaženi kolega Miroslav Šimić. Hvala gospodine predsjedniče. Evo danas raspravljamo i glasujemo na kraju o zahtjevu za mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Vrdoljaka. Mogli smo čuti ovdje razne pretpostavke, zašto on danas nije ovdje i zašto se na odlučuje između ostalog i da su postojali nekakvi pritisci sa strane, ja danas to ne mogu znati, malo tko od nas ovdje može o tom imati informaciju, može samo pretpostavljati. Ali ono što znam, da je jedan od razloga njegovog zahtjeva to što je osramotio sebe, svoju političku stranku, na kraju krajeva, hrvatsku politiku. Kako se pojaviti u ovim Saborskim klupama i obraniti 1000 puta izgovorenu laž, što za ovom govornicom, što pred novinarima, što na društvenim mrežama. Ne zaboravljam prozivanja pojedinih zastupnika MOST-a koji su ukazivali na dogovor između HDZ-a i HNS-a gdje im se sa ove govornice od gospodina Vrdoljaka govorilo lažete, doslovno ta riječ, lažete. Danas jako dobro znamo tko je lagao i tko laže u ovoj sabornici svoje kolege, tko je lagao, tko laže i tko je prevario građane koji su ih birali. Ovo je povijesna prevara hrvatskih birača, nezabilježena u modernoj hrvatskoj povijesti. Podsjećam kolege iz HNS-a koji će uskoro činiti i čine vladajuću većinu, da su izabrani sa liste SDP-a i HNS-a. To njih danas vjerojatno nije briga jer oni su se odlučili za trgovinu foteljama koji su na prevari hrvatskih građana na prevari svojih koalicijskih partnera, na kršenju koalicijskih ugovora dobili. Danas oni tim foteljama trguju i trgovat će iduće tri godine. Tu se slažem sa kolegom Sladoljevom, ova koalicija bit će čvrsta jer je na šuškavim temeljima. Kako bi se danas ovdje pojavio zastupnik Vrdoljak i branio činjenicu da ministar financija treba ostati gospodin Zdravko Marić? I onda je zanimljivo primijetiti da s druge strane HDZ-u danas nije problem to što je njihov današnji koalicijski partner pokrenuo izglasavanje nepovjerenja aktualnom ministru. Ovdje se za ovom govornicom govorilo kako MOST nije kolegijalan, govorili se da upravo izglasavanje nepovjerenja gospodinu Mariću je razlog za raspad koalicije.

Očigledno nije pitanje Zdravka Marića i ministra financija, očigledno se čuvaju neki puno jači interesi, interesnih skupina o kojima su moje kolege već govorili. Kako obraniti danas činjenicu da kolege iz HNS-a čine novu vladajuću većinu, a evo ima malo više od mjesec dana kako su podnijeli prijedlog za pitanje povjerenja Vladi, potpisano u ime predsjednika kluba gospodina Batinića koji je danas čvrsti član vladajuće koalicije? Nažalost, hrvatska politika u posljednjih mjesec dana pokazala je svoje lice i naličje i najgorem smislu te riječi. Bavim se s njom dugo i često sam u raspravama razuvjeravao svoje kolege da to nije sve baš tako crno. A onda kada sam sjedio ovdje i kada sam vidio kolegu SAuchu kako glasuje, bio sam u šoku i vidio da ja griješim. A danas kada se suočavamo sa ovom novom vladajućom većinom, jasno je da duboko griješim. Međutim drago mi je zbog mog političkog angažmana i političkog angažmana mojih kolega i MOST-a koji se pojavio na nacionalnoj političkoj sceni jel dragi građani, da nas niste podržali i da se nismo pojavili ova hrvatska politika se ne bi razgolitila do ove mjere pa čak i mi koji smo bili u zabludi i vi koji ste bili u zabludi i dalje bi vjerovali nekim ljudima koji vam prodaju floskule da bi dobili fotelje s kojima će trgovati iduće četiri godine. Imamo tri replike, prvi je uvaženi kolega Pernar. Hvala predsjedavajući. Gospodine Šimić, slažem se s vama da ono što su napravili u HNS-u izdaja birača, da su potpisali ugovor sa SDP-om da neće ići sa HDZ-om, a sada HNS ide sa HDZ-om. Međutim, svojedobno je i predsjednik vaše stranke isto potpisao ugovor s biračima, ovjerio ga kod javnog bilježnika da neće ići s istim tim ljudima. I nažalost, jedan put greška se može dogoditi ajmo reć. Drugi put kada se dogodi već je to sumnjivo, ali ipak vam je proradila savjest, ipak ste pokazali da niste ljudi bez kičme i to vam priznajem. Nažalost, gospoda iz HNS-a nemaju kičmu, nemaju srama, nemaju morala, a oni će preuzeti obrazovni sustav. I to je jedna velika sramota i to je jedan od resora koji se takvim ljudima ne bi smio dati ni pod koju cijenu.

Poštovani kolega Pernar, što se tiče te slavne i često puta spominjane javnobilježničke izjave predlažem da je uzmete pročitate pa onda o njoj možemo raspravljati pa ćete vidjeti da čak i ona i ono što piše u njoj, MOST nije prekršio niti prvi, niti drugi puta kada je sudjelovao u vladajućoj većini. Što se tiče našeg sudjelovanja u vladajućoj većini i pružanja ruke hrvatskim tzv. političkim elitama, mi smo pokazali i odgovornost i dobru volju da zajedno mijenjamo Hrvatsku. Nažalost, to danas nije moguće i tu ste upravu. Druga replika uvaženi kolega Sinčić. Hvala vam predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolega Šimić replicirati ću na onaj vaš dio gdje ste rekli da je ovo nezapamćena prijevara birača. Pa ja i znam da bi ste vi i htjeli da je nezapamćena, međutim neki od nas ovdje ipak pamte malo bolje. Ja ću vas podsjetiti na vašu prijevaru birača. I zapamtite si da ste između 2015. i 2016. izgubili 120 tisuća birača sa svoje liste. Znači 120 tisuća birača je zbog razočaranje izbačeno iz stroja, iz RH, to je trajan gubitak za demokratski proces, za sustav, za povjerenje. Vi ste imali puno više zastupnika nego što oni imaju sada. Također Grmoju, gospodina Grmoju ste predstavili kao neko proroka, vizionara koji je predvidio, najavljivao da će HNS otići sa HDZ-om itd. Pa uzmite moj članak od 1.9. za Večernji list 2015. godine gdje ja kažem za MOST da iza toga stoji HDZ. I jesam li ja onda bio prorok kada je pred novu godinu MOST otišao sa HDZ-om. Šta onda mene ne hvalite? Eto toliko. Odgovor na repliku. Poštovani gospodine Sinčić, mislim da je MOST dokazao svoju principijelnost unazad godinu i pol dana u hrvatskoj politici. Do tada se nije pojavila politička stranka koja je bila spremna odreći se svojih fotelja radi principa. To je neupitna činjenica, neupitna činjenica. Što se tiče građana koji kako kažete su prevareni ili nisu prevareni. Htio bih podsjetiti na činjenicu da je MOST dva puta na izbore izlazio samostalno i dobio mandate samostalno. Ako ste me slušali kada sam govorio o prijevari hrvatskih birača. Povezao sam to s činjenicom da su kolege iz HNS-a koje će danas biti dio vladajuće većine sa HDZ-om dobile svoje mandate na listama sa SDP-om. To je prijevara hrvatskih birača. Jer te mandate da nisu bili na tim listama, da nisu govorili i zastupali stav da HDZ ne smije doći na vlast, nikada ne bi dobili. I danas s njima trguju, to je prijevara hrvatskih birača. Imamo još jednu repliku, uvaženi kolega Bunjac. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Šimić. Htio bih se nadovezati na ovo što ste rekli vi i kolega Sladoljev da koalicija koja se temelji na novcu će biti daleko stabilnija nego koalicija koja se temelji na provedbi stranačkih programa. Međutim nisu svi ljudi takvi. To je samo s ovom prilikom slučaj. Ogromna većina hrvatskih građana je u biti časna, poštena i marljiva i ne bi svoj obraz prodala ni za sva blaga ovoga svijeta. To što će ova Vlada, takva Vlada, utemeljena na nekoliko fotelja i na sinekurama koje će se dijeliti iz proračuna pokazuje kakvi su ljudi u Vladi. Ona sada u cijelosti razotkriva premijera Plenkovića koji je rekao da će se boriti za povjerenje u institucije, da će unaprijediti političku kulturu u Hrvatskoj. A sveo je državu na najprizemnije moguće strasti: što ću ja dobiti, koliko će dobiti moja obitelj, moji prijatelji, to govori o njemu a ne o hrvatskome narodu. To je njegova sramota i htio bih da se to jasno razlikuje. Da, ova Vlada će biti stabilna, zahvaljujući političkoj trgovini ali i zahvaljujući prije svega onim ljudima koji su je oformili i time bjelodano pokazali svoje pravo, moralno i ljudsko lice. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Marko Vučetić izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Mi danas sudjelujemo u jednoj aktivnosti koja nije emanentna Hrvatskom saboru nego nečemu što se u literaturi naziva Kartezijanski teatar. Mi sudjelujemo u promatranju suprotnosti koje se samo naizgled pomiruju. Suprotnosti se u životu mogu pomiriti ukoliko su bazirane na čvrstom identitetu dviju strana. Mi taj identitet sada nemamo. HDZ da bi mogao ostvariti suradnju sa HNS-om trebao je najprije postati ne HDZ, negirati vlastiti identitet. Istu stvar je učinio i HNS. Tako da u ovom slučaju mi ovaj problem ne promatramo više sa razine politološke misli nego sa razine socijalne patologije. Ovo su uistinu ozbiljni eksplozivni elementi koji su ugrađeni u jedan socijalni organizam. Ako taj socijalni organizam nazivamo strankom ili ga nazivamo politikom koja je izgubila svoju organiziranost onda dolazimo do situacije da shvaćamo da kako samo organizirana misao, organiziran dogovor može proizvesti ono što se dogovorilo. Mi danas imamo mnoge subjekte koji su iščezli. Meni je drago, to vam osobno trebam reći i glasovati ću za ovu točku, meni je drago što je kolega Vrdoljak napustio. Jer uistinu držim da je za neke ljude u javnom prostoru da je bitno da budu prisutni, za neke je bitno da budu odsutni. Jer mi odsutnost isto trebamo demonstrirati kao poželjnu vještinu. Mnogi bi trebali biti odsutni u javnom prostoru, ne bi tu trebali biti. Zbog čega? Jer ovo nije, mi politiku ne smijemo shvatiti kao igru i nadigravanje, na dobacivanje, podsmjehivanje jer raspravljamo o ozbiljnim stvarima o kojima ovise mnoge ljudske sudbine a ne samo naši časoviti interesi. Dijete kada se igra ono osmišljava svijet jer igrački i svijetu daje neki novi smisao. Čovjek koji se igra on izigrava. Ovo je primjer izigravanja. I zato se nalazimo u teatru koji je izigrao hrvatsku zbilju, izigrao je hrvatskog čovjeka, izigrao je pripadnike ovih dviju opcija a nas je ostavio sa strane. Mi ćemo sa strane biti promatrači ali ćemo biti i oni koji će okupljati sve ono koji će ovaj teatar na kraju dovesti do toga da pokidamo ulaznice, da zaključimo da predstava nije bila dobra i da otpočnemo sa kreiranjem nove stvarnosti u kojoj će prisutnost biti poželjna, a kojoj će igra biti ostavljena djeci, a ne onim velikim bićima koji ili mogu biti bića slobode ili mogu biti kreature koje su stvorene iz odsustva slobode. Zahvaljujem. Iduća pojedinačna rasprava uvaženi kolega Ivan Pernar. Uvaženi predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici i gledatelji koji ovo promatrate i zgražavate se. Pa eto sjećam se kada je svojedobno Andrija Hebrang rekao da je sramota za Hrvatski sabor to što neki zastupnici u tenisicama dolaze na sjednice. Sjećam se kada su govorili da je sramota za Hrvatski sabor to što neki zastupnici jedu pizzu u Hrvatskom saboru ili drže jabuku na stolu. Ja mislim dame i gospodo da odijelo ne čini čovjeka, da forma ne može imati dominaciju nad sadržajem. Mi danas u Saboru imamo puno ljudi u odijelima i cipelama, puno ljudi koji su izvana uglađeni i fini. Svojedobno je ako me može kolega Škibola, ako imaš Novi zavjet, molim te da mi dodaš to je negdje ispod. Svojedobno je Isus govorio o Farizejima i on ih je opisao na način da je rekao da su oni izvana se doimaju jako fini, a iznutra su, rekao je okrečeni grobovi. To su ljudi koji, koji glume, koji se izdaju za nešto što nisu. U Mateju 7,24 Isus se takvima obraća ovim riječima: „Zašto me zovete gospodine, gospodine a ne činite ono što kažem? Svatko tko dolazi k meni čuje moje riječi izvršava ih, sličan je čovjeku koji je ovako sagradio kuću, kopao je duboko i postavio temelje na stijeni, kad je rijeka nadošla, bujica je navalila na kuću, ali je nije moglo uzdrmati jer je kuća bila dobro sagrađena.“ Znači, kuća prava je izgrađena na dobrim temeljima. Ali onaj tko sluša moje riječi i ne izvršava ih i sličan je čovjeku koji je sagradio kuću bez temelja, bujica je navalila i kuća se odmah srušila, od nje je ostala velika ruševina.“ Velika ruševina će ostati od HNS-a. I ono što je bitno za reći, jest da znači mnogi su glumili Isusu da su njegovi sljedbenici. Tako su i mnogi glumili u ovom Saboru da su dio oporbe. Tvrdili su da neće postati dio HDZ-ove vlasti i lagali su i zato jer nemaju srama, zato jer nemaju srama, zato ih danas ovdje u Saboru i nema.

Moramo se pitati da li u ovom Saboru postoje ljudi koji su sustavno lagali i dan danas lažu i obmanjuju hrvatski narod koji nemaju srama, koji nemaju poštenja i časti i obraza?

I drage dame i gospodo, ovaj život je prolazan, to stalno ja govorim svima, ponavljam često, a to i kolege iz HNS-a moraju znati, odnosno koji su ostali u HNS-u, neće ovaj život trajat vječno, prevaranti, licemjeri, lašci, kukavice. Zapitajte se. Možda ćete vi reći, možda ćete vi reći dame i gospodo iz HNS-a Biblija ne vrijedi, to su bajke, možda ćete reći Isus Krist nije umro za moje grijehe, možda ćete reći pa nije grijeh lagati, nije grijeh prevariti, nije grijeh biti kukavica i licemjer, ok, svatko ima svoje vrijednosti i jasno mi je zašto vam te vrijednosti smetaju jer nažalost te vrijednosti su suprotne vašim vrijednostima. Znači biblijske vrijednosti se suprotstavljaju vrijednostima za kojima se HNS zalaže. Nažalost, problem koji HNS ima nije samo teološke prirode, nego je to elementarno ljudsko poštenje i zdrav razum kojem se vi protivite i sudbina vaša gledano iz perspektive Biblije je užasna, a oni koji s vama rade savez da bi se dočepali vlasti nažalost nisu puno bolji od vas jer i oni zapravo kao što ste vi prevarili gospodo iz HNS-a svoje birače, tako su i gospoda iz HDZ-a isto prevarila svoje birače time što idu s vama u koaliciju, barem one iskrene, one koji vjeruju u Franju Tuđmana u domoljublje i ostale vrijednosti za koje se HDZ u teoriji zalaže. Vidite dame i gospodo, život je prolazan i vi ćete isto proći s ove planete i ući ćete u povijest, gospodin Vrdoljak će ući u povijest i vi skupa s a njima. Ivan Vrdoljak više srama nema, on je pobjegao ali je vas ostavio.

A jasno je da ništa od onoga o čemu ćete, ste se zalagali nećete provesti. Vi kažete napravit ćete obrazovnu reformu, da od toga nećete odustati. Pa evo ja pitam gospodu iz HNS-a ako ste vi toliko protiv hajmo reći tj. ako smatrate da treba religija biti odvojena od države, pa hoćete li maknuti vjeronauk iz škole? Jel' to dio obrazovne reforme? Jer ja znam da se HNS zalagao za to da se vjeronauk makne iz škole, vjerojatno se i dan danas zalaže ako niste i to mišljenje promijenili. I zanima me da li će vaši ministri, odnosno ministrica obrazovanja maknut vjeronauk iz škole? A ja vam garantiram da neće, jer vi nemate nikakve principe. Čak i recimo netko tko je komunist pa iskren je komunist pa ima svoje principe. O.k. Imaš svoje principe. Ali koji su vaši principi gospodo iz HNS-a? Šta je, princip je bit direktor u HEP-u. Jel' to neki moralni princip? Šta? Vi ste na žalost stranka koja je stavila sve odnosno podredila je opći interes osobnom interesu. Ako postoji primjer za stranku koja opći interes podređuje vlastitom, osobnom to ste onda vi i to se u narodu dugo, dugo govorilo, dugo. Ali vi ste sada to potvrdili, vi ste sada to dokazali. Vi ste danas shvatili, tj. otvorili ste oči čak i slijepcima. Kaže Isus jednom prilikom da govori onima koji gledaju a ne vide, koji slušaju a ne čuju. Tako i vi dame i gospodo danas ste i slijepcima i gluhima otvorili oči i otvorili uši sebi na sramotu.

I stoga bih htio za kraj pročitati jednu pjesmu od Ante Gustava Matoša. Kaže ovako: „O ta uska varoš, o ti uski ljudi, o taj puk što dnevno veći slijepac biva, o te šuplje glave, o te šuplje grudi, pa ta svakidašnja glupa perspektiva. Čemu iskren razum koji zdravo sudi? Čemu polet duše i srce koje snima? Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi usred kukavica čemu krepost diva? Među narodima mi Hrvati sada, jesmo zadnji robovi bez vlasti, osuđeni pasti i propasti bez časti. Domovino moja tvoje sunce pada, ni umrijet za te Hrvat snage nema. Dok nam stranac majko tihu propast sprema.“ Dame i gospodo kako reče Antun Gustav Matoč da nema štrika za toliko Juda, da je izdajica jednostavno previše i te izdajice naroda su danas, tj. sutra će preuzeti vlast. Imamo dvije replike. Izvolite. Evo kolega Pernar govorili ste o principima pojedinih ljudi. Jedna su materijalisti, drugo su idealisti. Možemo se vratit mi u devedesete i prije, imali smo taj tzv. komunizam ili kako bi ga tko nazvao i onda je došlo vrijeme tranzicije. Oni koji su stvarno vjerovali u taj komunizam otišli su tada iz partije u penziju. Neki su se prebacili u SDP SKH kako se tada zvala što je koliko toliko slično nekakvoj lijevoj ideji socijalizma itd. Međutim, dio ljudi je otišao na drugu stranu u HDZ i neke druge stranke. Ako je netko idealist, znači da je ušao u politiku sa nekakvim okvirom i zna ono što je unutar okvira da je to mandat koji su mu dali birači da to smije raditi, a što je izvan okvira da je to izvan mandata, da to ne stoji u njegovom rekao bih pismu u kojem je poslan u Sabor. I da ako nešto, o nečem treba suditi što je izvan tog okvira on se mora konzultirati sa biračkim tijelom. Znači postoji nekakav program, nekakovi stavovi, ideologija, svjetonazor već kako koja stranka što im je bitno, što im je u ideologiji prema čemu se osoba koja je idealist ponaša. Međutim, ako je netko materijalist njemu je svejedno jel' komunizam, jel' fašizam, jel' welfare state ili je ne znam ovaj naš taj kunat bih ja to nazvao. Ljudi za sve sisteme i oni će uvijek ići onome tko da dolar više, fotelju više. Takvih se moraju hrvatski birači čuvati.

Druga replika uvaženi kolega Bunjac. A jeste se javili? Izvolite.

A na žalost ima ih puno i među biračima i ta jedna vojska uhljeba na žalost drži Hrvatsku kao taoca sustavno provodeći politiku protivnu javnom interesu i općem dobru. Znači za ovu situaciju je u biti marginalna stranka drži cijelu zemlju kao taoca. Krvi su hrvatski birači koji ne izlaze na izbore i koji su to dozvolili. A ono što je bitno jest da će HNS ovim potezom zapravo kao stranka nestati zato jer će jednostavno dobivati sve manje mandata i samim time će biti sve manje prilika za uhljebljivanjem, a uhljebljene im je temelj svega. I na kraju će naravno nestati, jer svaka stranka koja je ušla u zagrljaj sa HDZ-om, a nije se na vrijeme iz njega izmaknula kao Most, bila je osuđena na smrt. Sjetite se samo HSP-a i Ante Đapića, koji je držao kvorum HDZ-u i zapravo ih držao na vlasti. Sjetite se HSLS-a koji je isto išao sa HDZ-om sa jednakim rezultatima i HSS-a koji bi jednako završio, da nije na vrijeme prebjegao, da tako kažem, ka SDP-u.

Druga replika uvaženi kolega Bunjac. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Pernar. Pa doista, ako postoji koja stranka koja je razbijala samu sebe, onda je to definitivno HNS. Oni su prvo izbacili iz stranke ove Laburiste, pa su izbacili iz stranke Reformiste, pa će sad izbacit pola Kluba. Pretpostavljam da će završni čin uništenja te stranke biti kad će gospodin Batinić sam sebe izbaci iz te stranke i onda će se konačno moći ugasiti na Ministarstvu uprave. Vi pitate koja je njegova motivacija? Pa motivacija je 20 tisuća 18 kuna, koliko gospodin ima plaću, a vi ne znate da je on drugi po redu, odmah iza gospodina Đakića po visini svoje plaće. Pa nije valjda on sad lud, da se toga odrekne, da ide na izbore i da nakon toga se mora baviti nekim ozbiljnim poslom, nekakvim društvenim korisnim radom. Zamislite samo ovu situaciju. Prije dva tjedna je predsjednik Reformista, znači bivših HNS-ovaca, gospodin Čačić rekao da je gospodin Štromar nesposobni uhljeb, koji u životu nije sagradio jednu jedinu šupu, koji u 8 godina provodio politiku bez ikakvog sadržaja i sada će taj, dakle čovjek koji nije sagradio šupu postati Ministarstvo graditeljstva. I gospodin Batinić će pružiti ruku gospodinu Čačiću i reć bravo vi ste u pravu. Glavno da su prošli lokalni izbori, šta ima veze, dočepali smo se pozicija, ja sam župan, vi ste u Saboru i sad možemo zajedno dalje skupa. Ja ne znam, po ovome što mi sada gledamo, hrvatska politička scena se pretvorila u čisti nihilizam.

Izvolite. Kolega Bunjac, pa to što radi ova, ja ne znam kako bi nazvao tu grupu ljudi u HNS-u.

To je ono što će sad HNS napraviti. Znači Vesnu Pusić, koja je njihov osnivač, reći će ti si nas osramotila, ti se ne držiš kao pravila stranke i ti moraš ići van. Znači izbacuju se iz stranke njeni osnivači i ljudi koji nemaju nikakvih principa niti morala, preuzimaju tu stranku. I ista stvar se dogodila HSP-u kada je Đapić preuzeo od Parage. Paraga je imao uvjerenja. Suprotna uvjerenja Vesne Pusić, ali je imao uvjerenja. On je iskreno u to vjerovao i dan danas u to vjeruje, ali kao i Vesna Pusić. Međutim, ove kolege koje su preuzele HNS, ta ekipa iz središnjeg odbora, mi vidimo zapravo u kojem smjeru oni HNS vode i koja je budućnost HNS-a s njima na čelu.

Pa nije njima stalo, drage dame i gospode do ničega, osim svog vlastitog džepa. Jadna naša zemlja s takvim političarima i jadna Vlada s takvim ljudima. Prvi je Klub zastupnika Mosta, kolega Miro Bulj. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi građani RH, svima je evidentno da već pri samim raspravi o razrješenju Bože Petrova, točnije, kod potpisa dijela HNS-a na čelu sa Ivanom Vrdoljakom je bilo vidljivo da je HDZ, već tada ne zbog Marića, jer je HNS bio predlagatelj, da se raspravlja o Mariću, prema tome, vidljivo je da je HDZ duboko ukorijenjen s HNS-om i to je jasno i principijalno jer imamo danas kandidata za ministra gospodina Božinovića, koja je bila ključna osoba Stipe Mesića, čovjeka, pa evo čovjek se zapita kako se osjećaju birači koji su dali glas HDZ-u. Da li su prevareni? Da li je ovo prevara demokracije, da li su birači, davajući glas Ivanu Vrdoljaku i HNS-u, dali glas narodnoj koaliciji zajedno sa SDP-om i partnerima, dali glas HDZ-u. Ovo je prevara birača, ovo je izigravanje demokracije i ovdje je najpoštenije što je trebalo biti da ne varamo narod, da ne bacamo blato na ovaj Dom, da se izađe na parlamentarne izbore, međutim, i to bi nekako mogli prijeći, al cijelu izboru kampanju, zbog glasova, bio je sukob između HDZ-a, HNS-a, pa čak sam čulo da su neki saborski zastupnici, da su kidali plakate od Andreja Plenkovića ili ne znam koga ne tako davno.

Da li će prihvatiti ukidanje vjeronauka u školama, to je HNS-ova ideja, tj. programsko načelo, to su zastupali? Međutim, ovo je isključivo trgovačka koalicija zbog daljnjeg uništavanja naših gospodarskih resursa jer je činjenica da u jednom pogonu HDP-a ima više članova HNS-a nego šta ima članova cijela stranka. Prema tome, točna je vijest da je to bio pritisak raznih direktora u HEP-u i drugim tvrtkama za očuvanje sinekura prema vrhu vlasti. Vrlo bitno je i otvaranje arhiva, ali moramo znati da Gregurić, Valentić, Šeks, Božinović i gospodarski koji su te strukture i ti mislioci upravljanja Hrvatskom koji su osiromašili moju Dalmatinsku zagoru, Gorski kotar, Liku, Slavoniju i nije ih briga za to, jednostavno trgovinom i prevarom birača mogu doći do većine i faraonskim načinom upravljati jer je činjenica da mi danas za predsjednika Sabora imamo čovjeka zaista koji je dobio manje nešto više glasova nego ja u svome selu gdje imamo 500 birača.

Na kraju bi kazao ispred kluba MOST-a, bili smo u prvoj Vladi da, ali zbog INA-e i MOL-a bili smo čvrsti. Bili su novi izbori, na novim izborima pojavio se novi čovjek koji je gore postupio nego Karamarko deset puta jel je činjenica da je štitio jednu osobu i zbog toga ministre smijenio, a one koji su predlagali da se smijeni taj ministar Marić je uvukao u Vladu. Znači nije tu bilo pitanje ničega nego treba nastaviti čerupati Hrvatsku.

Čovjek kojem je bilo zabranjeno političko djelovanje [[Upadica Jandroković: Hvala vam.]] zbog Hrvatskog proljeća.

Hvala. Imamo jednu repliku uvaženi kolega Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Bulj. Evo čujemo da će HDZ koji se zalaže za demokršćanske vrijednosti poduprijeti ministricu koja podupire Jokićevu kurikuralnu reformu, pa poslušajmo što kaže pater Marija Radelj o toj kurikuralnoj reformi. U prijedlogu uputnika hrvatskog jezika s popisom lektire izbačeni su stupovi i klasici hrvatske književnosti, pisci kršćanskog nadahnuća identiteta, prezrena je sva hrvatska književnost u iseljeništvu, a predložen je niz naslova koji potiču pornografiju, nameću rodnu ideologiju, panseksualizaciju društva, institucionalizaciju pedofilije, vrve bolesnom sklonošću da se govore nepristojne i ružne i pogrdne riječi pa iz predložene lektire strše prostote i nastranosti. Prijedlogom uputnika povijesti nastavlja se partizanski revanšizam. Prijedlogom uputnika katoličkog vjeronauka taj predmet za one učenike koji ga izaberu postaje predmet religijske kulture u kojoj se izostavljaju odgoj crkvenosti i vlastiti katolički identitet gdje se poučava o religijama, a ne o vjeri“ Možete li mi gospodine Bulj molim vas odgovoriti, hoće li vitez Jeruzalemskog groba okrenuti leđa pateru RAdelju ovom prilikom i glasati za sve one vrijednosti za koje se zakleo prilikom svoje instalacije prije nekoliko tjedana? Hoće li se zastupnici HRAST-a recimo gospodin Zekanović, odreći Boga i glasati za sve ono što je suprotno njegovim vrijednostima u privatnom životu? Recite mi zastupniče Bulj, hoće li se zastupnici demokršćanskih vrijednosti, hoće li oni tri puta zatajiti svoju vjeru prije nego pijetao zapjeva? Hvala vam lijepa. Hvala lijepa.

I ja sam se tada usprotivio i zabranjeno mi je sudjelovanje u alci. I ti isti ljudi kada je general Gotovina izašao, ti isti ljudi su dali nagradu Gotovini u Viteškom alkarskom društvu i ti isti ljudi se danas uključuju u tu našu svetinju alku, u izbornu kampanju, dajući potporu mome protukandidatu za župana. Nemaju oni svetinja, nije njima alka svetinja, Gospa sinjska, nije njima svetinja hoće li biti vjeronauka. Ja ima svoje ideološke i svjetonazorske stavove i stat ću iza njih, možda različite od vaših, ali oni nemaju ništa osim prevare naroda. I žalosti me kada dođu po gradovima ispred oltara i kleče, a naš narod na to nasjeda.

To su ljudi koji su zločine napravili gore nego Turci u svom osvajanju Otomanskog carstva.

Imamo još jednu raspravu završnu. Dakle to je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, uvaženi kolega Ivan Pernar.

Uvažene dame i gospodo, pročitati ću riječi iz Mateja 23,25. Ja o vama učitelji zakona i Farizeji, licemjeri jedni, čistite svoje čaše i posude izvana a iznutra su pune prijevare i neumjerenosti. Slijepi farizeji, najprije očistite unutrašnjoj čaše pa će i vanjština biti čista. Jao vama učitelji zakona i Farizeji, licemjeri jedni, vi ste poput okrečenih grobova koji izgledaju lijepo izvana ali iznutra ste puni mrtvačkih kostiju i svakakve nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja. Jao vama učitelji zakona i Farizeji, gradite grobnice prorocima i ukrašavate grobove pravednika govoreći da smo živjeli u vrijeme svojih predaka ne bismo s njima sudjelovali u ubijanju proroka. Tako potvrđujete da ste potomci onih koji su ubijali proroke. Dovršite dakle ono što su vaši preci započeli. Kako ćete izbjeći da ne budete osuđeni na pakao? Zato vam evo šaljem proroke, mudrace i učitelje, neke od njih ćete i razapeti a neke ćete bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad.

I pazite ovo, kao i Farizeji i učitelji zakona iz Isusovog vremena i oni isto, i oni isto se pozivaju na Miku Tripala, Savku Dapčević itd., kao što su i ovi licemjeri i Farizeji se pozivali na starozavjetne proroke i govorili, mi crpimo inspiraciju od njih, oni su naši učitelji, oni su naša tradicija itd. a u stvarnosti su se odricali svih njihovih načela i u biti su njihovi preci kaže ubijali te iste proroke. Dame i gospodo. Suvišno je za objašnjavati što je to izborna prijevara, hrvatski narod danas to gleda svojim očima i sablažnjava se, sablažnjava se i u užasu gleda kako dvije dijametralno suprotne stranke je povezalo ništa drugo osim golog interesa. Nadam se da ovaj čin totalne izdaje birača, prevare koalicijskih partnera da neće samo naštetiti HNS-u već da će otvoriti oči i biračima HDZ-a, da će birači HDZ-a shvatiti kakav profil ljudi su oni izabrali u ovaj Sabor da ih predstavlja i na koji način oni sklepavaju većinu. Rekao sam svojedobno da je HDZ nakon krađe zastupnika odlučio ukrasti cijelu jednu stranku koja se zove HNS i koja se sada pretvara u zombija, političkog zombija, političkog mrtvaca. I ne znam zapravo kako bih ga nazvao. Taj čudan entitet zapravo sada postoji isključivo sam radi sebe i radi ljudi koje uhljebljuje po državnim institucijama. A oni koji će ih uhljebiti, koji su jamac njihovog uhljebljena su ljudi koji se tvrde da su domoljubno nastrojeni, da vole Hrvatsku itd., a pri tome vode katastrofalno monetarnu politiku i krše sve svoje principe i načela kao i gospoda iz HNS-a. Pa ja se sjećam kada je Ivo Sanader govorio ne novim porezima, ne porezu na nekretnine. Ja sam tad, evo ja ću biti iskren gospodo iz HDZ-a, ja sam tada podržavao HDZ jer sam bio naivan i vjerovao sam obećanjima Ive Sanadera, prevario me. I mislio sam da ste vi stvarno protiv poreza na nekretnine. A sada ta ista stranka koja je govorila ne novim porezima, sada ista ta stranka uvodi nove poreze. Ona stranka koja je govorila ne HDZ-u danas kaže da HDZ.

Ovime smo iscrpili raspravu, tako da prelazimo sada na glasovanje i dajem na glasovanje Prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Utvrđujem da je jednoglasno sa 85 glasova donesena Odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno, o oprostite, i sa 84 glasa za i 1 suzdržan, dakle donesena je odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Molim sada kolegu Tušeka da predstavi idući prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatn-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 22. sjednici održanoj 9. lipnja 2017. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Mate Frankovića upućenu predsjedniku Hrvatskoga sabora dana 8. lipnja 2017. godine. Člankom 10., stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran ako podnese ostavku. Povjerenstvo je utvrdilo da je Mato Franković započeo obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana14. listopada 2016. godine umjesto izabranog zastupnika Lovre Kuščevića.

Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupniče dužnosti zastupnika Mate Frankovića, kao uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenici zastupnika Sanji Putici. Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 10., 11. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora, jednoglasno sa 5 glasova za Hrvatskom saboru predlaže donošenje Odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenici zastupnika. Sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora, Mati Frankoviću prestaje zastupnički mandat na dan kada Odluku o prestanku donese Hrvatski sabor. Sanja Putica zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Čestitam i zastupnici na položenoj prisezi i svima njima želim uspjeh u obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Sada prelazimo na Izbor, imenovanja i razrješenja. Budući da je došlo do promjene u parlamentarnoj većini, potrebno je izvršiti promjene u sastavu radnih tijela. Stoga molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanje, i upravne poslove Antu Sanadera da obrazloži prijedlog odluka. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, Odbor za izbor i imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora na temelju članka 105. stavka 1. podstavka 1., članka 161. stavka 1. i članka 273. Poslovnika Hrvatskog sabora podnosi Hrvatskom saboru slijedeće prijedloge. 1. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Predlaže se razrješenje za članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora gospodina Dražena Bošnjakovića, gospodina Gordana Jandrokovića i gospođu Vesnu Pusić. A predlažemo za nove članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora Milorada Batinića, Davora Miličevića i akademika Željka Reinera. Otvaram raspravu. Za raspravu se javio u ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Peđa Grbin. Poštovane kolegice i kolege, zašto danas vodimo ovu raspravu? Pa ne zato što se promijenio sastav parlamentarne većine nego zato što je HDZ odlučila osigurati većinu u jednom odboru, prvom koji je potreban za to da bi se potvrdilo odnosno dalo zeleno svjetlo za njihovog kandidata za člana Vlade. Čak štoviše, kasnije i za potpredsjednika Vlade. Ali danas kada počinjemo raspravu o ovoj točci, moramo raspravljati i o pitanju dosljednosti u radu jedne političke stranke koja je predložila promjenu.

I mi sada čujemo od predsjednika Hrvatskog sabora, od predsjednika Odbora za izbor, imenovanje i uprave poslove da se zbog promjene u sastavu većine mijenja i sastav odbora.

A to je pitanje Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. Poslovnik o radu Hrvatskog sabora govori o tome da bi sastav radnih tijela Hrvatskog sabora trebao odražavati i sastav plenarne sjednice odnosno stranački sastav u Hrvatskom saboru. Da bi to postigli do sada u ovih 27 godina Hrvatskog sabora, a podsjetit ću prije nekoliko dana smo slavili Dan Hrvatskog sabora uvijek se radilo na jedan te isti način. A znate li kako? Na način da su sjele oporba i vlast i dogovorili se i postigli da ono što će biti u odborima odgovara onome što će biti u plenarnoj sjednici, odnosno da odgovara volji građana. Danas to ne činimo. I po prvi puta u parlamentarnoj povijesti vršeći nevjerojatan pritisak na parlamentarnu proceduru inzistiramo na ovakvom rapidnom mimo svih pravila mijenjanju sastava odbora. A zašto? Samo zato da bi danas mogli preko noći izglasati ministre oko kojih se jednom klasičnom kupoprodajom HNS dogovorio sa HDZ-o unazad tjedan dana. Poštovana gospodo iz HDZ-a u ovom Saboru su sjedili eminentni ustavni stručnjaci predstavnici svih pravnih fakulteta u RH. I što su vam rekli? Da je rok za predlaganje novih ministara 30 dana. Nije vas bilo briga, odmahnuli ste rukom. Vaš predsjednik stranke je došao i rekao da nije impresioniran time. Nema potrebe za žurbom. Predložit ćemo to kad dođe vrijeme, a onda odjednom preko noći nastaje potreba za žurbom. Da li znate koji je bio početni prijedlog koji ste nam dali? Koliko ste zastupnicima u Hrvatskom saboru ostavili za raspravu o svakom pojedinom novom članu Vlade? Zašto? Da bi predsjednik Vlade stigao i da bi sve stigao obaviti do ručka. E gospodo nećete!

A sada dopustite mi na trenutak da govorim o onome što ste vi prikazali kao vaš koalicijski sporazum i koji je razlog ove rasprave koju mi vodimo sada, koji je razlog zašto se predlažu ove osobe koje bi trebale ući u sastav ovog ali i svih ostalih odbora o kojima ćemo danas raspravljati. U njemu primjerice o zdravstvu nema niti jedne jedine riječi, niti jedne jedine riječi. Zdravlje hrvatskih građana nije vam bitno. O gospodarstvu, što piše o gospodarstvu?

Posebno me oduševila jedna točka tog koalicijskog sporazuma, a ona koja se odnosi na gospodarstvo. I znate li što je jedna od glavnih poruka? Borba protiv klijentelizma. Borba protiv klijentelizma nakon svega ovoga, nakon svega ovoga, nakon svega onoga što je dovelo do toga da se taj sporazum uopće potpiše oni imaju obraza u njemu najaviti obračun sa klijentelizmom. Dame i gospodo ova razina licemjerja, ova razina pljuvanja na volju građanki i građana Republike Hrvatske neću reći da nije nikada viđena, reći ću da je malo kad viđena na hrvatskoj političkoj sceni. Ali vi imate moć većine i vi ćete tu moć većine danas iskoristiti. Vi ćete izglasati ove promjene u odborima, ali nemojte misliti da ćemo mi pri tome šutiti i da nećemo ukazati na to što je dovelo do toga da se ovi odbori mijenjaju i što je dovelo do toga da ste sklopili ovu koaliciju. Gospodo ovo je trgovina. Imajte obraza doći pred hrvatske građane i to im iskreno reći. Ovo je kupoprodaja, skupa kupoprodaja koja vas ne košta ništa, ali one koji plaćaju poreze košta sve. Naravno mislim da to nije potrebno isticati, ali moram to istaknuti klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske neće i ne može podržati ovakvu odluku. Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog kolege Jovanovića. Kolega Grbin, vi ste ovdje sada govorili o nekoj novoj većini temeljem čega moramo promijeniti sastav odbora, ali ja ne znam gdje ta većina, tko je ta većina? Tko čini tu većinu? Na temelju čega onda možemo uopće donositi ovakvu odluku? Dakle nevjerojatno je kakav cirkus radimo od ovog Sabora. Svjedoci smo da iz dana u dan, pada povjerenje građana u politiku i političare. Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, nikada nije imao manji ugled među građanima u ovih 27 godina. Građani više uopće ne vjeruju Saboru, a ovo što mi danas radiom ovdje i ovih dana, tad će povjerenje biti još manje. Dakle, kolega Grbin, Sabor je postao veletrgovina, sa sitnim trgovcima koji ne brinu o interesima građana, nego samo o osobnim interesima. I to sad doslovno vidimo u ovim izmjenama koji nam se guraju ovako preko reda.

Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Jovanović. Vi ste rekli da je ugled Sabora niži nego što je ikad bio, a ja ću vam reći biti će još niži, jer sve ovo što se dogodilo unazad tjedan dana baca iznimnu ljagu na politiku kao zanimanje. Godinama smo se svi trudili da građanima objasnimo zbog čega je potrebno izaći na izbore, zbog čega je potrebno dati svoj glas, zbog čega je potrebno sudjelovati. Ovo što se u proteklih 5 godina, 5 dana, ispričavam se, dogodilo, pokazuje da sve to što smo govorili je krivo. U biti nikakvog razloga za sudjelovanje nema, jer ono s čime izlaziš na izbore, ono što si potpisao, nekad i ovjerio kod javnog bilježnika, kada izbori prođu, više ništa ne znači. I zbog toga treba o tome jasno i glasno govoriti. Danas smo svjedoci ovog cirkusa, on će trajati očito čitav dan, gospoda iz HDZ-a kriju većinu ko i zmija noge, do kraja dana će ju vjerojatno pokazati, a nakon toga, nadam se da ćemo raditi, ali ono što je sigurno i ono što će se sigurno dogoditi je da ćemo plod ove koalicije svi plaćati. A pazite kolika je principijelnost te koalicije. Jučer, su govorili, oni koji sada u nju ulaze, kako su protiv poreza na nekretnine. A danas, će sjediti u Vladi koja će taj porez na nekretnine provoditi. Jučer su govorili kako su za nastavak kurikularne reforme, danas će sjediti u Vladu zajedno sa HRAST-om koju je tu kurikularnu reformu gušio. Jučer su govorili kako su za prava, ljudska prava i prava nacionalnih manjina, danas sklapaju većinu sa Glavašem. Hvala vam. Imamo još jednu repliku. Uvaženi kolega Vučetić. Izvolite. Kolega Grbin, vi ste rekli da se ovdje radi o klasičnoj trgovini, ja smatram da se ne radi, al bi volio da mi to pojasnite, osobito, zašto smatram da se ne radi. Ja ju ovdje ne vidim. Pa bi me zanimalo da mi kažete koju vrijednost svi tu to vidite i da ne ispadamo politički naivci u smislu da mi ovo nismo očekivali, ovo smo očekivali svi i kad se radi nadalje, o borbi protiv klijentizma, mislim da je prva faza borbe protiv klijentizma da se klijentilisti okupe. I to smo danas doživjeli, a borba tek slijedi. Izvolite. Poštovani kolega, ovo je klasična trgovina, klasična kupoprodaje, netko je ponudio nešto, u konkretnom slučaju HNS je ponudio svoju dosljednost, ponudio je ono što je u predizbornoj kampanji HDZ, ustvari jednu riječ koju je prostituirao, a to je ponudio je svoju vjerodostojnost, a s druge strane, druga strana tog trgovačkog ugovora, HDZ je ponudila fotelje. I s jedne strane smo uložili svoju vjerodostojnost, povjerenje koju smo na izborima dobili od birača, a s druge strane smo dobili fotelje. Ništa više, ali i ništa manje od toga. Hvala.

Hvala predsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. Prijedlog za zamjenu kolegica i kolega članova odbora koji su ovdje u prijedlogu, donesen je na prijedlog Kluba zastupnika HNS, temeljem zaključka i izglasavanja na sjednici Središnjeg odbora HNS, gdje su se kolega Beus i kolegice Anka Mrak-Taritaš, Nada Turina-Đurić i gospođa Vesna Pusić, vrlo jasno očitovale da neće poštivati odluke sjedišnih tijela stranke. Vrlo jednostavno, znači jedan tehnički elemenat i ništa drugo. Hvala lijepa. Prvi je kolega Bulj.

Do sada niste. Hoćete li biti zajedno sa vama, kako ćete prihvatiti u gej paradi gospodin Zekanović, Šipić, moj prijatelj Culej, gospodin Brkić. Hoćete li to svi zajedno uspjeti izvesti i dal vam je to namjera?

Nema odgovora na repliku, pa prelazimo na drugu, to je kolega Maras. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, prvi glas od nekoga iz HNS-a tijekom ovog dana u Hrvatskom saboru. Sakrili su se u mišje rupe, šta i ne čudi s obzirom da se od početka Hrvatske nije vidjela ovakva izdaja birača i politička trgovina. Ovdje čujemo gospodina Batinića, ovo je samo tehnički element, ko da slušam Milku Babović, a ne političara za govornicom. Samo se ne radi gospodine o tome da li vi imate haljinu sa šljokicama svijetlozelene boje, za one koji imaju crno bijele televizore, mada bi rađe hodao godinu dana u haljini sa šljokicama nego napravio ovo šta radi HNS i Milorad Batinić. Sramotno ponašanje i izdaja birača, politička trgovina i klijentelizam. Ljudi koji su dobili 100, 200 preferencijskih glasova sada će HDZ-u i Plenkoviću donijeti većinu. Ljudi koji su ovdje borci za zaštitu manjinskih prava će se staviti ruku pod ruku sa Stevom Culejom, koji meni kada ja govorim ovdje sa govornice građani RH, on više Hrvatice i Hrvati, kao da se to ne podrazumijeva, valjda misli samo na njih. Ali će zastupnici nacionalnih manjina vrlo rada sada ruku pod ruku sa Stevom Culejom. E to vam je ova koalicija i nova hrvatska Vlada. Hvala lijepo. Imamo repliku kolege Batinića. Sve ovo što ste vi naveli u replici, ja o tome nisam govorio. Govorio sam o odlukama središnjih tijela stranke i razloge zašto je klub HNS-a predložio zamjenu svojih zastupnika i zastupnica. A što se tiče vaše slikovitosti, vašeg izražavanja, to ja neću replicirati, ali ono što vam svakako mogu kazati kada ste govorili o određenim preferencijalnim glasovima, koliko ste ih vi osvojili, a vjerujem da znate koliko sam ja osvojio preferencijalnih glasova na zadnjim izborima, ako smo već kod toga.

Ako ste osvojili preko 12,5 tisuća svaka vam čast. Nadalje, predsjedniče ja bih zamolio ako se držimo teme dnevnog reda i ako se držimo moje rasprave, mislim da replike nisu primjerene ovakve naravi i ovakve vrste. A bit će prilike kasnije kada će se raspravljati o povjerenju Vladi, pojedinim ministrima tada možete ispoljiti svoju kreativnost. Slažem se s vama. Ja bih volio da imamo manje replika, ali imamo ih koliko ih imamo. A zamislite da nije bilo ove replike sada ne bismo mogli zamisliti kolegu Marasa u haljinici sa šljokicama. Imali ste povredu Poslovnika kolega Maras. Povrijeđen je članak 238. gospodine predsjedniče mene možda uz ovu asocijaciju, a vas i bez nje možemo zamisliti u šljokicama. Hvala vam lijepo gospodine Batiniću na pohvali, povrijedili ste članak 238. ja nisam napravio povredu Poslovnika, ali osvojio sam više od 12,5 tisuća preferencijskih glasova. Hvala vam lijepo. Naravno da nije bilo povrede Poslovnika, naravno da ste vi zloupotrijebili Poslovnik, ali već smo to od vas naučili. Kolega Grmoja izvolite. Poštovani potpredsjedniče odnosno predsjedniče. Ovo nije tehničko pitanje, mi svi znamo o čemu se ovdje radi. Ono što bih vas ja pitao, zašto ste odustali odnosno zašto HNS na kraju nije dobio tri ministarstva odnosno Ministarstvo pravosuđe? Ima li veze ovaj vaš prijedlog gospodina Ranka Marijana koji je kao ustavni sudac ukinuo, znači donio ukidajuću presudu u postupku protiv vašeg glavnog tajnika, ima li to veze s tim ili ima veze s tim da niste u DOT-u donijeli dovoljno zastupnika pa ste onda dobili samo dva ministarstva, a ne Ministarstvo pravosuđa? S čim je povezano ovo da gospodin Marijan na kraju nije ministar pravosuđa? Evo ja sam saznao da je on ukinuo presudu protiv vašeg novog glavnog tajnika. Izvolite. Uvaženi kolega Batinić. Pa što da vam kažem, ali ipak ću vam nešto reći. Reći ću vam sljedeću misao, za razliku od mene vas mediji nikada neće napadati, za razliku od mene vas nikada mediji neće nazivati lopovom, prevarantom, izdajicom svojih birača itd. Zašto? Zato jer ste odabrali da služite vlasnicima medija, odabrali ste da budete dio struktura koje vladaju našom zemljom i zato ste medijski zaštićeni. Zašto? Zato jer mediji funkcioniraju po principu reketa i interesa. Ako služite njihovim vlasnicima, ljudima poput masona Marijana Hanžekovića mediji će vas maziti, mediji vas neće nazivati ružnim imenima. A ako ne služite interesima masonerije onda će vas nazivati svim mogućim pogrdnim imenima. Ja vam ovom prilikom kolega Batinić, želim vas upozoriti da ste se stavili u službu tih struktura koji masakriraju Hrvatsku, tih struktura koje je kolegica iz SDP-a Ingrid Antičević nazivala u službi masona iluminata u tu službu ste se stavili skupa sa HDZ-om i provodit ćete tu neoliberalnu agendu, provodit ćete slugansku agendu, provodit ćete agendu protiv hrvatskog naroda, a sve za jednu fotelju više. To je kao podsjećate me na onaj vestern „Za dolar više“ Iduća replika kolega Sinčić. Hvala vam predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, kolega Batinić, čuo sam jučer iz medija da vi svoj tzv. legitimitet za prelazak, za preletanje na drugi stranu sabornice temeljite na … [[Govornik se ne razumije.]] iz središnjeg odbora HNS-a. Pa nije vas središnji odbor HNS-a izabrao, možda vas jesu stavili tu na listu gdje ste bili, ali oni vam sigurno nisu dali glasove i oni nisu potpisali koalicijski sporazum, konkretno sa SDP-om. Prema tome, ne možete crpiti legitimitet iz središnjeg odbora HNS-a. Jedini legitimitet i razlog zašto ste ovdje su birači. E sada se zapitajte svi ti birači, vjerojatno ste bili na štandovima, skupovima, već što se radi u kampanji, kako tko, gdje i kada. I da ste nakon svakog rukovanja ili govora rekli kada su vikali birači bravo, brao, mi smo za vas, hvala vam ljudi, ali ako mi HDZ ponudi nešto ja ću možda i tamo. Znate, ipak je ovo, nisu mi toliko bitni principi. Ne biste sigurno. Prema tome, nemate legitimitet ovo napraviti. I legitimitet u ovom slučaju imaju 4 vaša člana koja nisu išla u ovu priču a ne 5 onih koji jesu išli u ovu priču jer oni legitimitet crpe iz birača a ne vi koji ga crpite iz središnjeg odbora. I zadnja replika uvaženi kolega Jovanović. Kolega Batinić, uvrijedili ste sve građane koji su dali svoj glas narodnoj koaliciji govoreći ovdje da se radi o tehničkoj stvari. Ovo nije tehnička stvar, ovo je duboko politička stvar.

Dakle ovo može biti tehnička operacija samo ako je promatramo kao veletrgovačku operaciju u kojoj tehnički spašavate vojnika Štromara koji će ući u povijest ove politike kao laki luzer koji je izgubio na izborima i zato unaprijeđen u funkciju potpredsjednika Vlade.

Završili smo s replikama pa zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove. Molim vas da pristupimo glasovanju.

Pa molim dalje gospodina Sanadera, kolegu Sanadera da nas upozna sa idućim prijedlozima odluka. Sljedeći je Prijedlog odluke o izboru i prestanku mandata potpredsjednika i razrješenje i izbor člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora. Predlaže se za potpredsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora, gospodin Petar Škorić. Naime dana 25. svibnja 2017. dužnost potpredsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati gospodin Darko Milinović zbog mirovanja zastupničkog mandata. Predlaže se dalje razrješenje članova Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gospodina Gorana Beusa Richembergha i Nikole Grmoje a predlaže se za člana Odora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora gospodin Stjepan Čuraj i Anđelko Stričak. Hvala lijepa. Otvaram raspravu.

Utvrđujem da je sa 78 glasova i ova odluka dobila potporu Hrvatskoga sabora. Izvolite. Prijedlog Odluke o razrješenju članice i prestanku mandata člana i izboru članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora. Predlaže se razrješenje članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Ivane Ninčević-Lesandrić. I drugo, dana 9. lipnja 2017. dužnost člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Vrdoljak zbog mirovanja zastupničkog mandata. Za članove Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora predlažu se Stjepan Čuraj i Tomislav Lipošćak. Otvaram raspravu i imamo prijavljeni Klub zastupnika SDP-a i kolega Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepa kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Iako danas nije baš uobičajen dan i ništa u Hrvatskoj očito više nije kako treba biti i kako bi ljudi očekivali. Mi se s time ne možemo pomiriti. Mogu se smijati kolege iz HDZ-a kako su dobro istrgovali, mogu kolege iz HNS-a, ne svi, odnosno sada ne znam, vjerojatno još uvijek su svi, pa ne bih htio uvrijediti kolegice koje ovdje sjede a koje su jasno rekle šta misle o ovoj trgovini, ali onaj dio kolega koji danas, javio sam se zbog toga, jer je vrlo bitna tema, radi se o Odboru za gospodarstvo, koji danas govore ispred hrvatske javnosti da se situacija u Agrokoru razvija na izvrstan način. Veliki stručnjak za gospodarstvo, gospodin Štromar koji zbilja puno zna o Agrokoru je danas verificirao nešto što ćemo mi svi plaćati narednih godina i godina, nešto šta će garantirati da stranci zarade 100 milijuna eura a da naši dobavljači ostanu bez svojih novaca. Da li je ovdje itko svjestan šta se sa ovim aranžmanom kreditnim u Agrokoru, Roll up-om, desilo u RH? Stranci koji su kupili za 30, 40% vrijednosti obveze proteklog razdoblja, sada su dobili garanciju da će dobiti prvi u naplati onoliko koliko su kredita dali. Jednostavnom računicom, za ovih 9 stotina i 20 milijuna eura, koje su oni kak'ti uložili, u biti uložili su nešto preko 600 milijuna. Gospodin Štromar, HNS i gospodin Plenković, HDZ su omogućili stranom fondu na grbači naših ljudi da zaradi u godini i po dana preko 3 stotine milijuna eura. I sada će netko reći da je sporazum koji su potpisali HDZ i HNS u interesu stabilnosti hrvatskih građana, u interesu razvoja hrvatskog gospodarstva. Znate u čijem je to interesu? Još uvijek ne znamo ni mi sami ovdje ali znaju vjerojatno Plenković i njegovi savjetnici, ministrica Dalić, Zdravko Marić, a vjerujte mi gospon Štromar ne zna ništa. Pogledajte čovjeka i vidjet ćete da on ne zna ništa. Našao se u nedjelju u situaciji gubitničkoj, luzerskoj, izgubio je izbore glatko od gospodina Čačića i on je 2 dana razmišljao samo kako da sebe zbrine. I sada vi meni recite, da li građani sjeverozapadne Hrvatske, da li građani u Ivancu, gospodine Milorad Batinić, da napravite i jednu anketu, vi ste gradonačelnik Ivanca, da li građani Ivanca ovo žele? Ne žele, ali nije bitno što žele oni. Da li građani Ludbrega to žele? Da li građani Međimurja to žele? Ali nije bitno šta oni žele, bitno je što želi Srećko Ferenčak, bitno je što želi Ivan Vrdoljak, bitno je a tek onda je bitno, a on želi vjerujte mi najmanje. On želi samo potpredsjedničko mjesto u Vladi, gospodin Štromar. Zapamtite redoslijed šta želi Ferenčak, šta želi Vrdoljak i onda šta želi Štromar. I na taj način se postaviti trgovački, klijentelistički, prodati glasove birača ne radi nitko. Ja ne znam kako će ti ljudi prošetati cestom Ivanca, Varaždina, šta će im ljudi reći? Ja ih pozivam, recite šta mislite o tome. Zbog gospodina Batinića, zbog gospodina Štromara, zbog gospođa ovdje u Hrvatskom saboru gledat ćete i dalje gospodina Plenkovića za onog za koga niste glasali 11.9.2016. godine. Zamislite taj paradoks. Imali ste povjerenje, glasali ste za te ljude a oni su vas prodali. Prodali su vas zbog čega? Zbog interesa Ferenčaka, Vrdoljaka i onog najsitnijeg interesa gospodina Štromara koji jedino razmišljao kako da se zbrine zadnja 3 dana i na koji način će se zbrinuti. Ja ću vam reći koliko god je meni teško i emocionalan sam oko ovoga, zbog toga što osjećam odgovornost prema hrvatskim građanima koji su glasali za nas, da na neki način mi je i drago da se vidi tko je tko. Da ono što sam ja govorio godinama, možda u ovim nekim internim kružocima, i šta su me neki uvjeravali ne to nije tako, neće Ferenčak i Vrdoljak, oni su ok tipovi, da se u biti pokazalo tko je kakav pred hrvatskim građanima. Kome je interes zbrinuti sebe, svoju firmu, klijentelistički pristupiti stvarima, a tko nije takav. I za to sam ponosan šta sam bio sa nekim od tih ljudi u Vladi, a sramota me što sam bio sa nekim drugima. Ponosan sam na Anku Mrak, a sramota me što sam bio kolega sa Ivanom Vrdoljakom i to imam pravo ovdje reći. I to naši građani zaslužuju čuti i nikada više, nikada više HNS. Nikada više, niti u jednoj varijanti. Milorad Batinić, slijedeći puta u Ivancu neka se natječe uz podršku HDZ-a, u Varaždinskoj županiji Štromar neka ponovno pobijedi Čačića uz podršku HDZ-a, ali mi svoje birače izlagati ovakvom riziku sa takvim ljudima više nikad nećemo. SDP je stranka kojoj možete vjerovati. SDP neće trgovati i mogu se smijati ovdje kolege iz HDZ-a koliko god hoće, njima je svejedno da li će jučer Vrdoljaka nazvati razdjelnikom a danas glasati za njega da bude bude dio njihove ekipe. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Ti ćeš ga zvati prije mene Opara, vjeruj mi. Zapamtite s kim će Kerum koalirati i s kime je jučer koalirao. Ali ako me već pitate gospodine Opara iz klupe nije mi drag ni prostakluk, ali mi je još manje drag i manje draga prijetvornost. Ne znam da li vam je to jasno što sam sad rekao. Nije mi drag prostakluk, ali mi je manje draga prijetvornost. Ne volim a vjerujte mi to ne vole ni hrvatski birači da jučer govorite jedno, a danas napravite drugo. I gospodin koji se ponaša kao da je nedodirljiv, ne možeš ga ništa ni pitati. Čovjek je pravnik po struci Plenković. Kaže da li vama nešto znači gospodine Plenkoviću kada potpišete nećete sa HDZ-om ugovor? Ne, on traži samo to da on ostane u poziciji premijera i znate šta mi je jedino žao? Žao mi je šta na žalost na sljedeće izbore Plenković u Hrvatskoj neće izaći. On će se zbrinut 2019. i ostavit će Opari vrlo brzo za tri mjeseca da mu građani kažu šta misle o tome.

Predlažem evo da vas HNS podrži u Splitu. Oni tamo imaju jaku podršku. Vrlo su popularni i gospodin Gjurković i svi ovi ostali koji su ostali. Vjerojatno najpopularniji Buljubašić. Emocije će se stišati, strasti će pasti. Danas jesmo svi malo vrući. Ja nisam od onih koji će skrivat svoju emociju zbog toga što zbilja ovo niste zaslužili. Niste zaslužili da vas prodaju zbog svoje funkcije i zbog svojih biznisa. Niste zaslužili i niste očekivali to od HNS-a, od HDZ-a ste to očekivali jer su oni to radili zadnjih 27 godina, ništa se nije promijenilo. Kada u Zagrebu smo imali krizu mjesecima jer HDZ nije mogao podnijeti da nema gradonačelnika grada Zagreba. Kupili su ih. 22 godine kasnije imamo krizu u RH ali imamo nove Bukoviće i Šporere.

Ja sam se nadao da je Hrvatska sa briselskim dečkima Plenkovićem, Stierom otišla naprijed, ali mi smo se vratili što se demokracije tiče 22 godine unazad. Ljudima šaljete poruku da nije bitno kako će glasati, za koga ćete glasati, nego je bitno da se zna kupiti. Jesmo mi svjesni uopće koliko je to loša poruka i koliko to naše ljude ne da ih iritira, da ih ljuti nego da ih demotivira da sudjeluju u političkim procesima. I to sve ironije li u poruci stabilnosti. Pa nije Hrvatska stabilna jedino ako je Plenković premijer ili ako je HDZ na vlasti. U godinu i pol dana tri puta ste srušili vlast. HDZ je sada pojam nestabilnosti, koalicija sa HDZ-om je pojam nestabilnosti. Pa tko pametan može vjerovati osim radi njihovih osobnih interesa da ljudi iz HNS-a ovi koji su preostali idu u tu koaliciju u interesu građana. Jedva čekam da vam građani kažu nešto o tome. Ako ne za tri mjeseca u Splitu doći će izbori. Ja kažem SDP kada bi gledao svoj interes možda je ovakva situacija za nas i najbolja, jer će ljudi vidjeti da jedino nama mogu vjerovati. Ali ovo nije dobro za Hrvatsku. Gospodine Ljubić možete se vi smijati koliko hoćete, ali Maras nikad neće odgovarati na pitanje na sudu oko FIMI Medije. Vi odgovarate ovih dana pa se smijte i dalje. To je ono što hrvatski građani moraju čuti i zbog čega mislim da hrvatski građani opravdano revoltirani situacijom ne samo da odlaze iz Hrvatske, nego jednostavno sa ovim više ne žele imati posla. Plenković je ubio nadu hrvatskim građanima. Ne da im je dao, nego im je ubio nadu. Na vaše izlaganje imamo cijeli niz replika. Prva je uvaženog zastupnika Gromoje, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Maras vi ste rekli da ste vi emotivni, da vas je sve ovo nekako dirnulo, pogodilo. Ja sam skroz smiren, ja sam ovo sve i očekivao. Znao sam o kakvoj se ekipi većinski radi u HNS-u, znao sam kakva je to politička stranka, na čemu temelji svoju moć, na onim kadrovima u javnim tvrtkama, na moći koja proizlazi iz toga da sudjeluju u vlasti. Isto tako ništa više nisam očekivao od HDZ-a. Glasači HDZ-a, glasuju za tu stranku, jer misle da oni drže do nekakvih vrijednosti, ideala, ali to je ekipa koja na isti način shvaća politiku, koja je u toj stranci radi svojih osobnih interesa, ne radi Hrvatske, Plenković je rekao, i kolega Bulj, slobodno mogao 2011. ući u HNS, isto bi bilo, nego je procijenio, vjerojatno, da kroz HDZ može više napredovati i u pravu ste kad kažete, zašto on nije sad išao na izbore. On ima interes biti 4 godine na vlasti, onda otići negdje na nekakvu poziciju u Europskoj komisiji. Kad HDZ, tada doživi potop na izborima, tada će veliki vođa reći, to je zato jer mene nema. I nisu ovdje problem, Vrdoljak, Ferenčak, Štromar, nego je problem što je jedan dobar dio članstva HNS-a, se odlučio za ovakvu koaliciju, zato jer su u politiku i ušli upravo iz istih razloga iz kojih je ušao Andrej Plenković i jedan dobar dio ovdje zastupnika HDZ-a, naravno ne mogu za sve tvrditi isto. Znači nisu ušli u politiku da bi učinili nešto dobro za Hrvatsku, nego da bi ostvarili svoje interese, a to je vidljivo iz ovoga koji ljudi su gurali koaliciju s HDZ-om, svi oni ili koji su pod nekakvim istragama, ili koji su imali presude kao Ferenčak, pa su onda išli gurati za ministra pravosuđa čovjeka koji je kao vrhovni sudac, donio ukidajući presudu, to je ta ekipa koja ima iste interese. Iste interese ima i Vaso Brkić i Vrdoljak. Isti su to interesi.

Pa nitko normalan, nitko odgovoran u ovoj situaciji se ne može ponašati ravnodušno. I kada me pitate, jedan od glavnih argumenata HNS-a, za ulazak u koaliciju je bila reforma obrazovanja.

Ne želim to. Ja ne želim to. Ne želim Boga mi ni da Markićka to radi, ali ne želim ni da vi radite. Na čemu će se to temeljiti? Na kakvim vrijednostima? Na prijevari, laži, trgovine, kakva je to poruka našoj djeci i našim ljudima. Za kakve se vi vrijednosti zalažete? Recite mi, koje su to vrijednosti? Prevara, laž, trgovina. Pa kog vi možete uvjeriti da ste to napravili radi interesa Hrvatske. Sramotno ponašanje, sramotno ponašanje i hrvatski građani to vide. I zbog toga gospodine Grmoja, ne mogu biti ravnodušan. Koliko god će netko reći ljuti se, jer je izgubio, ne danas smo izgubili svi, samo što oni tamo na onoj strani tog nisu još ni svjesni. Kolega Maras, vi se čudite potezima HNS-a. Pa 90% ljudi u Hrvatskoj ne. Naravno, da su oni klijentelistička stranka i sve suprotno od onoga što su napravili u ugovoru i ne samo to. Pa npr. ili je gospodinom Božinovićem Rankom, Marijan koji je predložen, ne samo što je kolega Grmoja rekao da je štitio Ferenčaka i ostale lopine, nego je verbalno osudio, zbog verbalnog delikta osudio gospodina Dobroslava Paraga '80-tih godina. Znači meni to nije čudno. Mogao je slobodno Andrej Plenković ući u HNS. Njemu Hrvatska apsolutno ništa ne znači, njemu je Hrvatska odskočna daska i njemu je cilj biti predsjednik Europskoga vijeća ili nešto slično. A birači HDZ-a apsolutno i glasači, članovi nikakve vrijednosti ne dijele sa Andrejom Plenkovićem. Pa evo gospodine Maras, zamislite vi gej paradu u Zagrebu ili eventualno u Milanu, evo da skupa budu gospoda iz HNS-a, Batinić, vaš kolega, kolega Zekanović, kolega Krstulović Opara, da šetaju Milanom ili Zagrebom. Da li je to vama zamislivo, il da kolega Batinić koji nije otišao nikada na grob prvom predsjedniku, da sad ode na grob prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Tuđmanu, on to ne može raditi. Vi isključivo, isključivo su to trgovačke koalicije, bazirane na klijentizmu i Hrvatska ne smije biti PPD. Mi moramo se suprotstaviti, narod. Prvo plinarsko društvo nije jednako Hrvatska i nije jednako HEP, ni Martina Dalić i prodaja HEP-a.

Sve što ću danas raspravljati, pa ovdje, a iskreno reći ću što mislim i premjeru na odboru, svest će se na to da ja nisam drugo ni očekivao od HDZ-a. Ništa se ja ne čudim. Ja se sjećam kad sam bio klinac 95' godine ili mlad čovjek s 21 godinom, sjećam se te trgovine i kako je HDZ u Zagrebu kupio dva zastupnika ne bi li imao gradonačelnika. Sjećam se puno stvari poslije toga, ali sam se nadao, zbilja sam se nadao, zbog nas samih, zbog naše države i naše budućnosti da su te metode iza nas i da jednostavno neće biti više nikada moguće, pa radi higijene ako hoćete političke gospodina Plenkovića da neko posegne kupovinom za zastupnike druge političke opcije koja je dobila glasove na sasvim drugačijoj platformi. Pa nisu ako hoćete u drugoj izbornoj jedinici glasali građani isti za mene i da su sutra se ja uzmem ruku pod ruku sa Milijanom Brkićem i da idemo zajedno i da tvorimo koalicijsku vlast. Ja to stvarno ne mogu zamisliti, ja bi trebao građanima reći prije izbora. Velika koalicija je moguće i onda nakon toga ići u veliku koaliciju, ali sada nikada. Ja vjerujte mi s tim ne bi mogao mirno spavati. Mene ovo ne da me muči nego jednostavno ne mogu vjerovati da neko to može napraviti. On je bio možda malo nervozan [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] kada je predsjedništvo promijenilo odluku, a sutra se ispravi.

Kolega Maras, ovo što ste rekli sve bih potpisao, no dodao bih još jednu stvar koja mene brine o čemu je govorio i kolega Grbin. Dakle mi mijenjamo neke ljude danas u odborima, glasamo o tome i u Odboru za gospodarstvo između ostalog, ali i u drugim odborima, ali ono što je bitno što mene brine, mijenjamo ljude iz kvote oporbe sa ljudima koji više nisu oporba, koji su se javno deklarirali da to nisu, koji su rekli da će glasati za ovu Vladu. Kako onda možemo recimo zamijeniti kolegicu Anku Mrak koja vodi odbor sa kolegicom Bernardom Topolko. Kolega Anka Mrak je to mjesto dobila iz kvote oporbe, a kolegica Topolko je rekla da će glasati za ovu Vladu dakle nije oporba. Ovo je silovanje demokracije, to je ono što mene više brine. Hoće li ovo postati presedan i načelo ponašanja u ovom Visokom domu? To je ono što mene brine. Ako je dolazak HNS-a u većinu HDZ-a znači ovakva događanja u našem Parlamentu, ovako grubo gaženje demokratske procedure u Hrvatskom saboru onda ste apsolutno u pravo kada kažete da smo danas izgubili svi, da su danas izgubili svi hrvatski birači, da je danas izgubila Hrvatska. Gospodine Hajduković, vi ste primijetili jednu tehničku stvar koja je točna, ali ja ću sada svaku svoju repliku i odgovor koristiti da kažem ljudima ono što je suštinski bitno. Suštinski bitno je da gospođa Topolko i njezin osoba koja je izabrana radi se o gospodinu Posavcu, županu Međimurske županije da su oni izabrani u ovaj Sabor pod izričitim uvjetom, uvjetom ako hoćete da nikada sa HDZ-om neće u koaliciju. Potpisali su koaliciju gdje su reli nećemo sa HDZ-om. Sada će dignuti ruku. Šta će njima njihovi susjedi reći, šta će njima njihovi birači reći? Ja ih pozivam da im javno kažu šta misle o njima kada ih sretnu na ulici da im kažu šta misle o njihovom potezu, da nikada više nikome ne padne na pamet ukoliko nešto ljudima kaže, a još više i potpiše kao politička stranka da sutra to ne okrene totalno i ne prevari birače. Pitanje je sada, s kakvim povjerenjem i HDZ potpisuje koaliciju sa HNS-om? Pa njima potpis ništa ne znači. Rekao sam koji su interesi Ferenčak, Vrdoljak i dugo, dugo, dugo niko i mjesto Štromar, to je to.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Maras, evo u svom izlaganju dotaknuli ste se treće izborne jedinice. Kao netko tko je bio na listi te treće izborne jedinice i dijelio sudbinu sa četvero zastupnika koji su se sada priklonili HDZ-u, moram reći da je ovo danas za sve danas koji smo bili na toj listi tužan dan. 52% građana u trećoj izbornoj jedinici glasalo je za Narodnu koaliciju, 93 tisuće ljudi dalo nam je povjerenje, dalo nam je svoj glas. Zato je ovo tužan dan, ali i dan koji stvara jedan prkos, ne samo unutar SDP-a, ne samo unutar naših simpatizera nego i unutar HNS-a gdje se izdvaja svijetli primjer predsjednika zagorskoga HNS-a koji kaže, da su osobni interesi i bolesna pohlepa nadmašili danas sve vrijednosti. A samo prije tri tjedna, negdje i prije tjedan dana bili smo zajedno, bilo smo zajedno u jednoj teškoj biti za jedan mandat i uspjeli smo. Niti jedna županija nije došla u krilo HDZ-a, nije došla Krapinsko-zagorska županija gdje se osobno premijer, ministri, bilo je tri ministra u jednom danu u Zagorju … sjetili tjedan dana prije izbora, nisu uspjeli nego smo dobili još veću podršku od strane građana 57% u prvom krugu.

Svi znamo gdje, ali u 3.-oj izbornoj jedinici ne. Tu je ipak, da ne vodimo tu politiku, ne bi imali najveće smanjenje nezaposlenosti, ne bi imali najmanji broj iseljenih ljudi i ne bi li imali ipak jednu perspektivu za bolju budućnost. Vidim vas gospodine potpredsjedniče viteže zabavlja ovo i pokušavate sa humorističnim dobacivanjem omalovažiti naše rasprave. Ja nisam ništa vama dobacivao ni nikome drugome. Pa nepotreban je uvod: „Nešto će reći o tome“ Dovoljno je Gordan Maras ima riječ. Dozvolite mi da ja vodim ovu sjednicu onako kako ja hoću. A zašto sam to rekao, sada ću vam objasniti. Zato jer su replike smišljene da se postavljaju pitanja i odgovori. Ovo nije bilo nikakvo pitanje i tog ste i vi svjesni. Ja vas još jednom molim da se onda viteški ponašate prema svima isto a ne samo prema nama na ovaj način a korektno prema kolegama iz HDZ-a. Pravi vitez bi se prema svima isto ponašao. Tako da vas ja molim samo to. Ništa drugo. Ja ne znam da se ja različito ponašam, opomenite me, molim vas kada prvi put to bude. Evo sada vas opominjem i molim vas da se ponašate viteški. Kolega Vešligaj, kolega Vešliga, ja vas molim da mi vratite i vrijeme.

U drugoj izbornoj jedini preko 70, nažalost, tamo je i još jedan zastupnik sa naše liste, Hrvatske stranke umirovljenika, sada više nije član te stranke otišao sa par stotina preferencijskih glasova, očito treba SDP izvući pouku iz toga i ne sponzorirati više one za koje i s kojima ne možeš biti siguran da će kasnije dijeliti tu svoju istu politiku. To je baš sponzoriranje. Nadam se da smo tu pouku izvukli i da ćemo se sljedeći put drugačije postaviti i da ćemo znati s kime, kako i na koji način možemo računati. Ali još gora stvar od tih 93 tisuće, malo prije vam je gospodin Batinić rekao, 12 tisuća je bilo za njega a onda imate 200, 300, 200 za gospođu koju ste malo prije spomenuli, znači 3 glasa naših gospođa ovdje koje će dignuti iz HNS-a ruku za Plenkovićevu Vladu je ukupno dobilo 5 stotina, ili 6 stotina ili 7 stotina preferencijskih glasova. Znači ovdje nema veze sa onim šta hrvatski birači žele.

Kolega Maras, vi ste obzirom da se radi o Odboru za gospodarstvo govorili o sposobnostima gospodina Štromara vezano za gospodarstvo, osobno o Agrokoru. Međutim, vrlo je zanimljivo i to vas molim da komentirate, dakle on je kao budući ministar graditeljstva, istovremeno potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti. Koliko se razumije u to što bi trebalo pokrivati područje društvenih djelatnosti vidimo iz koalicijskog ugovora u kojem nema ni jedne riječi o zdravstvu. Ovog trenutka dugovi su sve veći, liste čekanja sve duže, liječnici i dalje odlaze a on će biti potpredsjednik zadužen za društvene djelatnosti i zdravstvo u kojem nije se udostojio ugovoriti ni jednu rečenicu u tom ugovoru. Ne samo to, kao potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti baviti će se i kulturom. Ni kultura nije spomenuta ni jednom rečenicom u ovom ugovoru. Dakle vidimo na koji način je na brzinu rađeno sve ovo. A ono što javnost treba znati, dakle radi se o jednoj prevari svih nas ovdje u Saboru. Dakle pogledajte Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Razriješen je gospodin Beus Richembergh koji je bio u opoziciji i gospodin Nikola Grmoja koji je bio u vladajućoj koaliciji a sada su u taj odbor imenovani Stjepan Čuraj i Anđelko Stričak obojica iz vladajućih. Dakle uzeto je jedno mjesto oporbi. Pa što je ovo? Ja vas smo sve molim da se držimo točke. U ovom času mi raspravljamo o izboru članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora. Nije predložen niti kolega Štromar u taj Odbor. Prema tome, ajmo se držati teme. Može? Izvolite. Hvala vam lijepa. Kolega Jovanoviću vi ste u svojoj replici spomenuli jedan princip koji ne samo da je primijenjeni u Odboru za gospodarstvo nego i u Odboru za Ustav. I ono šta bih ja mogao zaključiti iz toga br. 1. Ili se radi o političkoj trgovini i namirivanju određenih mjesta i ignoriranju demokratskih standarda jer ukoliko se radi o odnosima snaga koje sada imamo, političkih u Saboru 78, 74, onda bi vladajuća većina trebala imati maksimalno jednoga preko polovice. Znači ili se radi o silovanju i pokazivanju moći u političkom spektru ili se radi o, i trgovini, ili se radi o nevjerojatnoj sposobnosti gospodina Čuraja koji je evo ovdje ispred mene. Pošto je tek ušao vjerojatno Andrej Plenković je tu sposobnost već negdje posvjedočio, a mi kao zastupnici to još nismo imali mogućnost, znači ili se radi o nevjerojatnoj sposobnosti, baš je on trebao tu ući da pomogne u Odbor za Ustav ili se radi o političkoj trgovini. E sada neka naši građani procijene, ne, ne radi se o Odboru za ustav, procijene šta je na djelu, a sposobnostima gospodina Štromara reći ću vam jednu anegdotu. Prije tjedan dana, nešto malo više od tjedan sam ga ovdje pitao u Saboru na svečanom prijemu, kao pa vidim imaš problema sa Čačićem, ne budeš uspio. Hvala lijepo.

Pa kolega Maras, vi ste u svojoj raspravi spominjali gospodarstvo, spominjali ste sporazum koji je potpisan, odnosno platformu koja je potpisana između HDZ-a i HNS-a i u toj platformi koja se temelji na 7 točaka i na dvije stranice rijetko pisanog teksta, o samom gospodarstvu, pod točkom 2. snažno gospodarstvo i poduzetništvo čak 5 rečenica. Punih pet rečenica a znamo da Hrvatska se trenutno nalazi u izuzetno teškoj situaciji jer imamo tempiranu bombu koja se zove Agrokor. Osnovni razlog zašto je HNS podržao koaliciju sa HDZ-om bila je kurikularna reforma. O kurikularnoj reformi, o obrazovanju u tom važnom sporazumu punih 5 rečenica. O tome da u sporazumu nema ni riječi jedne, jedine o zdravstvu, o kulturi, o sportu su već govorile moje kolege, ali znate čega još nema, ni jedne jedine rečenice o turizmu. Važna gospodarska grana RH, 8 milijardi prošle godine. Niti jedna, jedna rečenica. Pa vas ja kolega Maras pitam da li je ova koalicija temeljena na sporazumu i želji da ova Hrvatska ide u dobrom, kvalitetnom smjeru kao što nas se uvjerava ili isključivo i samo na podjeli fotelja? Odgovor vam se već nameće sam po sebi jer već u i ovim sada anketama koje pitaju ljude da li vjeruju u Vladu i u smjer u kojem ide, njih 73% govori da ne vjeruju i da Vlada ide u krivom smjeru. E sada kada dodate ove političke gigante koji su se odlučili poduprijeti HDZ, znači Štromara, Ferenčaka, Vrdoljaka i ostale a radi se de facto o ljudima iz 2 županije Hrvatske. Inače, to je recimo stvar gdje nažalost ljudi iz HNS-a, iz cijele Hrvatske ne mogu participirati na način na koji to participiraju u drugim strankama. Ovdje se u 2 županije nalazi skoro pola ljudi koji upravljaju strankom. I to je ostatak otkad je Čačić formirao stranku i bio varaždinski župan i sada cijeli HNS, pa i oni ljudi koji su nezadovoljni, u Dalmaciji, u Slavoniji, u drugim dijelovima Hrvatske, Bjelovaru, Zagrebu, ne mogu ništa jer ljudi iz gospodina Batinića, matične organizacije imaju trećinu članova središnjeg odbora i onda oni jedni drugima objasne da je njihov interes ući u koaliciju a radi se o ljudima, rekao sam iz jedne županije koju sad više nemaju a neće je više nikad ni imati jer jedino, znate kad će je jedino imat? Štromar, sa Štromarom je više nikad neće imati, a neće je imati ni pola ovih gradonačelnika koji je sada imaju. Kolega Maras, ne da ste ponižavali kolegu Čuraja u njegovoj sposobnosti, da li se upitate vi kako radnici Bjelolasice ocjenjuju vaše sposobnosti kao financijskog direktora koji je sjedio u Zagrebu rukovodio njihovom firmom tako da je sama se dva puta spalila od takvih posljedica? I ja ne mogu a da ne kažem, od 2000. godine ja čekam ovaj trenutak u kojemu stvarno uživam, gledam vas kako cvilite i jaučete, kmečite, ne znate podnijeti poraz, ne znate kao hrvatski čovjek trpiti, izdržat, pomoliti se dragom Bogu, bit će bolje, vidjeti svjetlo na kraju tunela, vidjeti budućnost, ne vi samo kme, kme.

Pa ostali su ovdje oni koji meni nikada ružnu riječ nisu uputili a otišli su oni koji su se ovdje sa mnom sukobljavali po ideološkom pitanju. Ima još puno i kod vas isto takvih. Govorite da nisu odabrali pravi prijelaz, u pravo vrijeme. Da li je vaša stranka '91. se odlučila na pravi korak pa da podrži tu Hrvatsku u njezinom putu prema slobodi i demokraciji koja je i vama dozvolila i dopustila i takvima kakvi god da ste da sjedite u ovom Hrvatskome saboru. Zahvaljujući demokraciji koju niste htjeli i za koju se niste borili tada, koga ste vi čekali? S kime ste htjeli vi koalirati? Imamo dvije povrede Poslovnika. Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Culej kao i obično povrijedio je članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora. Zapravo nije uopće replicirao kolegi Marasu i ja bih evo zamolila u buduće da zastupnike upozorite na ovakve stvari kao i na to, na činjenicu da se u Hrvatskom saboru treba govoriti Hrvatski jezik. Gospodin Culej kao veliki Hrvat bi trebao znati da tanjir nije hrvatska riječ, nego se kaže tanjur. Hvala vam lijepa. Naravno da nije došlo do povrede Poslovnika, pa molim kolegu Jovanovića da i on kaže što ima. Gospodine predsjedniče, zastupnik Stevo Culej povrijedio je članak 238. gdje je omalovažavao i govorio neistine upućene Klubu zastupnika SDP-a. Naime od '90. do '92. dok je on sjedio u podrumu ove sabornice ja sam sjedio u sabornici i bio prisutan svim događajima koji su omogućili da Hrvatska postane slobodna i samostalna neovisna država pa i o odlukama o kojima je on ovdje govorio imputirajući da je SDP bio protiv. Dakle, to je laž koju on uporno ponavlja i ja tražim da ga zbog toga opomenete.

Pa ja bih apelirao, evo iskoristio ovu situaciju da svi zajedno smanjimo malo ton i da budemo ipak malo obazriviji jedni prema drugima, jer padaju jako teške riječi. Ide se ad hominem. Mislim da bi bilo ljepše da malo ipak razgovaramo na jedan korektniji način. Odgovor na repliku kolega Maras. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče ne znam da li je poslovnički dopušteno, ali ja bih vrlo rado dao gospodinu Culeju još dvije minute samo da on govori, jer što on više govori to ljudi vide koliko je ovo besmislenija situacija. Znači evo upravo je održao govor, izvrijeđao dojučerašnje kolege gospodina Batinića, njegove prijatelje još uvijek vjerujem da su prijatelji a sutra će sa gospodinom Batinićem ići ruku pod ruku. Znači, neka ljudi vide koliko je ovo perverzna situacija. Samo dajte Culeju što više govoriti. Razlika između mene i Culeja je što ja ovo ne promatram kao pobjedu i poraz jer ovdje se ne igra ping pong, ni stolni nogomet, ni pikado. Ovdje se radi o ljudima koji su nas birali. Meni nikada gospodine Culej na pamet ne bi palo da sa vašim glasačima radim većinu u Hrvatskom saboru. Nikada mi to na pamet ne bi palo. Zapamtite to je razlika između mene i vas. Postoji nešto što se zove principijelnost, postoji nešto što se zove odgovornost prema svojim biračima. Vama to nije bitno. Vama je bitno zbrojit, vama je bitna pobjeda i poraz, vama je bitan odrezak u tanjiru. To je vama bitno, a meni to nije bitno. Meni je bitno da li ću sutra svojim biračima reći da li sam ih iznevjerio ili nisam. I još jednom ću poslati poruku ovdje svim hrvatskim biračima. Jedina stranka koja vas nije iznevjerila i neće vas iznevjeriti je SDP. I kada bi čovjek gledao sebično ovo je situacija koja je najbolja za nas, ali nije za RH. Mi smo ovim zaključili raspravu pa dajem na glasovanje Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove. Pristupimo glasovanju.

Utvrđujem da je sa 77 glasova za, 1 suzdržanim i 14 protiv i ova odluka dobila potporu Hrvatskog sabora pa prelazimo dalje na izvješće Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove. Molim predsjednika Antu Sanadera.

Predlaže se razrješenje članice Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Nade Turina-Đurić i predlaže se za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Božica Makar. Otvaram raspravu. Odmah ju i zaključujem i dajem na glasovanje Prijedlog ove odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove. Molim glasujte.

Utvrđujem da je sa 77 glasova za i 13 protiv ova odluka isto tako postala važećom, pa prelazimo onda na iduće obrazloženje predsjednika odbora. Izvolite. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora. Predlaže se razrješenje predsjednice Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora Anke Mrak-Taritaš i predlaže za predsjednicu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora Bernarda Topolko. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prijavio se u ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Arsen Bauk. Izvolite.

Možda ću iskoristiti svih 15 minuta da bi gospodin Culej mogao što dulje uživati. Dakle, ova izmjena predsjednice Odbora za graditeljstvo je sporna sa aspekta što je to mjesto i sa personalnog, ali i sa funkcionalnog da ga tako nazovem stajališta zato što to mjesto pripada u ovome trenutku opoziciji, a gospođa Anka Mrak Taritaš je sama deklarirala da će ostati u opoziciji. No međutim, legitiman je razlog da danas obzirom da ministar graditeljstva ide na odbor, da vladajuća većina ima većinu odbora, al bi molio da se u budućoj raspodjeli odbora računa, da ovaj odbor bude u oporbenoj kvoti, kao što je bio i do sad, pa da se izvrši zamjena, jer pretpostavljam, da ako oni osnuju Klub, da će imat pravo na jednog predsjednika odbora. Pa tko ne odluči da to bude gospođa Taritaš, da onda ona to bude, al to je sad manje bitno. Drugo što želim reć je da je izmjenama Poslovnika Hrvatskog sabora, rasprava o ministrima pojedincima, prenesena na odbore, zato da bi se izbjegla ovakva situacija u sabornici. I da se mijenja tehnički samo jedan ministar, kako što se to mijenjao ili se kao što je imenovan ministar Gordan Marić ove rasprave ne bi ni bilo. U ovome trenutku mijenja se 7 ministara, to je trećina Vlade i de facto i mijenja se parlamentarna većina. I ova je situacija poslovnički takva kakva je, ali politički je takva da imamo de facto novu Vladu. I ona bi bila slična situaciji, dakle da je premjer podnio ostavku, skupio potpise i došao sa cijelom novom Vladom i da raspravljamo o povjerenju Vladi. E pa kad nismo to tako napravili onda koristimo mogućnost na plenarnoj sjednici da kroz ove točke koje iz meni nepoznatih razloga vladajuća većina stavila danas a ne sinoć, ali to je njihovo pravo i mislim da je netko bio rekao, mislim kolega Grbin, dakle bilo je kolege iz HDZ-a su nas uredno obavijestili da će bit ove točke, tako da nije baš bilo da je bilo bez dogovora, to moram ovdje reći zbog zapisnik. Dakle, bilo je logično provesti raspravu o Vladi. Kako to nije provedeno, onda smo kolege iz Mosta kroz izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, a mi iz SDP-a kroz ove odluke o izboru imenovanja proveli u stvari raspravu o cjelokupnoj novoj situaciji u Hrvatskome saboru, pa ću ja u tome smislu i nastaviti.

Dakle stranka koja se odlučila odreći najprepoznatljivijih i najpoznatijih članova, da bi tri mjeseca ili tri godine prepolovila svoj Klub i participirala u Vladi sa strankom protiv koje su otišli na parlamentarne izbore izašavši na listi druge stranke koja je jasno bila, stavila da neće ići sa ovim. Dakle to je jedna od najapsurdnijih situacija, dakle jedna vrsta javnog, političkog samoubojstva ili legalizacija političke eutanazije jedne političke stranke, barem što se tiče politike na nacionalnoj razini, o njihovoj uspješnosti ovisit će kaki budu ljudi koji budu upravljali gradovima ili općinama, to se i sad pokazalo. Dakle, svest će se na regionalnu stranku i ostat bez ljudi koji su izabrani u onim izbornim jedinicama izvana. Ali ono što je u stvari najzanimljivije od svega, kad su se slagali liste 2015. i 2016. godine, jedino pitanje koje su imali za nas, a šta ćemo sa Ankom? Jer u okviru svoje kvote, naravno već su bili dogovorili i onda su nju uvijek stavili na drugu izbornu jedinicu na osmo mjesto. I to su trajali pregovori nekoliko mjeseci. Što se tiče Odbora za graditeljstvo, razgovori o tome šta ćemo s Ankom, trajali su možda 4 minute, ne 4 mjeseca. I zbog toga moram izraziti dakle duboko neslaganje sa ovom promjenom, možda se ona mogla napravit na drugi način da se nekoga iz druge oporbene stranke zamjeni s nekim, a zbog svega ovog zašto se desilo, ja ću iskoristi minutu svog vremena i šutjet ću za govornicom.

Evo, minuta. Molim vas za

Hvala lijepa. Prva je uvažena kolegica Sabina Glasovac. Hvala gospodine predsjedniče. Evo nakon što je kolega Bauk zapravo u ime, vjerojatno glasača HNS-a održao minutu šutnje za pad HNS-a u njihovim očima. Kolega Bauk ja bih vam, htjela bih se pridružiti vašem neslaganju sa smjenom, gospođe Anke Mrak-Taritaš, s mjesta predsjednice ovoga odbora, prije svega zbog toga jer smatram da je gospođa Mrak-Taritaš itekako kvalificirana za voditi ovaj odbor i da je taj posao radila časno i dostojanstveno. Drugo, što je potpuno sporno i što je nekakva nova praksa ovom Hrvatskom saboru, koja se danas uvodi, ovo nije jedini odbor, gdje se zapravo opozicijski predstavnici u odboru zamjenjuju sa predstavnicima nove većine. I ja zaista nemam ništa protiv toga da klubovi donesu odluku o tome da će Marka zamijeniti Šimom u nekom odboru i to je do sad uvijek tako funkcioniralo i to jest zamjene u odborima jesu bile do danas tehničko pitanje, međutim danas u ovom trenutku vidimo da HDZ zloupotrebljava ovu situaciju i da predstavnike donedavne predstavnike opozicije u odborima mijenja predstavnicima većine što bitno narušava dobru praksu u Hrvatskom saboru i strukturu svih odbora. Ovo nije jedino imenovanje gdje se vodilo tom logikom, ovo se događa u svim odborima, osim u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu i ovo je nešto što je vrlo, vrlo opasno za parlamentarni život u RH i za funkcioniranje odbora. Ovo se provodi na mala vrata, građani su opterećeni pa možda čak i zastupnici nekim drugim stvarima, ali ovo što radite nije dobro, vrlo je opasno i čak bahato i podcjenjivačko prema svim saborskim zastupnicima, a posebno zastupnicima opozicije u Hrvatskom saboru [[Upadica Jandroković: Hvala vam.]] i to je razlog zašto mi danas u odnosu na svu dosadašnju praksu glasujemo protivno odnosno protiv smo toga. Druga replika, uvaženi kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. A gdje je kolega Bauk? Kolega Bauk, ovo što se danas događa i činjenica. Niti vas je prozvao ni ništa, čovjek govori. Ovo što se danas događa, a to je činjenica da se o ministrima ne može raspravljati na plenarnoj sjednici nego na odborima to je vaša zasluga. Vi ste mijenjali Poslovnik Hrvatskoga sabora i na taj način se o ministrima raspravlja na odborima ne na plenarnoj sjednici. Druga stvar, laž je koju vi niste izrekli, ali koja se već kroz replike puno puta provlači iz ustiju zastupnika SDP-a da je narušen odnos između predsjednika odbora vladajućih i oporbenih. Nikada ovako nepovoljni odnos u Saboru nije bio između predsjednika odbora kojima predsjedavaju vladajući i oporba.

Mi u ovom trenutku mijenjamo samo jednu predsjednicu gospođu Anku Mrak Taritaš i mi ćemo ovo kroz idućih, to vi jako dobro znate, kroz idućih par danas ovo sve rekonfigurirati i doći ćemo opet na pravi odnos. I treća stvar, gospodine predsjedniče uzeli su mi malo vremena gospodin Mrsić dok me upozoravao pa mi pustite da dođem do kraja, u niti jednom odboru nije poremećen odnos između oporbe i vladajućih i tome smo jako dobro pazili.

Dakle ja sam obzirom da smo jučer proveli kratke konzultacije shvatio ovo kao privremeno stanje koje će se uskladiti sa točnim stanjem u Hrvatskom saboru onog trena kada se kompletira, komplotira ili kompletira parlamentarna većina kada budemo precizno znali koji su novi klubovi, koliko tko ima itd. Prema tome to sam čak i za govornicom rekao da je legitimno i politički legitimno vaše nastojanje da u onim odborima, barem u onim odborima koji danas potvrđuju ministre imate većinu jer to očito odgovara i stanju u Hrvatskom saboru. Izrazio sam žaljenje što je do toga moralo doći izmjenom u Odboru za graditeljstvo baš predsjednika, ali sam izrazio i želju da ponovo razgovaramo oko toga hoće li taj odbor pripasti oporbi, a neki drugi vlasti itd., to je bila prva minuta mog obraćanja tako da se u tom slažemo. Što se tiče činjenice jesu li narušeni odnosi, dakle vrlo je jasno da sukladno sastavu Hrvatskog sabora treba biti omjer 7:6 pa ako se današnjim intervencijama to poremetilo onda će se popraviti. To je evo sada ste izrekli to da će biti tako, prema tome mislim da ta primjedba ima privremeni karakter jer ćemo to uskladiti. Jedino što je činjenica da nije isto promijeniti jednog ministra pa voditi cijeli dan raspravu, što je bilo po starom Poslovniku, a mi smo malo prečesto mijenjali to je isto istina, ali niste ni vi rjeđe, tako da ne možemo i promijeniti sedam ministara odnosno napraviti promijeniti parlamentarnu većinu i sedam ministara i zahtijevati ili očekivati da neće biti na plenarnoj sjednici rasprava o meritumu odnosno o rekonfiguriranju parlamentarne većine.

Iduća replika kolega Gordan Maras. Hvala lijepo. Kolega Bauk, ja se ne slažem sa vašom s dijelom vaše replike, a to je onaj dio kada ste šutili jer mislim da treba glasno govoriti i da ljudi trebaju čuti. Mada nekad i šutnja je dovoljno jasna i glasna, ali treba ljudima govoriti non stop da ljudi ne misle da je ovo normalno, da ljudi ne misle i da se pomire sa time, da ljudi ne misle da su obrazloženja gluplja nego ikada koja Štromar daje oko Agrokora sada zašto sam bio protiv Marića a zašto smo sad za Marića? Da ne misle da je to normalno ponašanje i da na to pristajemo. Da, gluplja obrazloženja nego ikad koja sam čuo. Jer kaže, evo vidite dobili smo jučer novce, svi će dobavljači biti namireni. A šta ako ne budu? Hoće se javiti Štromaru? Hoće ljudi izaći na cestu u Varaždinu kod Štromarove kuće i tražiti novac? Šta taj čovjek uopće priča, je li on razumije uopće što govori? Da u ovom trenutku tisuće naših tvrtki čeka svoje novce koje su Agrokoru ostaviti i za koje je Agrokor dužan. I Štromar njima sada govori, sve će biti u redu, svi će biti namireni. A šta ako neće? Evo recite nam vi gospodine Batiniću. Šta će se desiti sa HNS-om, hoćete i dalje podržavati onda što se Agrokora tiče HDZ ako naši dobavljači neće dobiti svoj novac? To nam recite. Nemojte lagati ljude, nemojte lagati ljude. I ljudi to moraju čuti i moraju znati. Ništa dobro na laži ne može opstati. Dobro. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Kolega Bauk, ja bih se u potpunosti složio s vama da je to prijevara birača. No prije toga bih čestitao svojoj kolegici Bernardi Topolko na imenovanju za predsjednicu Odbora za prostorno uređenje. A da je prijevara birača govore brojke. Smijenjena je dosadašnja predsjednica Anka Mrak-Taritaš koja je ušla u Sabor sa 16 tisuća 373 glasa a predsjednica je postala gospođa koja je ušla u Sabor sa 226 glasova birača najmanje od svih 14 kandidata koji su bili na listi u 3.-oj izbornoj jedinici. Još me zbunjuje jedna druga stvar danas, čitam u lokalnim novinama intervju našeg župana, predsjednika Međimurskog HNS-a koji veli mi kao međimurska organizacija nismo bili za koaliciju sa HDZ-om ali smo ostali debela manjina a danas njegova zamjena evo dići će ruku za ovu Vladu, znači da netko ovdje laže bih ja rekao. Ili nisu dosljedni kao što evo su pokazali sad sa ovim ulazeći u ovaj desni tabor, znači nema vjerodostojnosti, nema dosljednosti. Očigledno nije bitna kvantiteta nego kvaliteta što se tiče po broju osvojenih glasova. Meni je stvarno žao jer zajedno sa HNS-om u Trećoj izbornoj jedinici mi smo dobili 52,26 glasova koalicije. Zna se da je Treća izborna jedinica Međimurska županija uz Istarsku županiju najrazvijenija županija u Hrvatskoj gdje ne vlada desnica nego ljevica i zato jesmo najrazvijeniji.

Vaše izlaganje nije izazvalo kolegu Bauka da vam odgovori pa onda prelazimo na 5.-tu repliku. Uvaženi kolega Mario Habek. Kolega Bauk, pa evo ja vam mogu iz prve ruke reći kako je to surađivati sa HNS-om. Naime, u Varaždinskoj županiji bili smo korektan partner zadnjih x godina. No međutim, vidimo da je danas HNS okrenuo jednu novu stranicu i uvjeren sam da je to stranica kraja te stranke. No, vratio bih se koju godinu unatrag, da dođemo do onog prvog problema a to je kada je postala ova situacija i kada se počela dešavati ovakva situacija u Hrvatskom saboru? Prije 2 godine, MOST je započeo ovaj đumbus u kojem se danas politika nalazi i danas naravno svi iz MOST-a svi pričaju kao da je ovo nešto njima novo međutim to su oni radili. To ste vi kolege iz MOST-a radili, prije 2 godine i prije godinu dana što danas radi HNS. Evo HNS će danas isto tako napraviti, napravio je novi zaokret. I žao mi je što se na ovakav način vodi politika. Žao mi je što nas zbog ovakvog ponašanja, zbog ovakve političke trgovine ljudi na cesti pljuju, građani nas mrze. Vjerujem da će građani progledati i da će nakon ovakvih postupaka jedne i druge stranke, na sljedećim izborima, kada god oni bili, kazniti te stranke i ljude koji dolaze na listu iz tih stranaka jer vidimo da ovakav način, ovakvi postupci stvaraju totalni nered u hrvatskoj politici. Nema odgovora na repliku. Samo da kažem on se javio za repliku tijekom tišine koju je zastupnik Bauk imao. Želim reći poštovani gospodine predsjedniče Sabora i kolegice i kolege da mi je to bila prva misao da repliciram na onu Arsenovu tišinu ali odustati ću od toga pa ću reći samo dvije važne stvari vezano za Anku Mrak Taritaš. Prvo, jedna od najboljih ministara, odnosno ministrica u Milanovićevoj, dakle Vladi kukuriku koalicije a onda 3.-ća u ovom trenutku po svim istraživanjima, 3.-ća najpopularnija osoba u državi. Zašto to govorim? Pa jednostavno ne mogu, evo bavim se, tu sam s vama, bavimo se politikom godinama, ne mogu razumjeti da jedna stranka koja po svim mjerenjima popularnosti nosi nekih 2, 2,5 maksimalno 3% u državi odriče se osobe preko noći, osoba koja je 3.-ća najpopularnija osoba ovdje u državi, koja u gradu Zagrebu prije nekoliko dana osvojila toliki broj glasova. Koja je dva puta preferencijskim glasovima ušla u ovaj Sabor itd., itd., dakle da ne govorim sve ono što se uz Anku može pozitivno reći. To zapravo govori kako je u našoj politici sve moguće pa i ovakvi zaokreti koji su se ovih dana dogodili. Međutim, ono što ja vidim, bez pretenzije sad da se miješam u unutarnje stvari HNS-a, ali ono što ja vidim jeste da je HNS i u ovom trenutku propustio veliku povijesnu šansu da upravo uz potporu i pomoć kolegice naše Anke Mrak Taritaš, bitno popravi svoju političku poziciju u državi. Izvolite. Poštovani predsjedniče, obzirom da se radi o zadnjoj replici, ispada da su mi replicirali samo članovi kluba SDP-a, a to inače nije uobičajeno u parlamentarnoj praksi, jer ja sam prozvao i gospodin Bačić, i predsjednik kluba HDZ-a. Dakle, prozvao jednu političku stranku, držao minutu šutnje da mi nijedan njen zastupnik na to nije replicirao i rekao mi da griješim, tako da mi je zbog toga na neki način i drago i vidim da sam barem po ovome pogodio bit. Je li gospodine Grčiću, dakle o čemu se radi? To je jednostavna logika, bolje biti nepopularan na vlasti nego popularan u opoziciji, tako stoji njihova logika ovaj put.

Zaključujem raspravu i po ovom prijedlogu i dajem na glasovanje prijedlog Odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove.

Utvrđujem da je sa 75 glasova za i 12 glasova protiv ovaj prijedlog prihvaćen i prelazimo na idući prijedlog Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, pa molim predsjednika Antu Sanadera da obrazloži prijedlog odluke. Prijedlog odluke o razrješenju članova i izboru članica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Predlaže se razrješenje za članove Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora Marka Sladoljeva i Zlatka Hasanbegovića, a predlažu se članice za Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora Majda Burić i Irena Petrijevčanin Vuksanović. Hvala. Otvaram raspravu. Imamo 4 prijavljene pojedinačne rasprave, prva na redu je uvažena zastupnica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ovo je jedina izmjena u odboru koja ne narušava dosad utvrđeni omjer zastupnika i zastupnica pozicije i opozicije u radnim tijelima Hrvatskog sabora. Osobno nemam ništa protiv dvije predložene kolegice, plakati za gospodinom Hasanbegovićem isto tako neću. Međutim, prije nekoliko minuta HINA je objavila vijest da je HRAST uvjetovao podršku HDZ-ovim ministrima u Hrvatskom saboru pod jednim uvjetom, a to je da voditeljica kurikularne reforme ostane gospođa Culej, a HNS nas cijelo vrijeme uvjerava ova 2 dana da je njihov glavni razlog zašto ulaze u koaliciju sa HDZ-om spašavanje Hrvatske i spašavanje obrazovanja i provođenje nužno potrebnih reformi u obrazovnom sustavu. E, maske su pale. Maske su pale. HNS neće doprinijeti obrazovnim reformama u Vladi RH i sad je potpuno jasno da je to samo bila onako samo jedna šuplja priča za hrvatsku javnost da bi se spasilo ono malo obraza što je još valjda, ostalo kada se odlučilo ući ovo, pa ne mogu čak reći ni u koaliciju, jer koalicija je nekakav programski sporazum koji ima određene ciljeve za napredak države, ovo je eklatantni primjer političke trgovine i protuprirodnog bluda. Kada govorimo o protuprirodnom bludu onda pritom vjerujem da svi glasači HNS-a znaju na što mislim ali i svi glasači HDZ-a znaju na što mislim, zašto je ova suradnja protuprirodni blud. Ovaj odbor će imati puno posla pred sobom, u ovom odboru su se lomila mnoga koplja oko budućnosti RH u prethodnih 6 mjeseci, pa smo tako u ovom odboru raspravljali o tome hoće li državni tajnik koji je diskriminator prema djeci s teškoćama u razvoju i djeci pripadnicima nacionalne manjine i dalje biti osoba koja će predstavljati hrvatsku državu, pa je Plenković stao iza njega, rekavši zapravo hrvatskoj javnosti da on nema problem s tim da njegov državni tajnik koji predstavlja državu i njega na jedan brutalan način vrijeđa djecu, pripadnika nacionalnih manjina i djecu s teškoćama u razvoju. Pa nakon toga smo raspravljali o snažnim pritiscima na Odbor za etiku, znanost i viskom obrazovanju gdje smo tražili da ministar plagijator ode, jer on kao takav ne može voditi sustav znanosti jer jedan od ključnih postulata u znanstvenom sustavu je zapravo znanstvena čestitost. Ali premijer Plenković nije vidio problem u tome. On je čvrsto stao i za ministra Barišića rekavši zapravo da njega baš briga ako je njegov ministar plagijator. Pa onda nakon toga smo isto tako razgovarali o temama kako se vrše snažni, odnosno kako ministarstvo zapravo svojim činjenjem ili nečinjenjem produbljivalo krizu na Filozofskom fakultetu gdje je ta jedna strahovlada po prvi put se okrenula protiv studenata, protiv demokratskih uzusa kojima se trebaju voditi tako važne institucije pa i protiv zaposlenika na fakultetu. Ali na žalost ministarstvo u tome nije pomoglo. Ministarstvo je samo u tom cijelom postupku odmagalo. Pa na tom Odboru smo isto tako i raspravljali vrlo često o tome kako zapravo ministar i njegov državni tajnik su sredstva državnog proračuna hrvatskih poreznih obveznika za znanstvene časopise, za znanstvena događanja dodjeljivali sebi i svojima, znači onim institucijama, udruženjima gdje su do jučer sjedili u upravljačkim tijelima. Pa sada smo imali namjeru zapravo, ali to će doći na dnevni red ovoga Odbora, zapravo malo porazgovarati o jednom namještenom i netransparentnom natječaju na kojem je izabrana voditeljica ekspertne radne skupine gospođa Culej koja će ostati i opstati na tom mjestu iako je izabrana na potpuno netransparentan natječaj, na namještenom natječaju i uopće nisu do dan danas poznati uvjeti koji su bili propisani, je li ona te uvjete zadovoljila. Naravno da nije ako znamo da je zaposlenica ministarstva. Opstat će zbog toga što će HRAST da bi digao svoju ruku za ministre za nekoliko sati uvjet je da ona ostane i opstane. Sad će mi gospodin Zekanović vjerojatno replicirati kako opet nešto plačem, jaučem i kako sam drama queen. Ali zapravo najstrašnija poruka današnjeg dana i današnjeg zasjedanja ove sjednice će biti Plenkovićeva poruka da zapravo svi grijesi, sve ono što se događalo u obrazovnom sustavu, sva šteta koju je napravio Barišić, što je osramotio obrazovni sustav, što je osramotio Republiku Hrvatsku, što je unazadio obrazovni sustav, što ništa nije radio u biti ne da nije ništa radio radio je bolje da nije ništa radio nego što je radio štetu za obrazovni sustav. Zapravo sve to što je on radio ili nije radio nije bilo dovoljno Plenkoviću da mu se zahvali na njegovim uslugama i da nas oslobodi tog čovjeka. Ali vidite, politička trgovina i para što kažu vrti gdje burgija neće. Nema tog morala, nema te etike, nema tih europskih standarda koje bi gospodin Plenković trebao posjedovati koji bi ga natjerali da se promisli o tome je li taj čovjek bio dostojan biti ministar. E ali sada kada treba osigurati političkom trgovinom većinu da opstane i ostane hrvatski premijer jer su stolice očito važnije od svega. E sad je on spreman odreći se Barišića da bi dobio koliko? Pet ručica onih koji tvrde da im je jedini razlog za ući u koaliciju sa HDZ-om boljitak Hrvatske i boljitak obrazovnog sustava. A s druge strane ispod stola jako dobro znaju što je uvjet njihovog od danas koalicijskog partnera HRAST-a da bi podržao i njihove ministre, a to je da ta reforma neće ići dalje bar ne u onom obliku kako je zamišljeno, a to je da gradi jedan slobodni obrazovni sustav, slobodno misleće ljude, kvalitetno moderno obrazovanje. Ono što je i Europska komisija rekla zapravo da smo na pravom putu, nego ćemo se vraćati ponovno u srednji vijek. I to će HNS od danas poslije podne podržati, a sve te njihove pričice za malu djecu su samo još jedan čavao u lijes njihovom biračkom tijelu koje je već i onako razočarano onim što su napravili. Onda su trebali reći gledajte, istrgovali smo, spasili smo se od zatvora, spasili smo se od optužnica, spasili smo si glavu, spasili smo si egzistenciju, naplatili smo to, a ne lagati i muljati da sve to radite zbog dobrobiti hrvatske djece. E pa hrvatski narode jao nama sa ovakvom Hrvatskom narodnom strankom!

Ne malo nego dosta, ali u duhu parlamentarizma i demokracije dozvolio sam vam da govorite. Imamo jednu povredu Poslovnika uvaženi potpredsjednik Sabora gospodin akademik Željko Reiner. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pa ja sam htio upravo ukazati na to da kao i većina kolega iz SDP-a danas se zlorabi Poslovnik i prekršena je alineja 2. članka 238. tj. kolegica je uglavnom govorila gotovo isključivo o temi koja nije predmet rasprave, nikakav predmet rasprave o kojem sad pričamo. Usput budi rečeno samo da je podsjetim kad je već tako osjetljiva na hrvatski jezik burgija nije hrvatska riječ, ispravljali ste kolegu Culeja. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi gospodinu akademiku Željku Reineru. Već sam prije vas također to kazao, ali evo budući da danas imamo malo tolerantniji i ekstenzivniji pristup tumačenju Poslovnika, pa nadam se da ćemo nekima aludirati na savjest i da će sami shvatiti da to ne doprinosi kvaliteti rasprave. Prelazimo na replike.

Međutim, glasat će baš saborski zastupnici HDZ-a koji su u kampanji gospodina Hasanbegovića vodali od sela do sela doslovno kao maloga medu jer je stvarno čovjek popularan u tom biračkome tijelu. Ja sam toga svjedok i žao mi je šta gradonačelnik Trilja nije ostao ovdje, saborski zastupnik, to je seanse su bile, slike, fotografije, selfiji, okuplja se narod, dolazi Hasanbegović u te sredine i ja sam svjedok toga i ja sam tu dolazio i ja s tim nemam nikakav problem doć na bilo kakav skup. Međutim, ti ljudi koji su dobili političke poene i glasove, vodajući ga kao maloga medu, gospodina Hasanbegovića, sad ga se odriču i otresaju ga se ko zadnji krpelj, ali nije bitno sad vaš stav ideološki prema čovjeku ili ne, ali je činjenica da su to radili. To je činjenica, ja sam svjedok toga i znam kako su se ponašali koristeći gospodina Hasanbegovića u kampanji i pozivajući se na njega, znači govorite Dalmatinsku zagoru, Liku, cijelu izbornu jedinicu u kojem ste i vi kolegice bili kandidati na SDP-ovoj listi.

Vidim da su danas mnogi postali odvjetnici razno raznih stranaka, umjesto da više vode brigu os svojim strankama i strankama gdje su, s kojih su došli u Hrvatski sabor, a ne da vode tuđi posao.

Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj je povrijedio poslovnik članak 238. navodeći da nisam bio na grobu prvog predsjednika Franje Bulj. Bio sam kolega Bulj. Samo kao, pošto nema ispravka netočnog navoda, taj institut navodi da mu dokažem, tako da ne bude u zabludi. Zahvaljujem kolegi Batiniću.

Naravno, pa vi ste samo sad pod istim krilom, vi koji ste htjeli detuđmanizirati, ne Hrvatsku nego HDZ.

Nastavljamo dalje sa replikama. Izvolite. Ispričavam se, ispričavam se. Oprostite. Kolega Bulj, ja se ne slažem s vama da se HDZ odrekao Hasanbegovića, mislim da se Hasanbegović odrekao HDZ-a isto kao i vi u nekom trenutku vašeg života, ali nije ništa čudno da se HDZ odriče nekih svojih, ne samo članova, nego i predsjednika odrekli su se Sanader, odrekli su se i Jadranke Kosor, odrekli su se Karamarka i jedini kog se nisu odrekli je gospodin Brkić. Zahvaljujem. Blago nama u Hrvatskoj kad nemamo drugih problema nego o ovome pričati. Uvaženi kolega Zekanović replika. Izvolite. Poštovana gospođice Glasovac i uvaženi predsjedniče. Ako ne postoji razlog zašto bi podržao, drugi valjani razlog zašto bi podržao ovu Vladu, onda je samo to može za dišpet, vama, kolegi Jovanoviću, kolegi Staziću, kolegi Peđi Grbinu, koji bi najrađe da HRAST ne postoji u Saboru, da bude negdje na margini, da budi u opoziciji, jer vi jednostavno niste kadri prihvatiti da netko postoji drugačiji svjetonazor od vas, da netko može imati drugačije stavove od vas. A ovo što se tiče kolegice Vican i kolegice Bulaj Culej, ja ne znam zašto uopće vi vodite računa sad više o tome. Vi ste u oporbi, a tko će tim povjerenstvima upravljati, dogovorit će se ovi na vlasti. Ja osobno nemam ništa protiv da dođe gospodin Jokić u ta povjerenstva i da se s njim razgovara, da ima jednu … [[Govornik se ne razumije.]] za razliku od onoga što bi vi htjeli jednoumlje, tako da, kod, zapravo je uvijek očit jedan stav, a to je samo ste vi u pravu, znači nema razmjene mišljenja, ne biste nikada sjeli s nikim za stol i razgovarali konkretno o temi. Nikada nisam čuo ni od vas niti od vaših kolega koje sam malo prije evo ga i spomenuo, da ste nešto govorili meritumu, o samoj temi. Nikada, samo ste govorili zapravo o načinu provedbe, a nikad nisam čuo nešto o sadržaju, pa što je to sporno tu uopće u toj priči? Što vam je sporno? Koji je to sadržaj koji vam je sporan, ako koji se trenutno stavlja kroz reformu u obrazovni sustav. Da nema te reforme, vi bi našli vjerojatno neki drugi razlog da napadate, govorit o ustašama, partizanima, govorili bi za dom spremni, a pošto evo toga nema trenutno, izmislili ste reformu kurikula i samo po njoj pilite. Pa pilite i dalje, jer očito po ničim drugom nemate. Zahvaljujem uvaženom kolegi Zekanoviću. Uvaženi kolega Varga je digao nešto ruku bio. … [[Upadica se ne razumije.]] Dobro. Izvolite.

Ja kada bi vam sada odgovarala osjećala bi se stvarno ko bukva. A ako gledate „Igru prijestolja“ onda znate tko je Jon Snow i ja jedino što vama mogu reći da ste isti kao i on vi naprosto ništa ne razumijete. Kolegice Glasovac, ja bih vas zaista molio da se ne spuštamo na tu razinu komunikacije u ovom časnom domu jer hrvatski građani nas gledaju i mislim da ne šaljemo lijepe poruke iz ovog predstavničkog doma i na ovakav način komuniciram i međusobno si prebacujemo. Zahvaljujem vam. Poštovani predsjedavajući.

Nakon svake replike nekog zastupnika, vi imate potrebe dodati nekakav komentar, nešto objasniti. Nemate na to pravo tako da vas upozoravam da ne nastavite dalje s time načinom rada. Zahvaljujem uvaženom kolegi Gromji. Kada budete na mome mjestu onda ćete vi voditi sjednice kako vi mislite da bi trebalo. Ja ne mislim da odstupam od vođenja sjednica temeljem Poslovnika Hrvatskog sabora. Ako imate bilo kakve primjedbe i niste zadovoljni mojim odgovorom, imate poslovničke mogućnosti i dobit ćete adekvatan odgovor. Hvala lijepo. Izvolite.

Na svaku repliku, na svaku riječ saborskog zastupnika vi tri minute obrazlažete stavove šta je zastupnik htio reći.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju. Slušali ste moj odgovor gospodinu Grmoji, isti postupak. prekršila članak 238. omalovažavati kojim je zabranjeno omalovažavati i vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike. Ja sam za sučeljavanje mišljenja, a vi kada nemate argumente onda samo znate lagano spustiti i ići ad hominem što nije uredu kolegice. Zahvaljujem uvaženom kolegi Zekanoviću. Već sam prije vas zamolio kolegicu da se kloni takvih ponašanja, nadam se da ubuduće nećemo na tim razinama razgovarati. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, u svom izlaganju ste govorili o ultimatumu koji možemo sada vidjeti na portalima HRAST-a prema budućoj ministrici. Ako je to točno i ako buduća ministrica zaista posluša taj ultimatum, onda možemo odmah reći da je sve propalo. Prema tome, nastavit će se pokapanje kurikuralne reforme i to od marginalnih udruga poput „Grozd-a“, „HRAST-a“, „U ime obitelji“ koji pod patronatom Crkve pokušavaju staviti svoju šapu na školu i vratiti nas nazad u mračno doba Srednjeg vijeka. Neko je ovdje rekao, nema kolege Zekanovića da ja ne bi htio da HRAST-a bude igdje, dakle na svim izborima na kojima je HRAST izašao samostalno on je krahirao, dakle nisu dobili niti vijećnika, a kamoli saborskog zastupnika i ovdje je samo milošću HDZ-a. Ako je ultimatum jednog člana njihove koalicije veći od pet budućih glasova HNS-a koji se prodao, a svoje prodavanje trgovinu pravda kurikuralnom reformom, onda su opet sve maske pale. Prema tome, ne slažem se sa kolegom Zekanovićem koji je rekao, vama govoreći, da ja ne želim da HRAST-a igdje bude, dapače, kao što su poručili na prosvjedu, ja želim da u svim hrvatskim školama bude što više HRAST-a, ali hrastovog parketa jer on može služiti samo za to, a ne za bilo kakve sadržaje u školama. Prema tome, vrlo je jasno na našem odboru koji će uslijediti vrlo brzo, postavit ćemo ovo pitanje prof. Divjak i ako drži do onog što je govorila u svojim prvim istupima mislim da bi se trebala zahvaliti na mjestu ministrice znanosti i obrazovanja, ako će joj jedan HRAST marginalna skupina koju podržava minorni postotak hrvatskih građana određivati što će raditi u budućem svom Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću. Izvolite. Da, u ovom sporazumu u platformi za suradnji HDZ-a-HNS-a u Vladi RH točka 5. drugi redak, „Obrazovanje se treba temeljiti na znanstveno utemeljenim spoznajama, poticanju kreativnosti, inovativnosti, kao i kritičkom i analitičkom razmišljanju već od najranije dobi jer se tako izgrađuje istinsko društvo znanja“ To se može postići jedino isključivom provedbom kurikuralne reforme na način kako je postavljena od strane prethodne ekspertne radne skupine na čelu sa Borisom Jokićem. Ako, mi znamo tko su bili protivnici takvog pristupa, mi znamo tko je želio ideologiju u škole, obrazovanje koje se ne temelji na znanstvenim spoznajama, na poticanju kreativnosti i inovativnosti, na kritičko-analitičkom razmišljanju. Znamo tko zagovara obrazovanje indoktrinacije i sada ta jedna ručica u Saboru uvjetuje da se promijeni potpuno pravac kurikuralne reforme samo jedna ručica u Saboru o njoj ovisi budućnost obrazovnog sustava i budućnost naše zemlje. I ja sada ne znam stvarno u dvojbi sam kada sam čitala koji su na neki način bili uvjeti prijedloga gospođe Divjak za ministricu, sa ovim, to su dva potpuno suprotna svijeta, to je sudar svjetova. Vidjeti ćemo na odboru koji su njeni odgovori na to i što ona kani napraviti na tom mjestu ali meni ovo ne sluti na dobro, na nešto što bi moglo pokrenuti obrazovni sustav.

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, mislim vaša rasprava je zapravo čini mi se dotakla u samu srž stvari. Jer gledajte, ako je glavni razlog za sve ove promjene i kojima i danas raspravljamo pa i u odborima, na kraju dana to je naša tema konkretno ovdje, to da će kolegica Burić zamijeniti kolegu Hasanbegovića i da će kolegica Petrijevčanin Vuksanović zamijeniti kolegu Sladoljeva, dakle uzrkovana je ovima o čemu pričamo. HNS je ljudima govorio i nama i građanima RH o tome kako su skrbni za budućnost naše djece, kako praktički podnose žrtvu na oltar domovine, spaljujući sami sebe a zapravo vidimo da ovdje malo po malo, korak po korak se rade kompromisi i upravo na tom području. I ovaj vaša ručica koju ste spomenuli, mislim da nije, nisam zapravo siguran, sada bih, griješio bih dušu ali mislim da osim kolege Zekanovića ima još jedan kolega koji je iz HRAST-a. Ne znam malo mi ih je teže upamtiti. Dakle ako u sporazumu piše da su, da mora biti temeljeno na znanstvenim spoznajama, kako će kolege oni, iz HRAST-a a ima ih koji su primjerice protiv cijepljenja, kako će se postaviti kada bude djecu trebalo u školama učiti da je cijepljenje stvar temeljeno na znanstvenoj spoznaji. Ima među njima i onih koji se opiru drugim znanstvenim spoznajama.

I odgovor uvažena kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Da kolega Glavaševiću, zato sam i rekla u svom uvodnom izlaganju da je po meni ova koalicija protuprirodni blud.

Pa bio je glavni, neću reći galamđija ali najglasniji kada se govorilo o kurikularnoj reformi a sada zapravo dolazimo u situaciju da ministrica koja, zahvaljujući njemu u velikoj mjeri će to postati će imati glavni kamen spoticanja upravo na onim istim stvarima protiv kojih je kolega Vrdoljak cijelo ovo vrijeme govorio i na što je upozoravao. E sada, zašto je došlo do ove koalicije, mi o tome možemo sada, sada razglabati, to je na kraju krajeva nebitno. Bitanje je zapravo je li to nešto što se dogodilo evo u posljednjih 7 dana ili je to nešto što je dogovarano puno, puno prije, ništa nije slučajno. A vjerojatno nije slučajno ni to da su posmjenjivani svi kadrovi defacto koje je ostavila prethodna vlada u svim državnim poduzećima osim HEP-a i nekih, ne znam koliko to može biti zapravo, zapravo slučajno i koliko se trebamo čuditi nekim procesima koji se sada događaju pred našim očima a sve kada posložimo malo mozaik upućuje u to da su se daleko od očiju javnosti odvijali dosta dugo vremena. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Glasovac na odgovoru. Sljedeća replika uvaženi kolega Mario Habek. Poštovani potpredsjedniče, dozvolite mi jednu malu kritiku da uputim vama. Ja nemam ništa protiv toga da kao što su kolege Bulj i Grmoja rekli da docirate nakon svake replike, nemam ništa protiv toga da govorite, da imate na to pravo, da budete poput Drage Ćosića, Olivera Mlakara, međutim ono što bih vas kritizirao je to da ne možete, ono što ste izjavili malo prije, ne možete nama zastupnicima braniti da govorimo o drugim strankama. Ovdje smo da govorimo o temi, tema je koalicija koju ćete najvjerojatnije sklopiti danas, koji ćete izglasati. Tako da one vaše izjave da danas svi govorimo o drugim strankama, da bi trebali brinuti o svojim strankama, na to nemate pravo. Mi govorimo o onome i onim strankama o kojima želimo u Hrvatskom saboru. Sada mi dozvolite samo da repliciram kratko kolegici Glasovac. Spomenuli ste i neke razne optužnice i mnogo toga još što bi se moglo povezati s time. Vrijeme će pokazati šta je istina, koji su pravi razlozi. No ono što je ključno u cijeloj ovoj priči je to da je ovo čavao, zadnji čavao u lijes HNS-a. To je ono što ste rekli. I ja vjerujem da je ovo kraj HNS-a, da su to njihovi zadnji trzaji. I da će ih prevara birača na ovakav način jako, jako koštati. Zamislite oni su čak doveli do toga da, kolegicu Anku Mrak Taritaš koja je bila kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba da onim raznim twiterima gospodina Vrdoljaka unište njezinu šansu za pobjedu. Tako da evo ništa čudno od njih.

Zahvaljujem kolegi Habeku. Samo bih spomenuo da nikome nisam zabranio govor, samo sam apelirao da se držimo teme. I isto tako ne odričite pravo meni za govora ako imate vi to pravo. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Habek, da, vrijeme će pokazati što se valja iza brda, kako će se ovo reflektirati na HNS, iskreno mene baš previše i ne zanima, to su sve odgovorni ljudi, valjda znaju što rade i spremni su nositi se sa posljedicama svojih postupaka.

Mene samo zanima kako će HNS i to ćemo pomno pratiti, onako pod povećalom, puhati za vrat ne HDZ-u nego HNS-u, kako će HNS osigurati da se nastavi kurikularna reforma zbog koje su eto, ušli u Vladi RH jer im je jedini motiv da osiguraju bolju budućnost našoj djeci. Evo to je ono što mene iznimno zanima, meni je to, neću reći jedino važno, ali to mi je najvažnije u cijeloj ovoj priči, a vidimo kako danas već neke stvari se mijenjaju, kakvo se već neke okolnosti mijenjaju i to mene samo zanima, ta misija HNS-a i po tome ću ih ovaj, detaljno, detaljno, ovaj, suditi. Do sad su se pokazali da su prevaranti, zapravo, a sad ćemo vidjeti ovaj, koliki zapravo prevaranti, jesu. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Sabini Glasovac na ovom odgovoru. Još jednom bi apelirao na retoriku i na biranje riječi kojima se obraćamo u Hrvatskom saboru. Prelazimo na slijedeću raspravu. Uvaženi kolega Željko Jovanović Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Raspravljamo u ovom dijelu o izboru članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Vrlo zanimljivo. Dakle do sad nije se nitko osvrnuo na to ali zapravo već ovo imenovanje pokazuje koliko ozbiljno HNS misli. On zapravo pokazuje da njihov potpredsjednik budući za društvene djelatnosti ništa ne razumije. Vidjeli ste danas da u koalicijskom sporazumu nijednom riječju ne spominje zdravstvo, nijednom riječju ne spominje kulturu a biti će zadužen za društvene djelatnosti. Jadna profesorica Divjak ako će joj on čuvati leđa u njenom poslu gdje je jasno istaknula da je njen cilj kvalitetna kurikularna reforma na temeljima strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zašto to mislim? Pa drage kolegice i kolege, svaki dokument koji ste tiče obrazovanja da bi došao na plenarnu sjednicu mora proći kroz Odbor za obrazovanje. Pitam vas koliko članova HNS-a će sjediti u Odboru za obrazovanje u narednom periodu? To je njihova briga za kurikularnu reformu i obrazovanje. Nisu bili u stanju izboriti se da im bar jedan član sjedi u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Evo tu je i kolega Mesić, kako to da nema ni jedne riječi o kulturi, on bi isto mogao reći. Dakle to pokazuje koliko se površno sve ovo radilo samo sa jednim ciljem, osiguravanjem fotelja. I to fotelje Štromaru. Gubitniku izbora koji je izgubio izbore, prevario birače i završio na funkciji potpredsjednika Vlade, za društvene djelatnosti, a ne vodi brigu u tim prvim pregovorima niti o obrazovanju, niti o kulturi niti o zdravstvu. Prema tome, jasno je da je to jedna velika igra u kojoj će nažalost ispaštati hrvatsko obrazovanje, hrvatska znanost, kultura, zdravstvo, jer će to kontrolirati potpredsjednik Vlade gospodin Štromar. Mogao bi još govoriti ali mislim da je sama ova činjenica u ovoj mojoj raspravi najbitnija, najvažnija i najjasnije šalje poruku u kojoj mjeri je HNS trgovački, ne pripremljeno krenuo u ovaj posao, skrivajući se kurikularnom reformom kao običnim smokvinom listom koji prikriva njihove trgovačke ambicije. Baš njih briga za Hrvatsku. I završavajući ovu svoju raspravu, gospodine potpredsjedniče, ponovit ću ono što sam ponavljao već 1000 puta u ovoj sabornici, dajte više da izaberemo i vanjske članove odbora Hrvatskog sabora, već je sramotno otkada je Sabor konstituiran natječaj je proveden, mi nemamo vanjske članove, posebno je to važno za vijeće koje ja vodim, Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije jer bismo i na tom vijeću mogli puno govoriti o veletrgovačkim postupcima u ovoj sabornici, a to ne možemo učiniti zašto što nemamo vanjske članove. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Jovanoviću. Slažem se sa vama što se tiče ove zadnje opaske i zahvaljujem i zauzet ću se na prvom slijedećem predstavništvu šta se tiče imenovanja vanjskih članova, budući da je postupak proveden, natječaj je završen. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. A kolega Jovanović, ja ne znam zašto se vi čudite što HNS nema nijednog člana niti članicu u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Ne znam zašto se čudimo uopće što to nisu ni tražili a mogli su s obzirom da su smijenili ovdje Anku Mrak, znači tu je HNS izgubio, i ne samo nju, izgubio je, čini mi se 2 mjesta predsjednika odbora ali nije tražio kompenzaciju u Odboru recimo za obrazovanje, znanost i kulturu, iako je to kurikularna reforma i obrazovanje jedini razlog zašto je HNS ušao u koaliciju sa HDZ-om jer oni jedino što žele zapravo i zašto su to odlučili napraviti, odstupiti od svega onoga ideala i od svih onih principa koji zagovaraju godinama još od Savke pa na dalje, zapravo jedini razlog je da oni pomognu hrvatskoj budućnosti i hrvatskoj djeci, i oni u toj težnji da stvarno evo moraju zažmiriti i ući u koaliciju sa HDZ-om, samo zbog budućnosti Hrvatske, su u toj želi toliko izgorili da su zaboravili zapravo da u ključnom radnom tijelu u Hrvatskom saboru, bi trebali imati barem jednog svog čovjeka koji bi mogao znati što se događa u Hrvatskom saboru, kontrolirati procese, imati ga, i kreirati ga, na kraju krajeva politiku, ali mislim sve je ovdje potpuno, potpuno jasno. Protuprirodni blud je eklatantni primjer najbrutalnije političke trgovine da ne kažem korupcije, za to nemam dokaza. Odgovor uvaženi kolega Jovanović, izvolite. Da kolegice Glasovac zaista je nevjerojatno da uopće nisu shvatili na koji se način donose akti u ovom Saboru i da bez saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu nemaju nikakvog utjecaja da pripreme kvalitetne dokumente prije nego što dođu na plenarnu sjednicu, a znamo u kojoj mjeri je ministar Barišić na žalost zloupotrebljavao naš odbor preko svojih zastupnika iz redova HDZ-a kod donošenja čitavog niza zakona koji su se ticali Zakona o znanosti, interesnih lobija na Filozofskom fakultetu, hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojim su oštetili studente stručnih studija i provedbe klerikalizacije kurikularne reforme što je očito bio cilj i što se sada pod krinkom brige za obrazovanje, a pogodujući ovom ultimatumu HRAST-a želi ponovo provesti. Bez ljudi u saborskom Odboru za obrazovanje i znanost HNS apsolutno nema alate koji mogu pomoći da provedu sve ono što je prof. Divjak zamislila u svojoj ideji kvalitetnijeg rada Ministarstva znanosti i obrazovanja. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Jovanović, ne samo ovo što ste sad rekli i naveli, ne samo ovo o čemu je pričala kolegica Glasovac. Gledajte sad je HRAST izašao sa priopćenjem u kojemu kažu ovo, da će podržati ministricu jer Dijana Vican to su ispregovarali ostaje na čelu ekspertne radne skupine Jasminka, odnosno Jasminka Buljan Culej krivo su joj napisali prezime u priopćenju a Dijana Vican ostaje na čelu stručnog povjerenstva i Šlezak ostaje državni tajnik. Halo ljudi! Mislim to smokvin list je daleko preblaga metafora za to. Dakle, kurikularna reforma sa HNS-om koji to građanima pokušava prodati kao ponavlja svoje samospaljivanje na oltaru Domovine.

Odgovor uvaženi kolega Jovanović. Kolega Glavašević, možda je dobro što je ova rasprava ovako išla i što prethodi raspravi na odborima gdje će i profesorica Divjak moći vidjeti na što može računati u narednom periodu ukoliko zaista postane ministrica. I da li je to što ona želi, budući je profesorica Divjak bila aktivni sudionik prosvjeda građana, stala je na stranu građana. A njihova tri zahtjeva su bili da ode Barišić, da ode Vican i da se ponovno provede postupak izbora članova ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu. Dakle, to su minimalni uvjeti koji se moraju zadovoljiti ukoliko želi se dati podrška prof. Divjak na mjestu ministrice obrazovanja i znanosti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na odgovoru. Sljedeća je replika uvaženi kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Jovanović vi ste spomenuli da je HNS doživio veliki i teški poraz u Varaždinskoj županiji od bivšeg člana HNS-a. Međutim, htio bih samo nadopuniti taj podatak da je još teži poraz doživio u Varaždinu gdje je imao gradonačelnika koji se nije usudio izići ponovno na izbore. Znači nije se ni usudio izići na izbore ponovno da, vjerojatno bi prošao još gore nego gospodin Baldazar u Splitu jer je u četiri godine te vlasti HNS u Varaždinu postao prepoznatljiv po tome što namjernike na ulazu u grad dočekuju tisuće tona smeća koje su bačene na livadu. Ako ste ikada bili u Varaždinu mogli ste ih vrlo lako uočiti. Grad u kojemu je za četiri godine napredak bio u tome što je postavljeno par jajomata. Grad koji navodno želi voditi obrazovanje i društvene djelatnosti, a koji nije stvorio uvjete da recimo se tamo postavi i sveučilište Sjever koje je otišlo u Koprivnicu. Znači, jedna potpuna nesposobnost tih gradskih vlasti i nije ni čudo da je gospodin Čehok bez obzira na to što je opterećen sa nizom optužnica vrlo lako pobijedio sa čak 70% glasova, a pobijedio je na način da je doslovce skupio ljude sa ulice, sastavio liste sa par svojih prijatelja, ostvario je upravo grandioznu pobjedu. S obzirom na takvo stanje vidimo da varaždinska organizacija, Varaždinska županija HNS-a nema apsolutno nikakvu snagu i da će se ona u stvari na sljedećim izborima boriti za to da prijeđe prag a to je jedino ako odu u koaliciju sa HRAST-om budući da je gospodin Ilčić iz Varaždina.

Odgovor uvaženi kolega Jovanović, izvolite. Pa kolega Bunjac, vi ste još jedanput potvrdili sav besmisao ovog postupka kolega iz HNS-a. Dakle, nije problem post izborno koalirati i ući u Vladu kao što je učinio MOST dva puta. Ali HNS je u ovu sabornicu ušao zahvaljujući Narodnoj koaliciji koja je u svom programu imala sve osim koalicije sa HDZ-om. Dakle, prevara birača ja ne znam na koji način oni uopće mogu pogledati biračima koji su im dali glas. Oni će sada biti u Vladi, a ni jedan birač koji je glasao za njih nije im dao mandat da uđu u koaliciju sa HDZ-om. To je prevara birača i to je zapravo dodatni argument građanima da ne izlaze na izbore. Izlaznost će biti sve manja i manja i onda će nam možda marginalci poput HRAST-a koji nikad ne bi ušao u sabornicu da nije bio na listi HDZ-a prodavati pamet i željeti preuzeti škole sa svojim nakaradnim idejama. A još je veći apsurd da HRAST koji je ušao na listi HDZ-a i bez HDZ-a ne bi bio u sabornici postavlja uvjete. Oni se moraju poklopiti po ušima i šutiti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću. Ponovno se ne držimo teme, ali u današnjem tonu. Idemo dalje povreda Poslovnika uvaženi kolega. Pa meni je jako žao gospodine Jovanoviću što vi stvarno u svakoj vašoj replici morate nekoga vrijeđati. Ja ne znam zašto je to tako. Nije mi jasno zašto je to tako, šta vam to treba. Pa budite malo čovjek, malo pokušajte ono o meritumu, vidi se da vi mrzite HRAST, da mrzite kršćane, da mrzite taj svjetonazor, ali pokušate malo se kontrolirati. Kolega Zekanović, vi niste iskoristili povredu poslovnika, nego ste replicirali na repliku na replika, dakle, ja vas molim nemojte zloupotrijebit ubuduće povrede poslovnika. Hvala gospodine predsjedniče. Članak 238. ma da ste vi već opomenuli kolegu, mislim da je nedopustivo, da kolega na ovaj način vrijeđa mene, spominjujući da ja mrzim kršćane. Imate neki mjerač? Kako ste izmjerili da ja mrzim kršćane i koliko? Sramite se. Zahvaljujem. Već smo sve rekli. Prelazimo na sljedeću raspravu. Uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Rasprava je krenula nekim drugim putem, a žao mi je što ne govorimo o onom pravom meritumu, ustvari o čemu se radi kada govorimo braku HDZ-a i HNS-a. Ja sam danas iznimno tužan, jer ću svjedočiti jednom tužnom danu za Hrvatsku, nisam ljut al sam tužan. A tužan sam zato što ću svjedočiti danu kada demokracija u koju smo vjerovali i koje su nam puna usta o Hrvatskoj je pala na vrlo niske grane. Nema nas puno tu u Saboru, ali ćemo danas svjedočiti primjeru provođenja onih vrijednosti koje želimo u Hrvatskoj a ne provodimo ih, a to su transparentnost, poštenje, a nadasve moralno postupanje. I ovdje danas, svjedočimo da toga nema i da se u ovom braku, HDZ-a i HNS-a, pogazilo sve ono što su temeljne vrijednosti i demokracije u Hrvatskoj. A mi saborski zastupnici bi trebali biti primjer drugima, primjer kako se treba odnositi prema temeljnim vrijednostima, i pitam se gospodo u što su se neki od nas tu u Saboru pretvorili. U lovce za fotelje, u prodaju mandata. Je li to ono što građani gledaju i što oni vide tu u Saboru. I kako možemo više očekivati da nam građani vjeruju, nakon onoga što se danas dešava u Saboru. Tužan sam jer ću sjedeći u ovoj Sabornici svjedočiti izdaji naših birača. Suočit ću beskrupuloznom postupanju u cilju osiguravanja vlasti. Svjedočit ću besramnom postupanju nekih naših zastupnika koji zanemaruju volju svojih birača i pretvaraju politiku u ono što ne bi mi htjeli u nešto ogavno, nešto s čime se ne treba baviti. I to je ono što će izaći kao slika nakon ovog današnjeg ili večerašnjeg preslagivanja. To će pretvarati naše društvo a time i Hrvatsku u zemlju, mogu reći i političke korupcije, ne samo političke trgovine, nego i političke korupcije. I nakon današnjeg dana, bit će malo licemjerno slušati našeg premjera koji će svugdje okolo govoriti da je Hrvatska zemlja poželjna za život, i da Hrvatskoj stanuje demokracija i da u Hrvatskoj se lijepo živi. Premjer je inicirao sve ove promjene sa željom, da jasno sačuva vlast, ali je pitanje da li je sačuvao obraz i zanijekao je sve one vrijednosti na kojima bi naše društvo trebalo počivati i ono što je najgore, nitko se ne osjeća zbog toga posramljeno niti se osjeća loše. No unatoč toj kaljuži kojoj ćemo danas svjedočiti, želim poslati jednu poruku građanima koji nas danas i gledaju na televiziji, koji svjedoče ovome što nije bila njihova volja i koji su zabrinuti zbog svega onoga što će nas izložiti HDZ i HNS u sljedećem periodu. Treba vrlo jasno poručiti građanima, mi koji ne želimo sudjelovati u ovom preslagivanju, u ovom cirkusu da ne treba izgubiti vjeru u demokraciju, jer još uvijek ima u politici koji vjeruju u vrijednosti i o kojima su sanjali svi oni koji su se borili za ovu Hrvatsku i koji su stvarali ovu Hrvatsku. I ono što za kraj hoću reći, borit ćemo se svi zajedno da se ovo nikada više ne desi u Saboru, a ono što se desilo je izdaja birača i to je sramno, nemoralno i građani to neće oprostiti kolegama iz HNS-a koji računaju na to daće građani to zaboraviti.

Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Glavašavić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mrsić, potpuno ste u pravu na ovome zadnje djelu i s nemalom količinom ironije ovdje trebamo reći da HNS, koji je cijelo vrijeme inzistirao na onoj sintagmi titanik vlada, ako se sjećamo. Ulaskom u tu titanik Vladu, što je sama po sebi ironija i vidimo evo, čitam sada u Večernjem listu da im se članovi masovno ispisuju je zapravo postala titanik stranka. Dakle, potpuno ste u pravu kada kažete da građani to neće oprostiti jer, ja vjerujem da se sad ti ljudi pitaju, kako, zašto se ovo sada događa, pa inače je normalno, evo i u Britaniji su liberalni demokrati podržali u nekome trenutku torijevce i u Nizozemskoj je koalicija demokršćana liberala normalna stvar, ali gledajte u svjetlu ovih stvari koje smo čitali nezainteresiranosti da neko iz HNS-a 1861 bude u Odboru za obrazovanje do toga da Šlezak ostaje državni tajnik pa i ministrica ne bira suradnike, da se ništa u kurikuralnoj reformi ne mijenja u tim zemljama nikad nisu bile upitne ni vrijednosti, ni programi takvih suradnji koji su zemlju i obrazovanje vodili naprijed. Ovdje to dakako nije slučaj, ovdje to nije slučaj. Zahvaljujem uvaženom kolegi. Izvolite. Hvala lijepo. Slažem se potpuno sa vama kolega Glavašević jer ovo što se danas dešava je mogu reći dno, ne demokracije nego dno političkog života i političke korupcije i političke trgovine. I skrivati se iza toga da je to dobro za državu, da su državni interesi ispred svega i da je bila ponuda na stolu koja se nije mogla odbiti je samo jedan smokvin list da se sakrije ono što je iza ovoga, a to je zov fotelja, zov vlasti, zov svega onoga što ide uz ministarska mjesta, ali ne samo uz ministarska mjesta nego još i mjesta državnih tajnika, direktora raznih poduzeća itd., itd. Ono što je osnovno pitanje, što građani od toga imaju, što građani imaju od braka između HDZ-a i HNS-a? Koristi nema, jedinu korist imaju članovi HNS-a i HDZ-a i to je jedina korist koja je od ovog preslagivanja. A građani će vrlo jasno na sljedećim izborima reći svoje mišljenje o tome što je to bilo za njih, što je značio brak između HDZ-a i HNS-a, da li je bilo koristi za građane RH, jasno, glasno pred svima nije bilo i neće biti nikakve koristi za njih. Izvolite. Na početku ove rasprave htio bi reći da ja vjerujem da će svi moje kolegice i kolege zapravo podržati ovu predloženu promjenu u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Ranije je bilo riječi o tome kako je ta promjena vezana za predstavnike parlamentarne većine, dakle i kolega Hasanbegović i kolega Sladoljev su u tom odboru predstavljali parlamentarnu većinu. U tom smislu kolegice Petrijevčanin-Vuksanović i kolegica Burić dolaze tako reći iz iste posude.

Međutim da se vratim na Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu. S obzirom evo već ovdje pričamo jako dugo o tome i na neki način imam potrebu ponoviti jer je to uistinu važno, dakle zbog čega HNS kao netko tko je sada dio većine, nije inzistirao da njihovi predstavnici ukoliko im je doista bitno da jedan od tih uvjeta za podršku i ulazak u njihovu Titanik vladu je bilo to da mogu voditi proces kurikularne reforme? Zašto nitko od njih ne sjedi u ovome odboru? Dakle tu je situacija čista, dio su parlamentarne većine, mogli su tražiti mjesto, dakle netko od njih je svakako trebao barem sjediti kao članica ili član u tom odboru kako bi mogli znati i sudjelovati u ovome Visokom domu hrvatskog naroda, građana i građanki RH da raspravljaju o svim bitnim temama vezanima za obrazovanje. Uostalom imat će ministricu iz svoje kvote, ne bi li bilo dobro da netko u tom odboru može biti sugovornik ili sugovornica toj ministrici za stvari koje, primjerice čisto s obzirom da je taj odbor matičan za to ministarstvo, da barem netko od njih komunicirati sa njihovom ministricom? Međutim stvari su puno jasnije sada kada vidimo, evo vidimo vrlo je dinamična situacija pa u vijestima čitamo, kolegica Sever kaže kako je pitala gospodina Štromara zbog čega o ovom priopćenju HRAST-a on kaže da nije čuo za njega i ništa morao je ići pitati gospodina Plenkovića kakva je to priča o tome da gospodin Šlezak ostaje državni tajnik, kakva je to priča o tome da će Buljan, Culej ostati na svojemu mjestu i da će Dijana Vican ostati na svojemu mjestu, a to eto bili uvjeti kao što je bilo rečeno njihovi da podrže Vladu. Možda bi bilo pretjerano reći da ovdje netko laže, to je nešto što se ne bi kao trebalo reći, nije korektno, ali onda možda u duhu jednog seniora HDZ-a bi trebalo reći da ako netko ne laže onda svakako ne govori istinu. Mislim jednostavno ne znamo ovdje zbog čega gospodin Štromar nije informiran od stvarima o kojima HRAST, dakle još jedan koalicijski partner daje priopćenja. Ja moram priznati da čak i kada bih pokušao ovo promatrati kao potpuno neutralan promatrač, a nisam neutralan promatrač jer mi je zaista stalo do ovih stvari, ovdje je u pitanju budućnost sve naše djece i pitanje je nekakva budućnost Hrvatske na kraju krajeva. Ako ostaje kompletna infrastruktura bivše ministra koji je sada na odlasku, svi njegovi ljudi ostaju, šta se zapravo promijenilo? Dakle kakav utjecaj možemo očekivati da će ta nova ministrica imati na obrazovanje ukoliko na odboru matičnom nema nijednu jedinu osobu koja je iz njene kvote odnosno iz njezine stranke, ako nije u stanju birati svoje suradnike sama nego je nameće stranka, a valjda je jedna od rijetkih koja ima manji rejting od njezine, ako ne može mijenjati ljude koji bi trebali voditi kurikularnu reformu, što točno smo postigli time? Rekao sam kolegi Mrsiću u jednoj od replika, zapravo u ovoj zadnjoj sam spomenuo liberalne demokrate i torijevce u Britaniji i spomenuo sam još jedan primjer iz Nizozemske. Dakle čak i u tim situacijama ono što se dogodilo poslije da su liberalni demokrati zapravo propali, na idućim izborima građani su ih kaznili. Slična situacija je i u Nizozemskoj. Zapravo do te mjere da me to podsjeća na onu situaciju kada je Margaret Tacher tim istim liberalnim demokratima vrlo lijepo rekla da su poput mrtvog papagaja. Naime, nekakva ptica je bila, njihov logo tada pa je malo drugačija situacija, ali o tome pričamo. Dakle, HNS se ovdje jednostavno nije postavio čvrsto. Mi ne možemo imati povjerenje, ikakvo povjerenje, niti u vašu ministricu o kojoj trebamo glasovati za par sati kada vidimo da ni na koji način niste osigurali da stvari koje ste obećavali hrvatskim građanima i građankama i nama ovdje u ovome Saboru budu provedene. Ja vas ne planiram gaziti da tako kažem na neugodan način, ne planiram ići ad hominem ali morate, siguran sam, sjedili smo tu, bili smo saveznici do nedavno, 23 godine HNS i SDP su zajedno surađivali. Razvili smo nekakav odnos, bio je problematičan, vrlo često, ne uvijek jednostavan, ali znamo kako funkcioniramo. Dakle ja znam da vi možete vidjeti da ovo što radite sada ne valja, dakle da vam HRAST izbacuje priopćenja u kojima jasno stoji da imaju podršku premijera, da vaša ta ministrica ne vrijedi ni pišljivog boba u Vladi RH, ni šišljivog boba. Znate da se politika, ozbiljna politika ne radi na taj način. Vratimo se na odbor, ja i o kolegici Petrijevčanin Vuksanović i o kolegici Burić imam izuzetno visoko mišljenje. Dakle to su osobe za koje ja uopće ne sumnjam da će sjajno predstavljati stavove Vlade svoje stranke i na neki način to je, iako je danas ovdje bilo rečeno da su to neke tehničke stvari u pitanju, zapravo nikada nije, nikada to nisu tehničke stvari.

Trebali ste, ne radi vjerodostojnosti, jer to nije bio vaš slogan, to nije bilo ono s čime ste vi izlazili na izbore, zadnje. Znate s čime ste i s kime ste izlazili na zadnje izbore i povjerenje kojeg dijela građana ste dobili za mandate koji su vas doveli ovdje. Oni će predstavljati svoje stavove. Evo, toliko vam ja imam reći, toliko vam ja imam postaviti pitanje. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Kolega Glavašević jedno nagradno pitanje a to je koliko će buduća ministrica Divjak biti osoba koja će uspjeti provesti kurikularnu reformu i koliko će ona biti samostalna? I da li smatrate da će se ona u Odboru za obrazovanje oslanjati na nas koji smo oporba jer to je jedina poluga koja će omogućiti da se provede kurikularna reforma. To je još jedan dokaz dan u koji smo došli, to je još jedan dokaz onoga što smo tu u Saboru napravili, gdje jednostavno građani nam više ne vjeruju, građani nas vide tu u Saboru kao osobe koje se preslaguju, trguju foteljama a da nas, da se to sve oblači sa time da će se sada kurikularna reforma provesti. I očito da već i startu su i HNS-u i ministrici Divjak pokazali vrlo jasne, ograničenje, vrlo jasne parametre a to je ako neće biti po onome kako mi mislimo u HDZ-u onda vi nećete isto tako provesti ono što bi trebali provesti. Biti će zanimljivo na Odboru čuti odgovore od ministrice da li će smijeniti dosadašnje ljude koji su vodili kurikularnu reformu i staviti na čelo recimo gospodina Jokića koji je jedini kompetentan da provede ovakvu jednu zahtjevnu reformu.

Izvolite. Kolega Mrsić, potpuno ste u pravu. A koga bi trebala nova ministrica koja je svjetonazorski i to pouzdano znamo bliska nama tražiti za podršku u Odboru u kojemu nema nikoga iz HNS-a pa i može jedino i nas tražiti. Dakle to je osoba koja je s jedne strane bila na svim prosvjedima, koja je kao što je kolega Jovanović rekao inzistirala na promjeni svih onih stvari koje u svojem priopćenju HRAST kaže da je osigurao podršku premijera da se ne mijenjaju. Pa naravno neće tražiti podršku kolegice Burić i kolegice Petrijevčanin Vuksanović, neće, tražiti će našu podršku. A znate šta je još? Zapravo ste jako dobro pitanje ovdje dotaknuli. Kolegica, odnosno kandidatkinja za ministricu, bila je protukandidatkinja gospodinu Borasu kada se kandidirao da bude rektor sveučilišta u Zagrebu. Što će se dogoditi ako ta osoba, a ja imam povjerenja da hoće, takne u sve one privatne interese koji su premrženi, o kojima je govorila i kolegica Glasovac, kakvu vrstu sankcije i reakcije će dobiti kada taknu u te stvari?

Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Hrvoje Zekanović. Nema ga. Izvolite. Baš mi je žao što nema kolege Zekanovića. Vidite, neke stvari se mijenjaju, ali HRAST-ov utjecaj ostaje. Kolegica Putica ne ulazim sad u razloge zašto je otišla iz ministarstva ali meni je osobno žao što otišla iz ministarstva, mislim da je dosta umjerena bez obzira ovaj, konzervativno opredjeljenje, da je vrijedna i da je shvaćala važnost kurikularne reforme, nadam se da neće imati problema zbog ovog što je ja hvalim. Ali ovaj HRAST je ostao, znači ostao je Šlezak, ostali su svi ključni suradnici, znači vidi se da je, ovdje se nešto dogovorilo, ozbiljno dogovorilo između HDZ-a i između HRAST-a kako bi se osigurao utjecaj HRAST-a točno u Ministarstvo obrazovanja. Manje u svim drugim. E sad, što se u međuvremenom dogodilo sa HNS-om, kako je njihova buduća ministrica davala izjave da je ona podržavala prosvjed koji se održao u Zagrebu prije nekoliko dana, gdje su vrlo jasno definirani uvjeti koji se očekuju i traže od Vlade RH, dolazi u poziciju da javno izjavljuje da ona želi nastaviti kurikularnu reformu na način kako je Europska komisija dala zeleno svjetlo, na način kako je ona postavljena i da ima uvjete kadrovske, da se natječaj koji je namješten, koji nije proveden u skladu sa propisima na kojima je izabrana gospođa Culej, ponovi. Međutim, vidimo da od toga neće biti ništa jer je HRAST uvjetovao svoju podršku nečim drugim. Bit će zanimljivo na Odboru za obrazovanje za nekoliko sati. Hvala gospodine potpredsjedniče. Prije početka kolega Zekanović.

Prije svega, kolegice Putica dobrodošli među nas, mogu se složiti da mi je zapravo i žao što niste ostali u tom ministarstvu, vjerujem da znate da sam u onoj mjeri u kojoj je moguće, da netko s ove strane sabornice bude vaš fan, ja to zaista jesam. Ali u svakom slučaju bi bilo značajno bolje kada bi u Ministarstvu obrazovanja bilo manje HRAST-a. Mislim, to nema greške. Dakle, ovakvi zakulisni dogovori kakve gledamo sada, pa tu ne znamo tko se s kime dogovorio, pa Štromar odmah mora ići pitati Plenkovića, mislim, to je potpuni kaos. Mislim, na kraju ovoga da se razumijemo, ja se sada smijem zato što smatram da je ovo doista dovedeno do apsurda, ali zapravo nije smiješno. Jer na kraju ovoga kaosa, na kraju, žrtve su djeca i mladi ljudi koji se obrazuju, ne samo mladi, tu imamo i cjeloživotno obrazovanje, imamo i stare ljude. Ljudi svih godina koji se obrazuju. Dakle, ako budu ljudi poput ovih HRAST-ovaca u Ministarstvu obrazovanja dirigirali orkestrom, mislim, to nije obrazovanje za 21. stoljeće, to nije to. Zahvaljujem uvaženom kolegi Glavaševiću na odgovoru. Onaj prvi dio odgovora vam nije trebao, ona ironija, prema kolegi jer time niste ušli u odgovor nego ste izrekli nešto što je neprimjereno, ali Bože moj.

Zahvaljujem gospodinu Zekanoviću. Prije vas sam rekao uvaženom kolegi tako da mislim da ne treba nikakva povreda Poslovnika. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Kolega Glavašević, pa da, ova koalicija je puna neprincipijelnih stvari, npr. kao što ste zapazili koalicija HRAST-a i HNS-a u istoj Vladi, koalicija Glavaša i Pupovca, znači to je koalicija koja u biti nema nikakvih principa, ali ono što je zanimljivo, kada HNS govori o ljudskim pravima. Ta poruka je jako bitna. Kaže ovako „Maloprije su mi isključili struju. Petak popodne, samohranoj majci s djetetom. Molila sam ih da dođu u ponedjeljak dok ja vidim s Elektrom što je posrijedi. Nisu htjeli, van sebe sam. Pomozite nekim savjetom, zarez, nekako molim vas, točka. Hvala.“ Znači, da li pravo građana da imaju struju, da imaju vodu, da imaju krov nad glavom, da li su to ljudska prava i civilizacijske norme i vrijednosti za koje će se HNS u ovoj Vladi boriti? Ja vidim da neće, kaže gospodin Štromar, da će hodati po gay paradi. Gospodin Štromar, njega se optužuje za prostituiranje politike, mislim da on hodom po gay paradi neće pokazati svoju vjerodostojnost nego samo jednu glumu i zapravo cinizam. I da je njemu stalo do prava manjina, on ne bi sudjelovao u ovoj Vladi u kojoj sudjeluje, a ne bi ni manjine. Manjine da imaju imalo razuma i pameti rekli bi davno ovo je jedna luda priča, mi u ovom Frankensteinu, jer ovo je politički Frankenstein, koji se sastavlja iz dijelova različitih biračkih tijela, suprotstavljenih, znači, ne znam birači Pupovca i birači HRAST-a i birači HNS-a i Glavaševi birači, znači pokušava se nespojivo spojit u jednu cjelinu. Kolega Pernar, prije svega morat ću vas malo ispraviti. Nije gej parada, nego je Zagreb Pride, parada ponosa. I drago mi je da ste ju spomenuli u kontekstu HNS-a, jer gledajte. HNS sada ide u koaliciju sa onim ljudima koji ne bi hodali sutra, a sutra ćemo mi hodati, meni je izuzetna čast da ću hodati skupa sa svojim kolegicama i kolegama iz stranke. Prije bi umrli nego bi u toj paradi ponosa hodali, jer to za njih nije ponos nego sramota. Takvi ljudi, oni će podržati takve ljude i u obrazovanju, o čemu zapravo govorimo ovdje o ovome odboru i u drugim područjima. Dakle, o ljudskim pravima, ja ne znam da li je i u jednome mjestu na njihovom sporazumu spomenuto, neću sad ulaziti u sva područja ta, ali područja ljudskih prava, neke ploče su bile upitne, koliko me sjećanje služi. Ali ovdje, ovdje mi je drago da ste se ovoga dotaknuli jer HNS i vodstvo HNS-a je uvijek s ponosom hodala u prideu. Mene zanima šta će se tu promijeniti. Da li će nova ministrica obrazovanja se sutra pojaviti tamo, hoće li povesti svoje državne tajnike. Ne, mislim da neće, oni su u drugim povorkama hodali. Ali u povorkama koje nisu bile vezane za davanje prava i izjednačavanje prava, nego za oduzimanje prava, za reduciranje, za ograničavanje. Zahvaljujem se i pojedinačna rasprava, kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo raspravljamo o razrješenju zastupnika Hasanbegovića i Sladoljeva. Ja bi na Hasanbegovića, jer prateći u izborima stvarno toga čovjeka su evo hodali gdje god stiglo na skupove, da bi im donio glasove, pa tako evo, u Trilju je bio non stop. U cijeloj izbornoj jedinici, da bi ga se sad ti isti vrlo jednostavno odrekli. Odriču se čovjeka vrlo jednostavno. To njima nije nikakav problem, i naravno kada je koalicijski sad partner trgovačka opcija, naravno, koja štiti isključivo interese svoje, a nikako interese obrazovanja, jer nema tu vrijednosti koju oni zajednički dijele, niti su razmišljali o tim vrijednostima, jer kad pogledamo koliko su različiti, pa ja ću još jednom ponoviti pa da li je zamislivo da budu zajedno na gej paradi, svi ti ljudi iz HNS-a i HDZ-a. Ili da se poklone najveći detuđmanizatori, koji su detuđmanizirali Hrvatsku, najprije u HDZ-u sa Ivom Sanaderu i briselcima Plenkovićem, al HNS je bio najzagovorljiviji detuđmanizator RH i to je jasno svakom e čovjeku. Ja nisam razočaran, nego je jednostavno u jednu ruku i drago da su pale maske, da ovdje nema ideologija, ipak je hrvatski čovjek, hrvatski branitelj, zajedno 91' godine bez obzira na ustaše, partizane, porijekla branio RH, a ovdje je isključivo i samo klijentelizam, korupcija i to je još djelom nekakvih tvrtki koje su ostale i zbog toga se pristalo na ovu koaliciju. To su činjenice.

Jer je glavna politička opcija HNS koja je zajedno s Mesićom, Božinovićom i ostalima u to vrijeme, koji su bili njemu savjetnici proklamirali detuđmanizaciju. Opet ponavljam, uza sve greške koje je imao Tuđman, pluseve i minuse, mi smo zajedno u Domovinskom ratu bili rame uz rame, branili RH i sinovi ustaša i sinova partizana. To je činjenica i to je neosporno. Teško ga je sad vidjeti da će on stavit ruku na srca, moguće, moguće, pa moguće je da će doć u Trilj prije Sinjske alke, pa će bit gej parada u Trilju kolega Šipić i kolega Batinić. Kakva će to biti reforma obrazovanja. Trgovačka reforma obrazovanja, kako trgovati, kako poslati svoje u HEP, jer više imaju članova, manje članova nego u … [[Govornik se ne razumije.]] To su činjenice i zaista odreći se čovjeka na ovaj način na kojega su dobivali glasove u izbornoj jedinici odakle ja dolazim je katastrofa, katastrofa. I zato, evo narode dobro je da se ovo razgorilo do kraja, tu je Most uspio, pale su maske i neka HDZ vode detuđmanizatori Božinović, savjetnik Mesića, Plenković koji se 2011. mislio hoće li u HNS, i to je prirodno, il u HDZ, zajedno zaposlen s vama, kolega Jandroković 92' u Ministarstvu vanjskih poslova, sa Zoranom Milanovićem, naravno, reka bi moj kolega Vaso Brkić, briselski Zoka, ne znam kako ću opisati gospodina Plenkovića, ali je žalosno da se tako odričete vašeg utemeljitelja i prvog predsjednika RH doktora Tuđmana, da se sa najvećim detuđmanizatorima koalirate, al vi ste to vrlo lako i prije napravili. Vama je bio i Sanader Bog. Bog koji hoda po zemlji, car, 10000 ljudi ga je podržalo, 10000 jednoglasno, Jadranku Kosor 10000 ljudi jednoglasno, Karamarko. Gospodine Jandroković, zaista to je bilo dirljivo kako ste vi bili uz njega, a još dirljivije kako ste u gospodina Plenkovića, ne odričite se onoga što je stvaralo, što je utemeljivalo državu. Najbitnije mi je ovdje da narod vidi napokon i da narod čuje, da prepozna da su obmane i laži u predizbornim kampanjama kada hodaju ulicama te političke elite i kada ih čak u Crkvu uvode koliko su oni veći vjernici od svih nas, samo da ih narod vidi, isključivo iz tih razloga. To imamo tisuće primjera, tisuće dokaza i o tome možemo pričati. Ja sam zbog ovih stvari u Sinju gažen, a alku i Gospu Sinjsku su … predizbornoj kampanji, pa zamislite Viteško alkarsko društvo predsjednik daje u kampanji jedna svetinja, jedna tradicija sinjska baština i hrvatska, UNESCO da daje jednome kandidatu iz Solina, nebitno da je i meni iz Sinja ne bi trebalo dat, daju potporu da će on toliko se boriti za razvoj Sinja i cetinskog kraja, apsolutno nije digao ruku ovdje zbog čega ja nisam podržao proračun. To jedno Viteško alkarsko društvo radi koje me je gazilo, gazilo kada su Gotovinu proganjali i ja tu ne osjećam nikakvu ljubomoru nego je meni drago što se ovo dogodilo, drago mi je da se dogodilo da gospodin Milijan Brkić, gospodin iz HNS-a gospoda Šipić i svi ostali mogu zajedno ići na gay parade, mogu ići Tuđmanu polagati vijence uz ruku na srce, zaista interesantno. Eto, zaista mi je žao što se odričete ideja na kojima je utemeljena Hrvatska država za koju su brojni ljudi u HDZ-u i ne samo zatvarani nego su izgubili svoje život za samostalnu RH. Hvala lijepa. Tako zbori izborni pobjednik.

238. vi ste predsjednik Sabora niste se javili za riječ. Ja sam ponosan 62 tisuće glasova, bježali ste od sučeljavanja, hodali ste s Plenkovićem u svako selo, svakog ministra, blokirali ste gradove, nije se moglo ući koliko vas je bilo.

Ti si jedan obični sluga Sanaderu, Karamarku, Kosoričin i sada Plenkovićev, sa 200 glasova ti si predsjednik Sabora. Ja vam čestitam na odličnom izbornom rezultatu, pogledajte malo rezultate izbora, ne samo ovih nego i prošlih pa ćete vidjeti koliko je tko dobio preferencijalnih glasova jer ljudi rade različite poslove u strankama tijekom izbornog procesa, ali još jednom čestitam, odličan je bio rezultat i drago mi je da ste pobijedili kao i svaki put. Sada prelazimo na replike. Kolega Šipić izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Naravno da smo siti cijeli dan svih velikih govora ovdje, pojedinačnih rasprava, rasprava klubova.

Toliko smo danas čuli frustriranih nastupa, frustrirajućih nastupa koji očitavaju toliku nervozu, očitavaju toliko razočaranje samima sobom i sa svojim rezultatima pa onda se ne preže od ničega i od bilo čega pa pljušte uvrede, pa pljušte lažni podaci, krive informacije. Gospodine Bulj, mi smo iz istog kraja, kuća uz pojitu kako bi mi u Dalmaciji rekli, ali imamo različiti pristup i različiti stav. Imamo različite primjere, imamo različite rezultate i na različite načine se borimo za interese svog kraja. Ja neću se hvaliti rezultatima, ali ću vam samo reći, gospodin Hasanbegović koji je kao povjesničara i bivšeg kolegu iz stranke cijenim iznimno, što nema veze s ovim, glasat ću točno onako kako treba glasat, kada smo kod toga, točno kako treba glasati, dakle nikada nije bio u Trilju samo ću vas ispraviti kao lider stranke i u ime stranke nikada na nijednom skupu. Bio je na predstavljanju knjige i filma „Huda jama“ i ništa drugo. A vi nastavite vrijeđati i iznositi krive podatke, pogotovo spominjati mene ni kriva ni dužna uz kolegu Grmoju, to je malo niže i na tu razinu se neću dati uvuć, na tu razinu se neću dati uvuć.

Kako ćete to objasniti? Pa da dovodili ste Hasanbegovića u Trilj prije izbora parlamentarnih, slikaju se, naslikavaju se sa cijelim HDZ-om. A što se tiče samih izbornih rezultata, pa ni manje ni više dobio sam u 9. izbornoj jedinici duplo više od vas ni manje ni više, pa i bilo kojom kandidaturom da se protiv vas kandidiram sigurno bi narod znao prosuditi. A da vam nije mašinerije stranačke i to malo uhljeba, ne bi dobili ni to, pa vi to znate, pa trčali ste vi meni prija u nekakvim bivšim vremenima da bi dolazile neka stranke stranice i tako, tako da vas ja poznam. Ali vidjet ćemo kako ćete glasati sada u slučaju Hasanbegovića, mene živo interesira i gospodin Miro Kovač evo.

Hvala lijepa. Kolega Grmoja izvolite. Potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, ja ne znam, ja ovdje vidim samo da je kolega Šipić nervozan, ja ne vidim nikakvu nervozu s naše strane. Ja sam vidio samo pitanja koja vi postavljate ovdje na koja se kolega Šipić jako uznemirio. I kolega Bulj vas je samo pitao kako ćete vi glasovati i hoćete li podržati gospodina Hasanbegovića s kojim ste se naslikavali u parlamentarnoj kampanji. A kada kolega Jandroković priča o izbornim rezultatima, to je ono nevjerojatno, znači čovjek koji je dobio ne znam 200 glasova govori Miri Bulju koji je izašao sa svojim imenom i prezimenom bez ikakve stranačke mašinerije ostvario najbolji mogući rezultat, natjerao HDZ-ova kandidata u drugi krug, to je nevjerojatno. Znači vi ste zadnji koji može pričati o bilo kakvim izbornim rezultatima. Evo budite nezavisni kandidat, evo ovdje svi ovi neka izađu kao nezavisni kandidati pa ćemo vidjeti koliko će glasova dobiti, a koliko će dobiti Miro Bulj, bilo tko ovdje s ove neka izađe kao nezavisni kandidat. Dobro, polako, kolega Lončar, samo malo. Nema većih pobjednika od naših kolega iz MOST-a zato nemojte biti ljuti, nervozni, pustite da slave ljudi. Izvolite kolega Bulj, samo dajte. Ma drago mi je evo kada to komentira na kraju predsjednik Sabora sa 300 glasova koji jednostavno da se nije ulizivao da dođe sultan, gospodine Grmoja kada vam komentira dođe sultan ovdje, da dođe ISIL on bi virio iza guzice tih sultana, imao bi turban i to onaj najveći. Toliko o predsjedniku Sabora, to su činjenice, to je eklatantan primjer, najveći gubitnik u HDZ-u sa najmanje preferencijalnih glasova jedan od najmanje je trenutno predsjednik Sabora. I ja zaista ne želim na taj način komentirati, ja sam ponosan na svoj rezultat, imao sam jedan kombi i sam sam ga vozio i tako sam protiv cijele mašinerije koja je uključena bila išla u izbore i zaista ne da sam ponosan nego nisam dobio odgovor. Odgovor, kako će glasati sada ti koji su u 9. i 10. izbornoj jedinici u Dalmatinskoj zagori vodili Zlatana Hasanbegovića organizirali mu tribine u Hudoj jami, kako će sada glasati, evo zanima me kako će glasati? I još jedno sam im pitanje postavi nisam im odgovori, kako će objasniti narodu kolega Batinić i HNS naravno uz pomoć Sanadera i Šeksa koji su osmislili detuđmanizaciju uz kolegu Božinovića koji je bio savjetnik Mesiću, kako će on to sada objasniti narodu da su ti ljudi njima glavni partneri i da se oni moraju njima prikloniti?

To je to. Mi bismo sada trebali prijeći na glasovanje.

Kolega Pernar izvolite. Hvala predsjedavajući. Htio bi reći da ova koalicija osim što je neprincipijelna u svim aspektima obuhvaća još jedan element koji je jako zanimljiv. Naime, ovdje sjedi Miroslav Tuđman koji tvrdi da Hrvatska nije izvršila agresiju na BiH, a HNS je dva desetljeća tvrdio da jest. I sada HNS i Miroslav Tuđman idu zajedno u koaliciju. I zamislite da pokojni predsjednik da kojim slučajem vidi što se ovdje događa i na koji način stranka koju je on osnovao skuplja većinu i s kakvim ljudima ja bi se usudio reći unazađuje Hrvatsku. Jer baš sam primio par poruka od građana iz Varaždinske županije koji kažu da je jedino dostignuće tog Štromara to što je postavio jajomat u Varaždinu. Znači da on nikakve projekte nije imao, a on će sada voditi Ministarstvo graditeljstva i on je taj koji bi trebao nekakve projekte voditi po Hrvatskoj itd. I kada imate čovjeka koji je izgubio utrku od političkog mrtvaca Radimira Čačića onda se morate pitati kakve su kvalitete tog ministra graditeljstva? Po svemu sudeći građani Varaždinske županije mu ne vjeruju, ne vjeruju mu. Druga stvar koja je isto jako bitna, HNS će imati ministra obrazovanja, a voditelji te kurikuralne reforme će i dalje biti ljudi kojeg su kadrirali HRAST i HDZ. I sada neka mi neko objasni, to će biti jedna kako bi rekao, konfliktna situacija u kojoj proturječne stavove ima čovjek koji vodi i njegovi zamjenici koji provode.

Eto, to mi nije jasno. I ovaj HDZ uporno čovječe božji održavaš na životu, a vidiš da oni nemaju rješenje za ništa, jednostavno zemlja propada, propadamo zajedno i mi Hrvati i svi ostali koji nisu Hrvati. Znači ovo je Vlada usmjerena protiv svih građana Hrvatske neovisno o njihovom nacionalnom opredjeljenju. I zapravo što se događa? Radi se o tome da manjine s jedne strane nisu, ne bi trebale biti faktor koji hajmo reći, hajmo reći su odluče jednako kao i svi drugi jer su izabrani predstavnici manjina po drugom ključu. Znači manjine bi trebale samo učvrstiti vladajuću većinu a ne na način da se vladajuća većina stvara krađom znači zastupnika suprotne koalicije i stranke suprotne koalicije a onda se ta krađa, onda ju manjince legitimiziraju i zapravo nastave održavati to. Gospodine Pupovac to vam je politički Frankenstein ovo što je HDZ napravio. To što su oni spojili, što su na istu stranu stavili sve te stranke, znači HNS, HRAST, vi, Glavaš, imali su prije i Sauchu, više ga nema ovdje, to je jedna Frankenstein koalicija i jedna čudovišna kombinacija koja ima jedini motiv vlastito uhljebljenje. Znači nikakvih viših principa, nikakvih viših načela. I molim vas samo jednu stvar gospodine Pupovac. Ako već podržavate tu Vladu, dajte onda barem uzmite neko ministarstvo, ogrebite se za nešto. Pa nemojte dozvoliti da ovi uhljebi iz HNS-a sve pokupe, vama neće ništa ostati. Pomesti će mrvice sa stola i vama neće ništa ostaviti. Imate 3 zastupnika. Vi manjinci imate 8 zastupnika. Koliko imate članova Vlade. Sve ste prepustili njima. Ako ste već odlučili kao manjine podržati tu Vladu dajte onda izvucite nešto za manjine, ja vam ne bih to zamjerio. Iskreno govorim. Ali da podržavate na bjanko. Evo ja predlažem, neka i Furio bude ministar nečega. Nemam ništa ni protiv vas. Predlažem i gospodin Bilek, gospodine Kajtazi, kao ministra demografije bilo kakvo rješenje, bilo kakvo rješenje koje bi nas moglo maknuti sa mrtve točke. Ali jednostavno manjinci u ovom Saboru nisu preuzeli, oni kao suodlučuju o Vladi a ne čine ju, to je onaj problem. Znači jer da je HDZ-u gospodine Pupovac i svi ostali manjinci stalo do manjina oni bi vas uključili u Vladu. Ali oni kažu ne, kako je rekao onaj, kako se zove onaj Brkić Miljan, neće biti Srba u Vladi, sa tom spikom je išao, s tom pričom, sa tom retorikom. Njemu gospodine Pupovac i ostatku HDZ-a samo vaše ruke trebaju. Njima nije stalo ni do hrvatskog naroda a do Srba im je stalo gospodine Pupovac kao ispod nokta. Utopili bi vas u časi vode skupa samnom, u istoj časi. Nemojte imati iluzija o tome. A vi sudjelujete u njihovom spašavanju ne tražeći pri tome ništa za uzvrat. To je po meni gospodine Pupovac, neprihvatljivo. I ne može se dogoditi da ima više HNS-ovaca u državnim poduzećima nego Srba kada ste rekli da je premalo Srba u Hrvatskim šumama. Ovako šta se događa, šta se događa? HDZ i HNS će pozapošljavati isključivo sebe i svi ostali uključujući i vas manjine će jednostavno izgubiti, neće dobiti ništa. I ja pozivam sve manjince ako već hoćete biti faktor koji odlučuje o Vladi, onda suodlučujte, nemojte samo kako se to kaže kao drvene Marije i kao one, kako se to kaže kao … [[Govornik se ne razumije.]] one lutke iz dućana se pojavljivati samo na glasanju i apstinirati od rasprave. I zapravo uopće ne utjecati na donošenje odluka nego ih samo ono što HDZ kaže vi se slažete. Prva replika je uvaženi kolega Miroslav Tuđman. Danas svjedočimo tim, nizu tih rasprava odnosno frustrirajućih izjava koje naprosto ljudi se ne mogu pomiriti sa gubitkom a nisu u stanju shvatiti ili raspraviti o onome što bi, što je u interesu Hrvatske u ovom trenutku. Zaboravili su da je pitanje budućnosti Hrvatske stabilnosti i Hrvatske ono što je presudno. Nego smo vidjeli niz falsifikata diskreditacija, obmana, laži, uvreda, što naprosto nije dostojno ovoga Sabora. Što se tiče, ima tu jedna pozitivna stvar, ono što se dogodilo i direktno odgovor na ovome, od 2000. godine svjedočili smo toj politici „detuđmanizacije“, optužbi protiv operacija „Oluja“, „Bljesak“, protiv optužbi da je Hrvatska izvršila agresiju u Bosni i Hercegovini. I upravo zato što u HNS-u više ne sudjeluju oni koji su iznosili te optužbe ova je koalicija moguća. Prema tome, taj dio je naprosto … [[Govornik se ne razumije.]] HNS-a sam odustao. I prema tome taj prostor za te neutemeljene optužnice zbog kojeg je Hrvatska 17 godina patila, taj prostor se suzio a očigledno da je vama zbog toga jako teško i žao i teško to možete podnijeti.

To je točno, ali se postavlja pitanje je li ovaj dio koji je preostao, je li to dio koji se vama priključio zato jer dijeli iste vaše stavove o '90.-tima kao i HDZ ili radi trgovine foteljama? Vi pokušavate reći da ovi HNS-ovci koji su ostali imaju isti pogled na rad, domovinski itd. kao što i kolege vi iz HDZ-a. Ali ja vas uvjeravam da ti ljudi nisu iz tih razloga ajmo reći ideološki prešli u vaš tabor nego je to bilo čisto foteljašenje, to je bila borba za stolice i to ona najprizemnija i najprimitivnija. Ono što je HNS učinio je sablazan. Sablazan. Znači nešto što se u hrvatskoj političkoj povijesti do današnjeg dana nije dogodilo, znači ovo je neprincipijelno, i zapravo usudio bih se reći, da je ovo korupcija na najvišoj razini i podsjetio bih ovom prilikom još jednu stvar. Gospodin Sabo Željko, koji je bio gradonačelnik Vukovara, on je HDZ-ovoj vijećnici obećao neka mjesta, neko uhljebljenja, ako podrži SDP. I čovjek je završio u zatvoru jer je on išao potkupljivati nju, a vi javno putem medija zapravo pregovarate sa HNS-om, obećajete im fotelje, oni traže fotelje i zauzvrat za te fotelje oni onda prelaze k vama itd.

Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Pernar slušamo u ovoj raspravi, neki se čude, kako to, kako to, da dojučerašnji kolega gospodin Hasanbegović, kako će ga sada izbaciti iz Odbora za obrazovanje, kako to, kako to, da neki koji su rekli evo idemo u koaliciju sa HDZ-om, da spasimo kurikularnu reformu, da se riješimo tog kako su rekli omraženog HRAST-a ili kako su već rekli, e a sad čini se, HRAST će ostati gdje je i bio i kakvo je sad opravdanje? Onda ćemo valjda odustati od koalicije, nećemo, zato što boli njih đon i za reformu i za birače i za već što god su nabrojali, jer ovo uopće nije, pokazuje se sada, koalicija iz programa, iz principa, iz demografskih standarda, iz čegagod hoćete nego jedna čista, čisti trgovački sporazum između HNS d.o.o. i HDZ-a. Vidimo dakle te neprincipijelnosti, vidjet ćemo ih i dalje. I da, HDZ ma šta god treba, šta god kaže veliki vođa, to ćemo mi nekako opravdati, treba sa najgorim neprijateljem, i to ćemo nekako opravdati. Ako treba napadamo, ako treba pravdamo, jel su to, jer se držimo nekakvog standarda, programa, ideologije, tuđmanizma ili čega već, ne. Ako treba po istom gazimo, ako treba isto uzdižemo, samo ako treba, samo da spasimo kožu i fotelju. Nema ovdje nikakvih principa, nema morala i nema programa. I sad što se događa? Očito je da su građani zadnji koji će profitirati od ove koalicije i da građani nju ne podržavaju, da tri četvrtine građana ne podražava smjer kojim Vlada ide. Ne podražava ni većina u Saboru, osim ove većine koja je sklepana na koji način? Sklepana je preotimanjem jedne političke organizacije, sklepana je sa pripadnicima manjina, koji su izabrani uz rijetke iznimke, sa po par 100 glasova i onda nas HDZ uči što je demokracija, šta su demokratske procedure, šta su to europske vrijednosti itd.

Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Pernar govorili ste o nemogućnoj misiji s kojom bi trebala biti suočena kandidatkinja za ministricu znanosti, obrazovanja ukoliko ostaju svi Barišićevi kadrovi. Dakle, to bi bilo zaista nemoguće provesti sve ono što je profesorica Divjak najavila i što je na tragu velikog prosvjeda u kojem je sudjelovalo 20000 građa u Zagrebu, još 10000 građana diljem Hrvatske koji su istaknuli da za Hrvatsku koja će biti bolja moramo imati bolje obrazovanje, a bolje obrazovanje nije moguće uz Barišića, uz Vican, uz Buljan Culej. I to su bili zahtjevi građana Hrvatske koje je u svojim istupima kandidatkinja za funkciju ministrice obrazovanja i znanosti, jasno istaknula. I onda smo danas čuli ovdje da zastupnik HRAST-a kaže da je njemu obećano da za njegov glas novim ministrima, nitko se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja neće promijeniti, da ostaje Šlezak, da ostaje Buljan Culej, da ostaje Vican. Koliko je to apsurdno, vidimo po tome da je upravo gospođa kandidatkinja za ministricu izjavila da ako je to točno, nikakve suradnje sa HDZ-om neće biti. I ja je podupirem, čestitam joj na takvoj odrješitoj izjavi, jer za budućnost Hrvatske nemoguće je osigurati bolje obrazovanje i provedbu kurikularne reforme sa onima koji koče provedbu kurikularne reforme, koja proizlazi iz strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji je ovaj Sabor usvojio bez jednog glasa protiv, u samo suzdržane glasove HDZ-a, a razlog je bio što su smatrali da je za reformu potrebno osigurati više novaca. Evo, imaju priliku neka osiguraju više novaca i neka puste gospođu novu kandidatkinju da svoj posao radi bez HRAST-ovih podmetanja nogu. Kolega Jovanović, i za vas postoje neka ključna pitanja, postoji za nas iz Živog zida, postoje i za gospodu iz HDZ-a, međutim za gospodina Zekonovića iz HRAST-a znate li koje je za njega ključno pitanje, jel znate koje je za njega ključno pitanje, kada počinje život i to je legitiman stav i legitimno pitanje. Međutim njegov pogled na to kada život počinje suprotan je pogledu kojeg ima HNS. Njegov pogled gospodina Zekanovića na obitelj, što je to obitelj, tko čini obitelj je suprotan od stava koji HNS ima o tome tko čini obitelj. I sada što se događa? U Vladi imamo na kraju situaciju, znate kakvu gospodine Zekanović, da ćete se vi odreći svojeg principa i da će se HNS odreć svog principa samo zato da bi zadržali svoje stolice. I tu vam je cijela ta priča o njihovoj ideologiji gdje se priča o ideologiji, pretvara u priču o demagogiji i gdje oni koriste ideologiju samo zato i isključivo zato da bi naivne ljude izmanipulirali sa pitanjima abortusa, uvukli ih u svađu i raspravu, a onda skupa u Saboru dijelili fotelje. To vam je cijela priča, rodna ideologija, priča gospodin Zekanović o rodnoj ideologiji, pričaju kolege iz HNS-a o rodnoj ideologiji. I na kraju šta, sjede skupa i dijele zajedno plijen ko ona ekipa iz životinjske farme. Hvala. 4. replika uvaženi kolega Bunjac.

Evo upravo sada iz izvješća s portala s medija možemo pročitati da su ovdje počeli između novih koalicijskih partnera još žešći sukobi nego su bili između MOST-a i HDZ-a pri njihovom razlazu. Znači vlada još nije ni formirana već imamo sukob u kojemu ne izabrana ministrica prijeti ostavkom odnosno zastupnik prijeti otkazivanjem povjerenja dakle konkretno zastupnik Zekanović oko kurikuralne reforme. Znači mi imamo u jednoj koaliciji zastupnike koji su za kurikuralnu reformu i protiv kurikularne reforme. Imamo ministra Stiera koji odlazi na „Hod za život“ i ministra Štromara koji sada u medijima izjavljuje da je najvažnije od svega izboriti se za pravo na pobačaj. Evo ja ne razumijem, ako dobro shvaćam to bi bilo kao da ja sam sada u utorak branio obitelj deložacije, a danas idem izbacivati obitelj … van na ulicu ili recimo da navijam za Hajduk, ali kada dođem na utakmicu navijam za Dinamo. Jel moguće to gospodo? Ja ne razumijem, moram priznati da sam jednostavno s tim zbunjen. … [[Upadica se ne razumije.]] To je vjerodostojnost o kojoj ste vi napisali u vašemu programu. Znači ova koalicija jednostavno pokušava spojiti nešto što je nemoguće, što možda postoji u nekoj bajci u nekoj fikciji, ali u stvarnom životu toga nema. I nije mi jasno na koji način se onda uopće misli provoditi program ako je sve u njemu kontradiktorno ako se partneri ne mogu složiti u svemu i što je najbitnije od svega da se čak i ovaj dio HNS-a koji je preostao i dalje raspada masovnom brzinom jel koliko čitamo članovi masovno istupaju. Evo u Varaždinskim toplicama u Dubrovniku u Zagrebu, trgaju iskaznice, pale svijeće toj stranci. Pa šta će ostati od te stranke? [[Upadica Jandroković: Hvala vam.]] šta će oni imati i sljedeći središnji odbor u telefonskoj govornici. Pa gospodine Bunjac, znate kako vam funkcionira ta koalicija HNS-a i HRAST-a skupa s HDZ-om? To vam je kao da ste vi u vladi s HDZ-om i da ste protiv deložacije onih koji ne mogu vraćati kredite, a da je recimo u isto vrijeme HNS u toj istoj vladi koja je za to da se deložiraju oni koji ne mogu vraćati kredite. Znači dvije stvari nespojive ulaze unutra jer jedna je kontradiktorna drugoj. Ali zapravo znate o čemu se radi, radi se gospodine Bunjac o tome da između HRAST-a i HNS-a nema razlike, to je u biti summa summarum cijele priče, da i jedne i druge zanima samo gola politička trgovina jer da imaju suprotstavljene stavove, da imaju različite stavove i to u iskrenom smislu različite, pa bi li mogli zajedno formirati vlast, bi li mogli provoditi istu politiku? Jer činjenica jest da će politika koju će HRAST i HNS zajedno provoditi u Vladi, provodit će jedna politika ne mogu se provoditi dvije. Znači te dvije stranke imaju u biti istu politiku dame i gospodo. A zašto imaju istu politiku? Zato jer su im uvjerenja i načela pitanje broj dva, a stolice, fotelje to je pitanje broj jedan. E, e i to je ono što ja cijelo vrijeme njima govorim, da su egzistencijalna pitanja iznad ideoloških pitanja, da je pitanje što će čovjek staviti u usta, da li će imati krov ispod kojeg će spavati, da li će imati struju i vodu da je to iznad pitanja gay parada, pobačaja itd. Međutim oni su cijelo vrijeme govorili ne gospodo iz Živog zida, egzistencijalna pitanja nisu bitna, bitna je naša ideologija i demagogija. A mi smo vidjeli ovdje u biti na šta se njegova ideologija svodi, ideologija se svodi na koliko daš, daj šta daš jel to jedno mjesto u Saboru za gospodina Zekanovića, jesu to dva mjesta u vladi I zadnja replika uvaženi kolega Furio Radin.

Ali neću, odoljet ću tome i reći ću vam nekoliko razloga zašto ono što ste vi danas govorio zapravo na razini fašizma. Prvi je taj da ste nasmijali desnicu i ljevicu na račun manjina. Drugi je taj što ste nam oduzeli legitimitet zato što imamo malo glasova, a imamo malo glasova zato što vaši sunarodnjaci su nas izbacili iz naših kuća, poslije Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata itd.

Zato gospodine Pernar, ja vas i dalje simpatiziram, ali vi klonite se ironije na račun onih koji su ispaštali i klonite se satire na račun onih kojih ima malo. I zadnja stvar koju vam hoću reći, svi stand up komičari u ovome Saboru su trajali jedan mandat, pa zato što vas volim i prijatelj sam vam govorite ozbiljno u ovome Saboru, a ne na način kako ste govorili o nama. Ma stvar vam je u tome da gdje god su manjine težile separatizmu su bile u biti izbačene iz zemlje i to vam je povijesna lekcija svuda. Zato recimo Česi i Slovaci koji su u Hrvatskoj bili nitko ih nije nikada išao protjerivati iz zemlje jer nikada nisu težile separatizmu, dok recimo dio Talijana recimo ili Srba nažalost jest. Međutim … [[Upadica se ne razumije.]] Izađite slobodno.

Kolega Pernar samo sekundu. Evo vidite rasprava koju vodite, a ne samo vi nego i puno takvih rasprava prelaze granicu onoga što ljudi mogu podnijeti. ukazivao sam i molio da vodimo raspravu, možemo žustru i oštru, ali da ne idemo pojedinačno na ljude, da ne prelazimo granicu onoga što je zaista ispod ljudskog dostojanstva i digniteta Hrvatskog sabora. Sada ste prešli crtu i ljudi su otišli.

Ali zaista apeliram na sve, mislim možemo se vrijeđati, možemo jedni o drugima govoriti riječi koje ne zaslužuju biti izgovorene ni u krčmama jer ovo stvarno više nema smisla, ovo je danas prešlo svaku mjeru. Tako da vas molim da završite da vodite računa o tome da postoje ovdje ljudi sa svojim emocijama, životima, obiteljima i da budemo ipak fer jedni prema drugima. Izvolite. Ma nije mi bila namjera napadat kolege koji su predstavnici manjina, ali je stvar u tome da jednostavno manjine podržavaju ovu Vladu koja ne štiti interese građana, a same manjine znači manjinski narodi u Hrvatskoj loše žive. Žive katastrofalno i ova Vlada ne čini ništa da im poboljša njihove uvjete života. A gospoda iz HDZ-a koja mi sada dobacuju i oni su imali prste u tome što su određene manjine otišle iz Hrvatske, a sada tu mene ušutkavaju. Hvala vam. Dobro, ja vas sada molim napravit ćemo sada stanku od deset minuta pa ćemo nakon toga pristupit glasovanju o ovoj zadnjoj odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, a onda nakon toga ćemo se dogovoriti oko zasjedanja odbora. Mogu vam sada odmah reći kakav je otprilike, ne otprilike nego točno kakav je plan. Znači u 16,00 sati bio bi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u dvorani Stjepan Radić, u 16,20 Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu dvorana Ivan Mažuranić, 16,40 Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dvorana Josip Šokčević, 17,00 Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Ivan Kukuljević, 17,20 Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Ante Starčević, 17,40 Odbor za pravosuđe Janko Drašković i 18,00 Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za gospodarstvo Josip Jelačić pa vas molim da sukladno tome se organizirate.

Sada ćemo odglasat zadnju odluku Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove onda radimo stanku plenarne sjednice i nastavak je planiran za otprilike 19,00 sati, naravno ovisi o radu odbora, ali planirajte negdje oko 19,00 sati da bi se našli ovdje i glasovali o novim ministrima. Dakle, molim vas u 16,40 da budemo ovdje na glasovanju.

Evo nastavljamo poštovane kolegice i kolege.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru otkako postoji kao institut, a postoje od početaka ove zemlje, nastoji doprinijeti toleranciji, nastoji doprinijeti njezinom boljitku, nastoji doprinijeti političkoj kulturi i nastoje doprinijeti onome što svakoj zemlji treba, a što ovoj zemlji nedostaje već nekoliko godina od praktički 2013. a to je politička stabilnost i politička tolerancija.

Ono što smo danas čuli u istina potpunom nekonzistentnom govoru kolege Pernara, o tome da pripadnici nacionalnih manjina čiji broj je od 41' godine na ovome u Hrvatskoj smanjen, za preko milijun i nešto, kad se zbroji ukupan broj su to zaslužili zbog toga što su bili separatisti. I neviđen i nečuven, kolegice i kolege, svi mi znamo da u nekim kulturama je separatizam normalna pojava koja se tolerira.

Ali to nikom ne daje za pravo, da boreći se za svoju slobodu, svoju nacionalnu ideju, ne daje nikome za pravo da druge narode protjeruje ili istrebljuje, a 20 stoljeće i jeste bilo stoljeće prepuno takvih iskustava. Pa i na prostoru bivše Jugoslavije. Neki narodi koji su pripadnici nacionalnih manjina su to gorko iskusili neki nisu. Mi u Hrvatskoj svi, i Hrvati i Srbi i Talijani smo to gorko iskusili. Jer smo se sad našli u situaciji da stvaramo nove odnose i da se suočimo sa prošlošću koju nosimo kao golem teret. A hoćemo li mi i danas u ovoj situaciji, kada pokušavamo napraviti nešto što ovoj zemlji može doprinijeti da ima u naredne 3 godine kakvog takvog izgleda. Da se počne baviti onim što su stvarna pitanja ovih građana i ove zemlje i da političkim strankama kojima je potrebna politička konsolidacija pomognu da se konsolidiraju i da prestanu politička sukobljavanja. Hoćemo li cijelu stvar sada svesti na obračun sa pripadnicima nacionalnih manjina? Onda toga kolega Pernar nije bio svjestan, ali mi koji jesmo predstavnici nacionalnih manjina, dovoljno je da pogledamo forume ispod vijesti koje će osvanuti sada nakon ovoga što ja govorim i nakon onoga što ste vi govorili. Pa ćete vidjeti eskalaciju mržnje, pa ćete vidjeti pretpostavke po kojima mi trebamo se boriti za ostvarivanje prava pripadnika naroda koje zastupamo. Zašto smo oprezni na svaki hir da se mijenja vlast. Mi zastupnici nacionalnih manjina. Pa zato što znamo da to može uzrokovati odnose koji mogu biti veoma opasni i riskantni, a ne zato [[Upadica Jandroković: Hvala.]] što smo gostoljupci, nego zato što znamo da je neophodno da se oprezno postupa sa sređivanjem odnosa u zemlji kao što je naša. Kolega Pernar izvolite. Hvala predsjedavajući. Htio bi prije svega reći da protiv ni jedne manjine nemam ništa i da ako odete kojim slučajem na Internet, na forume, na komentare članaka itd., vidjet ćete da me ljudi skloni HDZ-om često nazivaju Srbinom i četnikom itd. A to rade zato jer u mojem srcu nema mržnje za nikoga. Ali o čemu se radi? Radi se o tome da Vlada koju HDZ slaže uz pomoć manjina, nije u interesu Hrvatska i ne predstavlja demokratsku volju njenih građana, pa samim time niti manjina.

Ja da sam predstavnik Srpske nacionalne manjine, ja bih rekao HDZ-u gospodo nisam pohlepan ne tražim pet ministarstva, ali molim vas maknite tu ploču iz Jasenovca, to bi rekao i imao bi kičmu za to. Nažalost, predstavnici Srpske nacionalne manjine prelaze preko ploče u Jasenovcu, ona njima ne smeta. Zašto ne kažu HDZ-u gospodo prije nego se glasa za Vladu maknite tu ploču, zašto to ne kažu? E vidite. I onda se meni prebacuje i znači nisu izlazili iz Sabora kada je Plenković rekao neka ploča „Za dom spremni“ neka ostane, onda nisu izlazili iz Sabora. Ali kada im je Pernar rekao gospodo što to podržavate, zašto sudjelujete u tome onda su uvrijeđeni otišli. To je jedna žalosna činjenica da manjine u Hrvatskoj nažalost od svojih zastupnika slabo profitiraju.

Ali evo, ja ću iskreno reći, pod geslom „Za dom spremni“ u Drugom svjetskom ratu su ubijani ljudi u Jasenovcu i meni osobno kao osobi koja je protiv fašizma ne bi bilo prihvatljivo biti u Vladi, biti dio Vlade kojoj je to normalno, ne bi. Jer u Jasenovcu je bio od djede stric moj Ivan Pernar koji je sa Stjepanom Radićem upucan u Narodnoj skupštini i njega su ustaše stavili u Jasenovac jer je politički razmišljao drukčije od njih, na isti način na koji ja sada razmišljam drukčije od HDZ-a, na isti način je Ivan Pernar 1941., druge, treće, četvrte, pete razmišljao drukčije od ustaškog režima, samo što je sada situacija takva da HDZ stranka koja usudio bi se reć ako je hrvatska ijedna stranka odgovorna za nestanak Srpskog naroda iz Hrvatske to je HDZ. Ja ne vidim neku drugu stranku koja je imala takvu politiku prema Srbima kao HDZ. Imate brijunske transkripte da Srbi nestanu, da im se zadaju takvi udarci da nestanu, to je govorio osnivač i predsjednik HDZ-a. Ali nažalost sa HDZ-om koji je nasljednik tog Tuđmanovog HDZ-a koja mu je ploča u Jasenovcu no problem, a šta da kažem.